poštovane kolegice i kolege, izgleda da su informatičari sve uštimali, pa možemo nastaviti. Idemo kao što je po rasporedu na pojedinačnu raspravu, pa će prva govoriti poštovana zastupnicu Sabina Glasovac, izvolite.

Ja bih iskreno voljela da mogu dijeliti optimizam i vaš ministre i članova s ove strane sabornice, međutim nažalost ne mogu, skeptična sam zbog toga što je ovaj prijedlog proračuna zapravo na poprilično klimavim odnosno staklenim nogama. Ako izuzmemo ovo predviđeno, predviđeni porast poreza od 5,7 milijardi kuna na prihodovnoj strani onda vidimo da se cijele ove optimističke prognoze zapravo baziraju na snažnijem povlačenju europskih fondova gdje je na prihodovnoj strani planirano čak 8,3 milijardi kuna više.

Znači svaki plan koji smo si zadali, a kojim smo se vodili, ne mi opozicija nego ste si vi zadali, nismo ga uspjeli ispuniti.

I jednako tako smatram da nije u redu prikazivati, dolazit pred saborske zastupnike sa informacijama koje su neistinite. Znači neistinita je činjenica da ćete uspjeti u slijedećoj godini ostvariti uštede u zdravstvenom sustavu i to kako je planirano 9 milijardi čini mi se kuna, tako je, na stavci Ministarstva zdravstva 6,5 milijardi kuna i još dodatnih 2,5 milijardi kuna na HZZO. To je naprosto nešto što je nerealno za očekivati pogotovo zbog toga i između ostalog zbog toga što se cijeli ovaj proračun zasniva na pretpostavci da je covid kriza gotova, da je u 2022.g. biti neće i da zapravo rashodi koji će proizaći iz te covid krize ne samo u zdravstvenom sustavu nego i u drugim sustavima u našem društvu neće, da tih rashod neće biti, što je teško za očekivati i teško za vjerovati. I treći razlog zašto ne gajim vaš optimizam je taj što zapravo ne postoji jedan sustav strukturnih, strukturnih reformi koji smo u najmanju ruku očekivali ako ni zbog čega drugog, a onda zbog ovih planiranih ušteda u zdravstvu jer vidimo da se i tzv. zdravstvena reforma planira tek ne znam u slijedećoj godini vjerojatno na kraju jer se s njom očito očito nije niti, niti krenulo.

Hvalimo se većim naknadama, većim pomoćima na osnovu reforme socijalnog sustava, a s druge strane nitko ne spominje da su smanjene upravo one naknade za jednokratne pomoći u kućanstvima za troškove života, a 2020.g. bit će iznimno teška, inflacija dolazi, dolaze povećani troškovi života, posebno hrane i energenata i ne znam koliko je to bilo pametno projicirati na takav način. Naši građani koji su oštećeni od potresa isto tako 2.g. nisu od obnove dočekali niti O, sad se najavljuje O. Nepostojanje bilo kakve strategije za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, jednako tako izostanak bilo kakvog plana za borbu sa nadolazećom inflacijom, naprosto ovaj proračun meni ne izgleda ni realno, ne izgleda mi ni istinito [[Upadica: Hvala]] i to je ono što me najviše zapravo muči u cijeloj ovoj priči. Kolegice Glasovac, dakle mi imamo pred sobom dokument koji je u smislu brojaka i računovodstva točan i ja bih rekla i korektan. No, mi imamo proračun za 2022., iz tog proračuna bi se trebalo vidjeti kakvu mi to Hrvatsku zamišljamo da ona bude 2050., ali ako nam je to jako daleko da barem vidimo kakva je to zemlja 2030. jer ako želimo konstantno biti na dnu na svim ljestvicama zajedno u društvu sa Rumunjskom i Bugarskom koje mi jesmo onda je to baš ovakav proračun, svud pomalo, nikom se baš previše ne zamjeriti, ali ja uvijek pitam sebe, to je politički dokument, što je, kakva je Hrvatska 2030., na čemu mi baziramo svoj razvoj, što mi hoćemo napraviti, gdje je taj iskorak vezano uz gospodarstvo, uz bolji život naših sugrađana ja to u ovom proračunu ne vidim. Ono što se vidi da jedan od naših prioriteta to je sigurnosna zaštita i obrana Hrvatske, jer tu su značajna sredstva za nabavu višenamjenskih obrambenih aviona. Kada govorimo o strateškim dokumentima i onome što mi želimo od Hrvatske i kakvu Hrvatsku želimo 2020. - 2030. imamo Nacionalni program, nacionalnu razvojnu strategiju. Međutim, ja sam nekako dojma i kada gledam sada posljednju nazovi reformu socijalne skrbi pa imate sa strane paralelno znači sa 7 zakona koji se mijenjaju imate i tri ključna nacionalna plana a to su: Plan za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, za osnaživanje osoba s invaliditetom i 3. za mrežu socijalnih usluga. Moj je dojam da se ti planovi ne rade zato što mi smo sebi postavili neke ciljeve pa ćemo fondove prilagoditi sebi, nego smo zapravo u cajtnotu gdje nas čekaju neke puste milijarde i na brzinu donosimo planove da bi mogli povući bilo što i to će biti upravo to.

Prihodovna stavka je nazovimo to tako ufanje u 32 milijarde kuna potencijalnih prihoda od strane različitih EU komponenti, a rashodovna strana je ušteda od 6 i pol milijardi kuna u sektoru zdravstva.

On je ispravan onako u stavkama, sve to funkcionira. Međutim upravo ove nazovi uštede u zdravstvu bez postojanja stvarne zdravstvene reforme su zapravo jedan signal da je ovo obmanjivanje Hrvatskoga sabora, da su ta sredstva od tih 6,5 recimo milijardi kuna iako je zapravo i malo više su razbacana po ostalim stavkama u proračunu i time su napuhivane zapravo rashodovne strane gotovo svih ministarstava gdje će se u jednom trenutku kada vidimo zapravo da to neće ići onako kako smo mi to zamislili vjerojatno tim nekakvim at hock rješenjima i preraspodjelama vratiti „voda na mlin“ i ovdje ćemo vjerojatno doživjeti od ovog proračuna još dva rebalansa. Poštovana kolegice dobro ste rekli, ovaj proračun nije niti istinit, niti realan i najgore od svega je to što ministar Marić apsolutno to zna, ali on dobije određene gabarite moraš smanjiti manjak proračuna za 10 milijardi, moraš držati deficit proračuna na toj razini, moraš naći novac za kupnju borbenih aviona za koju je, ne trebamo kupovati oružje dakle da ih držimo valjda parkirane itd., ali moraš prikazati da će se eto dobiti odnosno kako ćeš to napraviti prikazat ćeš da će se dobiti ogromne pomoći iz Europske unije koje si netom prije smanjivao jer znaš da smo nesposobni povući te pomoći. Kako vi opravdavate činjenicu da su u ovom proračunu planirane pomoći iz EU fondova za 8 milijardi veće, a istovremeno vlastita komponenta sufinanciranja EU projekata je gotovo na istoj razini kao i ove godine gdje smo za 8 milijardi manje prihoda od EU pomoći imali?

Mi smo prikazivali stanje onakvim kakvim jest i to nije bilo popularno, zbog toga se i gube izbori ali si iskren, ne prodaješ nešto što nemaš. Ovaj pristup znači i vodi do toga da nas premijer cijelo jutro uvjerava kako je sve prekrasno, gospodarski rast, super smo na ljestvicama konkurentnosti, sve je fenomenalno. Međutim, po posljednjem istraživanju 75% građana smatra da država ne ide u dobrom smjeru. I sada od sve te ljepote i tih pustih milijardi jesu li veće plaće? Nisu. Jesu li veće, da li za siromašne i socijalno ugrožene građane ovdje ima nade u ovom proračunu?

Dakle, u ovom smislu čovjek nije samo naš pacijent, nego je i zaposlenik u zdravstvenom. I onda kada gledate proračunska sredstva za recimo HZZO onda možete vidjeti da su znatno smanjena sredstva i za pripravnike u zdravstvu i za specijalizacije. I onda j a pitam fino na Odboru ravnatelja HZZO-a gospodina Vukelića da mi objasni zašto su ta sredstva smanjena, pa onda je bio odgovor eto mi rješavamo onoliko koliko je u našoj ingerenciji. Dakle, očito niti administracija nema pojma što je njihova ingerencija, a kamoli da odgovori valjano na pitanje zašto su smanjili ta sredstva, a znamo da je i problem pripravništva u zdravstvu i fale nam specijalisti pogotovo na razini primarne zdravstvene zaštite. Nestao je on recimo i u onome na što se kune vladajuća koalicija, a to su pronatalitetne i demografske politike. Kada pogledate malo stavke hoćete ureda, Vladinog ureda ili samog Ministarstva onda ćete vidjeti da se drastično smanjuju sredstva i mjere namijenjene upravo u tom dijelu. Nema ispunjavanja obećanja iako nam bolje ide da će se delimitirati roditeljske naknade. Nema ni ispunjavanja obećanja predizbornog da će se u cijeloj Hrvatskoj uvesti mjera roditelj odgajatelj. Nema tu sreće ni za naše umirovljenike, zapravo i to je problem što kada državi ide bolje. Građani su spremni stegnuti remen kada nam ne ide dobro, ali kada državi ide bolje a očito nam ide jer smo puni sebe kada slušamo cijelo jutro premijera o predstavci Proračuna, onda onaj minimum što bi svaki građanin trebao osjetiti je da ide bolje i njemu, a to kroz ovaj Proračun i 2022. godine, ne da neće osjetiti, nego će mu biti još i gore, jer inflacija dolazi i bit će jako teško.

Hvala vam potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Sveta stvar pogleda i pristupa, da se nalazimo u nekoj drugoj državi, da držimo neku radionicu ili neko predavanje i da vidimo makroekonomske pokazatelje, znači čisto tablicu za sljedeću godinu, ono na prvu ne bi imali nikakvu primjedbu, prihodi će biti 164 milijarde kuna, rashodi 178, dakle, to je 2,1% udjel u BDP-u, dakle u minusu, znači omjer javnog duga i ukupnog bruto društvenog proizvoda, dakle nominalnog u tekućim cijenama bio bi oko 80% i mi bi rekli, gledajte, ova država, ova zemlja ispunjava sve uvjete za, primjerice za uvođenje eura. Što je točno. I tako će biti. I to opet nije loše, ali kažem samo na prvu. Onda kad gledate malo na drugu, treću, četvrtu ili petu razinu onda možete vidjeti razno različite stvari koje vas mogu zabrinuti, a mi ćemo ovdje pričati o stvarima koje vas mogu zapravo Dakle, ponovit ću još jednom. Proračun koji je baziran na porastu komponentu EU od 8,3 milijarde kuna, sa prihodovne strane i sa rashodovne koji je baziran na uštedama u zdravstvenom sustavu, od preko 6 milijardi kuna. Dakle, to su jedini, dvije da tako kažemo, glavna indikatora ovog Proračuna.

To će ostati da vidimo. A isto tako, u ovim svim Nacionalnim planovima oporavka, višegodišnjih financijskih okvira, postavlja se pitanje koji su to projekti, dakle, koji će biti realizirani, da li postoji za svaki projekt, prije svega građevinska dozvola, koliko čujem, primjerice na terenu da baš i ne postoje, nego će se opet stavljati sve i svašta, ali ono nulto što bi trebalo biti, da li su napravljeni neki, zapravo neke analitičke podloge koje će reći, ok, ajmo sad, ajmo se baviti školstvom. Da li ćemo raditi jedno smjensku nastavu u cijeloj Hrvatskoj ili ćemo vidjeti gdje za to nema potrebe, pa nećemo raditi. Dakle, taj dokument nisam vidio. Isto tako u zdravstvenom sustavu. Da li je netko govorio o racionalizaciji sustava, funkcionalnom spajanju bolnica, ja mislim da u zadnjih 2, 3 godine nije govorio nitko. I šta se onda može dogoditi? Da ćete vi imati veliki broj potencijalnih investicija, koje će se financirati iz nekih od, da tako kažemo, da li je to, nekih od omotnica, a koja možda za 2, 3, 4 godine uopće neće biti potrebni. E tome se šta govori, da ne postoji jedna suvisla nacionalna strategija razvoja. Sad kad se mi opet skoncentriramo isključivo na ovaj proračun, kao jedan politički dokument, dakle ono paušalno bi netko mogao zaključiti da će zapravo ovaj Proračun opet omogućiti da onaj povlašteni dio društva, a to je obilježje nažalost hrvatskog sustava, netko ga naziva i onom engleskom inačicom kronikapitalizma, dakle, da će opet taj povlašteni dio društva imati veće koristi nego drugi i da će se dogoditi još veće raslojavanje hrvatskog društva. Evo to vam ja vidim u ovom Proračunu, jer ovdje nema ni jedne suštinske, da tako kažemo, najavljene reforme. Ja ovdje ne govorim o reformi poreznog sustava, boli me đon za reformu poreznog sustava, ja dakle ovdje govorim o makroekonomskim reformama.

Kolega Hajdaš Dončić, Danko Končar, čovjek kojega možemo vidjeti kako pjeva partizanske pjesme s odvjetnikom svih UDBA-ša ovoga svijeta, Antom Nobilom, dobio je od vaše Vlade za jednu kunu Brodogradilište Trogir, te subvenciju za tu transakciju od 380 milijuna kuna poreznih sredstava hrvatskih građana. Gospodin Končan nije imao nikakove reference u brodogradnji, znači, ova je odluka protivna načelu dobrog gospodara. Rezultat je, da je naravno, Brodotrogir u potpunom rasulu. Pulski Uljanik je hrvatsku državu koštao 6 milijardi kuna, a za 700 milijuna je izravno odgovoran vaš stranački šef, Peđa Grbin, jer je javno i tajno tražio da Vlada osigura državno jamstvo kada je bilo jasno da je cijeli sustav Uljanika propao. U oba slučaja u pitanju pogodovanja osobama s komunističkim pedigreom, na štetu hrvatskih poreznih obveznika. S obzirom na navedene iznose, korupcija HDZ-ovke Gabrijele Žalac, čini se zaista smiješnom.

Ima jedan citat iz jednog filma koji kaže ovako, u ovoj zemlji svaka stvar može propasti, osim reforme. Jer reforma ne može propasti, reformi nema, pa ne mogu ni propast. Dakle, vi ste skroz u pravu kad ste ovo spomenuli maloprije, međutim ja bi se ipak fokusirao na zdravstvo. Znači, kompletna struktura ovog Proračuna ide u smjeru da tih 8 milijardi ušteda, koje treba napraviti na rashodnoj strani, dakle negdje oko 6,5 milijardi se odnosi na zdravstveni sektor. 6,5 milijardi u zdravstvenom sektoru znači da će taj sektor kleknuti pred teretom koji nas čeka u idućoj godini. Covid neće stati, problemi sa lijekovima neće biti uklonjeni, problemi sa bolnicama i minusima neće nestati i to je to.

Kako vam rade bolnice, osobito opće i županijske bolnice, tako da vam je između 90 i 95% njihovog limita vam zapravo troše na plaće, što znači da dobavljači, od lijekova, specijalnih lijekova i zapravo svi dobavljači, ajd da skratim priču, zapravo čekaju, i onda se događa ona od takozvanih 28 reformi, koje postoje u hrvatskom sustavu zdravstva, događa vam se to da zapravo nije reforma nego sanacija.

Kolega Hajdaš Dončić, potpuno ste u pravu kad kažete da smo mi poprilično nepripremljeni za povlačenje europskih fondova, jer zapravo nemamo cilj i nemamo plan što sa svakim tim eurom, na koji način ga oploditi i doprinijeti društvenom, gospodarskom i svakom drugom razvoju. Spomenuli ste dobro sustav obrazovanja. Mi smo već imali takve infrastrukturne bumove u Hrvatskoj, gdje smo sumanuto gradili škole u Dalmatinskoj zagori, koje danas zjape prazne. Nije problem da se u Hrvatskoj uspostavi standard da svaka škola može provoditi cjelodnevnu nastavu, ali paralelno s tim mi moramo znati kako povući i sredstva za to da te škole ne budu prazne, s druge strane, da nam ima tko raditi u tim školama, da djeca u tim školama imaju obroke i da osiguramo kvalitetu obrazovanja. Međutim u ovom Proračunu, mi imamo napucane europske fondove za infrastrukturne fondove, a s druge strane smanjujemo standard studenata, smanjujemo sredstva za provedbu kurikularne reforme, za edukaciju učitelja i nastavnika, za sufinanciranje kamata na stambene kredite za učitelje i nastavnike, tako da tu je ta jedna nelogičnost i tu ste potpuno u pravu.

Ajmo, recimo dječji vrtići, što je ok, ali što mi radimo? U istom trenutku raspisujemo natječaj za valjda 150 dječjih vrtića u Hrvatskoj, a vi nemate ni građevinskog sektora koji vam to može odraditi, vi nemate ni drugih kapaciteta koji to mogu odraditi. Ovi naši susjedi Slovenci su to radili puno pametnije. Oni su recimo čak, ajd nije baš paralela, ali je paralela, čak i autoceste kad su gradili, nisu gradili sve na ho-ruk, nego su pustili malo duži rok tako da su spasili građevinsku industriju, a osobno, dakle uvijek vam je bolje ono softverska rješenja imati, uvijek je bolje imati i bolje stipendije i bolje, da tako kažem, određene primitke za građane, nego isključivo sagraditi infrastrukturu. Jer multiplikator u infrastrukturi, u građevinarstvu, u cestogradnji vam je vrlo nizak. Kao bivši ministar u Vladi, dajte mi pojasnite nešto. Mi imamo ovdje dvostruki problem. Prvi problem je taj gdje smo isfingirali smanjenje rashoda u zdravstvu, znači, fali nam 6,4 milijardi. Drugi problem je što smo isfingirali i povećanje prihoda od EU fondova, dakle, čak i da smanjimo te prihode od EU fondova na neku realnu razinu, a pitanje je kolika je realna razina, vjerojatno 8 milijardi manje nego što je prikazano, i dalje imamo problem što nemamo dovoljno evidentiranih rashoda u zdravstvu. Koja je vaša procjena, za koliko će se promijeniti proračun u idućem rebalansu, kojeg ćemo vrlo brzo doživjeti? To nisu strateški ciljevi Hrvatske, to je onak, to nam treba biti usput.

Kakav je to cilj?

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovo je sedmi proračun, koji je predlagalo, odnosno predlaže Vlada gospodina Plenkovića i kad malo pogledate unazad, postoji nešto što bi moglo biti zajednički nazivnik svih tih proračuna, a što bi slikovito bilo, drž vodu dok majstori ne odu. To znači, rješavamo trenutačnu situaciju, jer nemamo nekakav ozbiljni iskorak i nemamo nekakvu ozbiljnu priču kakvu to zemlju želimo, ne tamo 2050. jer to nam je jako daleko, nego 2030., ali što smo, tu smo i to sam kad sam govorila u ime Kluba govorila. Sad ću malo govoriti o dva izazova, to se tako fino, pristojno kaže. Jedan izazov koji je pred ovom Vladom je obnova od potresa, a drugi izazov je Nacionalni program otpornosti i oporavka i kako iskoristiti te novce. Pa, ako nam je pokazatelj ovaj prvi izazov, ne piše nam se dobro. Dakle, pred godinu dana, ili pred 12 mjeseci, u Proračun Republike Hrvatske smo iz Fonda solidarnosti, je uplaćeno 5,1 milijarda kuna, sa bazičnom namjerom, odnosno idejom da se to potroši za obnovu od potresa oštećenih javnih zgrada. Prema podacima koje imamo, do sad je potrošeno 43,7 milijuna kuna ili manje od 1% Ako ćemo po tom modelu, a ostalo nam je još 6 mjeseci. Za 6 mjeseci će netko pitati Hrvatsku, što niste potrošili novce, što niste ugovorili, što ste napravili i bit će zanimljivo vidjeti koji će odgovor biti i kako ćemo se tad sramotiti. Ako po tom modelu ćemo povlačiti sredstva vezana uz NPO, loše nam se piše. Ne piše nam se dobro. Ovo je jedna od zadnjih prilika da se ulovi onaj vlak i da se uhvatite za zadnji vagon za jednu normalnu, pristojnu, uljuđenu zemlju samo moramo znati kakva to zemlja želimo biti, da li se cijelo vrijeme želimo tamo biti na dnu svih ljestvica zajedno sa Bugarskom i Rumunjskom ili želimo napraviti nekakav iskorak. Mi iskorak ovdje ne vidimo. Pritom kada uđete u neke stavke koje jesu dakle ja sam očekivala da možda ona stavka koja je vezana uz razvoj infrastrukture bude nekakav pokretač, nekakav pokretač razvoja pa malo pogledate željeznice, pa malo pogledate što se tu događa jer ulaganje u željeznice je jedno ozbiljno ulaganje na razini Europske unije pa na žalost ne vidimo da se tu nešto događa. Ali meni je primjer uvijek, znate uvijek u proračunu gledam i neke stvari koje su se tu raspravljale i događale u Saboru. Prošli tjedan smo između ostalog raspravljali o pojedinim zakonima i spomenuli kanal Dunav – Sava. Kanal Dunav – Sava je između ostalog ne samo plovni kanal, nego ako hoćete obnovu i odnosno oporavak Slavonije onda je on kanal koji bi mogli dobiti i navodnjavanje i neke druge stvari, zelene politike sve odlično. Uđete u proračun, ući ćete u stavke ministarstva koji je nadležan za to onda vidite da je za ovu godinu to ministarstvo za kanal Dunav – Sava koji sam prvi put susrela u literaturi da se spominje 1893. godine kada j e bila želja isto tako sa tim kanalom tada je netko bio pametniji pa je znao što i onda je stavka ove godine 4 milijuna kuna za taj kanal. S tih 4 milijuna kuna ne znate što ćete započeti. Dakle, samo da bi stavka ostala na životu. Ako stvarno imamo ideju ulaganja u neku infrastrukturu, ako stvarno imamo ideju nekakvog iskoraka onda bi se to recimo moglo vidjeti na takvoj jednoj pojedinačnoj stavci ali na žalost tu ideju nemamo. I evo za kraj, jedan amandman koji ću sa specijalnim guštom predložiti, a znam da će biti odbijen, a onda ću to što ćete odbiti meni amandman neću se ja uzbuđivati ali ne znam kako ćete to objasniti našem premijeru. Naš premijer kada je nedavno bio u Glasgowu onda je obećao da će u sljedećih 9 godina zasaditi ni više, ni manje nego milijun stabala. I sada idem ja u proračun malo vidjeti da li je to u Ministarstvu održivog razvoja, da li je to u Ministarstvu poljoprivrede. Na žalost toga nema.

Hvala. Kolegice Mrak Taritaš vrlo ste na jedan duhovit i inteligentan način kroz ovu priču o sadnji stabala pokazali jednu bitnu odliku HDZ-ove vlasti, a to je da s jedne strane odbija glatko oporbene amandmane. Međutim, kada dođe u priliku da to predstavlja kao vlastitu političku inicijativu onda istu onu stvar koju su oporbeni zastupnici predlagali sada oni predlažu i usvajaju kao nešto svoje. Smatrate li da je to zapravo jedan teški kompleks manje vrijednosti i pokazatelj da HDZ-e uvijek sebe stavlja na prvo mjesto prije interesa države, prije interesa vlastitih građana, pa čak i prije interesa vlastite politike koju nekad ovako pompozno reklamira? Običaj našeg premijera je da zaista kada ode iz Hrvatske van i kada negdje ima priliku govoriti na svom odličnom engleskom što je činjenica da je stvarno odličan engleski, barata odličnim engleskim, lako obećaje, daje sliku neke druge zemlje i jednako tako je vrlo lako baš tih milijun stabala obećao. Bilo bi puno bolje da nismo sjekli do sada stabala, pa bi mogao obećati malo manje jer smo do sada dosta šuma posjekli i sada znate da bi vi to do 2030. zasadili milijun stabala nekako mi se čini da to bi trebalo podijeliti po godinama. Ali to vam je zapravo ta jedna slika, jedna slika je vani, druga slika je tu.

Poštovana zastupnice danas smo u početnom izlaganju premijera čuli da je ovo razumni proračun, da će omogućiti veću konkurentnost našeg gospodarstva, da će omogućiti bolji rad naših gospodarstvenika. Pa mi smo imali prije neki dan raspravu i na Odboru i ovdje u sabornici o našim gospodarskim zonama, pričali smo o tome, skrenuli smo pozornost koji su problemi.

Jeste li vi uspjeli u ovom proračunu naći stavke koje bi to sve skupa omogućile i koje bi zapravo bile te koje će nam reći da ono što smo bili planirali što smo skrenuli pozornost da ne valja da ćemo to moći ispraviti? Dakle ja sam od onih koji čitaju i stvarno sam štreber u životu i nastojim pročitati, a i očito sam još bez obzira na sve zajedno i naivna i onda nekako hajde idem vidjeti, išla sam malo gledati vezano stavke vezano uz razvoj demografije, jer mi možemo svašta govoriti. Ali bez ljudi koji će raditi mi na žalost ćemo biti jedna stara država, možda tako se trebamo i postaviti pa umjesto turizma graditi uz obalu staračke domove, ali to je jedna druga priča. Pa sam onda išla malo vidjeti je li na stavci Ministarstva gospodarstva i na nekim drugim da li zaista postajemo zemlja koja može biti prihvatljiva za neku stranu radnu snagu pa da tu vidimo. Na stavkama Ministarstva gospodarstva sam probala iznaći neke stavke koje omogućuju razvoj poduzetništva, pa hajmo vidjeti ako nije poduzetništvo, razvoj nekakve infrastrukture. Nije slučajno da sam za primjer baš dala taj nesretni kanal Dunav – Sava. bez obzira koliko sam tražila ono što te me vi pitali nisam

Hvala vam poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva financija, kolegice i kolege zastupnici. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Danas smo opet imali prilike čuti iz usta predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da je pred nama jedan proračun koji pokazuje i našu financijsku stabilnost i našu proaktivnost i otvara nam ogroman prostor za rast i nove iskorake u životu naše države. Jedino na što nije odgovorio s obzirom da je to sad već pričao xy-ti puta zašto uporno u svim ispitivanjima i kretanja gospodarstva i svega onog ostaloga što čini kvalitetu i strukturu jednog gospodarskog sustava smo uporno u rangu Rumunjske i Bugarske i nikako da konačno barem malo ulovimo korak recimo sa Slovenijom. Odgovor bi vjerojatno bio prošli smo koronu, prošli smo potres ali koliko imamo prilike popraviti i u nacionalnim, ali i u svjetskim medijima navodno da je cijeli svijet prošao koronu. Teško je u samim brojkama naći sad nešto i reći, da to je napravljeno apsolutno krivo. No ono što je problem da on vjerojatno nije napravljen po onim željama koje ima svaki ministar financija a imali smo ih uz Zdravka Marića još ponešto kvalitetnih, nego napravljen očito po nečijem političkom diktatu, diktatu koji u ovom proračunu je bilo bitno da zadovolji ulazak u eurozonu, da se nađu sredstva za avione koji su nam jako važni, da se nađu sredstva da se namire još neke stvari oko Schengena i da možemo reći da je Hrvatska eto stabilno i čvrsto ide naprijed. No, ono što je problem u ovome proračunu što osim ispunjavanja tih nečijih političkih ciljeva koje Zdravko Marić očito zna ispuniti jer smo bili blizu ulaska u eurozonu, jer smo podigli kreditni rejting, jer smo blizu Schengena, jer će se za avione naći lova. Osim toga i osim eventualne pripreme za namirenje nečije europske karijere mi u ovom proračunu teško možemo naći koja je to strategija i koja je vizija RH za naredni period u životu naše zemlje. Jer jednostavno nije vidljivo koje to reforme, a sakrivaju se u ovim brojkama neke reforme ćemo raditi. S jedne strane sami sebi se kunemo da nam rashodi neće rasti, a ni jedna hrvatska Vlada do sada to baš nije uspjela ostvariti. S druge strane kunemo se sebi da ćemo smanjiti rashode u zdravstvu i režemo na zdravstvu jer pod a) vjerojatno mislimo da je covid pandemija završila, s druge strane Stožer priča nešto drugo. Pod b) zaboravili smo kakve dugove i probleme imamo u hrvatskom zdravstvenom sustavu. A onaj optimizam baziramo najvećim dijelom na EU fondovima gdje smo danas uspjeli dobiti podatke da čak ni za potres nismo povukli više od nekoliko promila onoga što nam je EU odobrila. I ako već pričamo o europskim sredstvima i ono što se povlačilo na kraju se s time bavi OLAF i Europski ured javnog tužitelja, dakle na tome što se sada događa mi baziramo taj prihodovni optimizam. I stoga bismo više voljeli da smo danas čuli sve ono što je ministar Marić rekao na onoj zatvorenoj sjednici odbora što će se to mijenjati u hrvatskom zdravstvu. Više bismo voljeli da smo čuli da li konačno ćemo imati hrabrosti mijenjati porezne politike u smjeru da neće ići samo na ruku bogatima, nego da će ići na ruku radnih ljudi i onima kojima je to potrebito jer Hrvatska iz nekog razloga bježi od oporezivanja bogatih. A i volio bih kao gradonačelnik vidjeti kako to mislimo funkcionalno spajati jedinice lokalne i regionalne samouprave i tko će se to zbog sto milijuna kuna neke sramežljive nagrade spajati bez jasne politike, bez jasnih odrednica, pa i bez nekih jasnih postupaka nacionalne politike prema jedinicama lokalne ili regionalne samouprave. Jer tako dugo kad imamo Fond fiskalnog izravnanja od 2 milijarde kuna teško je očekivati da će dolaziti do vlastitim željama funkcionalnih spajanja. Kao gradonačelnik Koprivnice koja je u kategoriji najrazvijenijih gradova u RH mogu reći da ni taj fon fiskalnog izravnanja nije Fond izravnanja nego je na kraju dana jedino i isključivo fond nepravde koji se pretvorio u namirenje i umjetno održavanje pojedinih općina, gradova i županija na životu ili umjetno fingiranje da ne probijaju onih 20% plaća za birokraciju iz svojih redovitih izvornih prihoda. I na kraju kao saborski zastupnik druge izborne jedinice ću još samo dodati da se toplo nadam da će u ovom proračunu biti mjesta i za brzu cestu do Koprivnice i za brzu cestu do Bjelovara, jer kraj koji toliko stvara kao cijeli sjever, koji toliko donosi u državni proračun je to nešto zaslužio jako, jako odavno. Kolega Jakšiću, dakle sasvim je jasno da mi imamo kroz cijelo ovo jutro, a i već nekoliko dana hvaljenje sa brojkama, rastom BDP-a u odnosu na prošlu godinu, a znamo kakva je bila ekonomska situacija prošle godine. Ali ono što je zanimljivo ne govori se o tome što smo izgubili, što smo izgubili kada gledamo o ljudima koji su otišli iz Hrvatske, kako će to utjecati na naš razvoj, na naše buduće proračune, na naš mirovinski sustav i koliko zapravo mi zbog ove korupcije koja se ne događa samo ako gledamo naš državni proračun, naše lokalne proračune nego se sada događa i sa sredstvima koja dobivamo iz EU. Dakle, mi imamo trenutno aferu zbog sredstava, odnosno muljanja sa sredstvima iz EU fondova i to istražuje Ured europskog javnog tužitelja. Pitanje što će biti sad s glavnom državnom odvjetnicom.

A što se tiče samog proračuna i vođenja proračunu moramo si priznati da osim onoga što smo trebali napraviti da bismo ušli u Europsku uniju nismo nikada imali dovoljno hrabrosti, dovoljno snage da pokrenemo strukturne reforme, da smanjimo birokraciju koju imamo u ovoj državi, da vodimo konzistentniju politiku, da kroz to vraćamo vjeru u hrvatske institucije i tada ne bismo imali ovu raspravu zašto nam mladi ljudi odlaze. Mi ni korona krizu nismo iskoristili da napravimo značajnije promjene i u svojim industrijskim, poljoprivrednim i onim inim politikama koje su nužne za jedan gospodarski sustav.

Čak je bilo i prijedloga država u kojima bi mi trebali kao biti, čuli smo da imamo veliki raspon od Konga pa skroz do Švicarske. Da ni jedan nije uspio naći ni jedan pozitivan moment da kaže evo ja mislim da je ovo dobro, pa barem tu jednu stavku reći evo ok slažem se s time, pa ću reći 100 negativnih ostalih. Niti jedna. Hoćeš makroekonomske, hoćeš sve što imamo u tom istom proračunu i sada zamišljaš što bi bilo da nema takvih brojke, da budu brojke koje smo imali od 2011. do 2015. kada su ti isti vodili brigu o ovoj državi. Oni su nas tada uvjeravali da je to super. Jedan naš kolega nam je govorio da je pad odlična stvar i da on može biti rast i uvjeravao nas je u to i mi smo u to morali vjerovati. Kada su plaće padale, kada je kolegica Glasovac onako potezom pera skidala učiteljima i profesorima te njihove plaće i prava, materijalna prava to je bilo super. Slušamo da u njihovom vremenu kada je njihova prosječna plaća 4 godine porasla za 159 kuna da je to bila puno bolja razina Švicarske u odnosu na ovih tisuću 590 kuna u ovih nekoliko godina i mi se s time moramo nositi i to je ono što oni nude. Oni nude ovom narodu crnilo, pesimizam i sebe na izbor da im to provedu. Mi cijelo vrijeme govorimo da to nije dobro, da su već na nekoliko izbornih ciklusa obrali bostan i da opet idu u istom smjeru, da ništa oni ne mogu vidjeti dobro u ovom proračunu. Pokazuje iskustvo ove dvije godine ali i onog vremena ranije da ova Vlada ipak zna gdje ide, da postavljene ciljeve pokušavamo ostvariti u maksimumu. I oni znaju da na toj politici ne mogu ništa, da ne mogu ponuditi nešto drugo osim crnila i svih zamotati u to i reći evo mi smo to svjetlo na kraju tunela ovakvi.

U godinu dana nadoknadiš ono što si izgubio, oni kažu bolje je kada to napravimo u 4 godine kada su oni bili onda je to super ostvarenje i vas treba smijeniti jer ste nesposobni. Pokušavaš sugerirati da što radimo da to ima nekakav smisao i da pokušavamo održati i standard građana, i povećati plaće, i indeksirati mirovine, i povećati socijalna prava sve unutar određenih aktivnosti i mogućnosti proračuna, oni kažu pa od toga nema ništa. Jeste li čuli onu jednu riječ koja se provlači cijelo jutro ovdje da je proračun neistinit. Zamislite načelnicu jedne općine ili načelnika, gradonačelnika nekog grada koji da vijećnicima svoj proračun i kaže da je to neistina. Ono što smo primijetili napredak u odnosu na rasprave od svih dosadašnjih da su se izgubile tri riječi socijalan, razvojan i transparentan to danas nemamo. Slušao sam ja pažljivo 9 sati i kada to sada stavimo u ovu našu raspravu koju građani gledaju zaista se pitamo ako smo ostvarili sve dosadašnje brojke i sve ciljeve prema kojima idemo a rekli smo što nam je važno moramo se boriti ovdje sa ovim neistinama ili pričom. Zamislite ovu konstrukciju današnju iz statističkog ureda Mosta da nema korupcije imali bi toliku flotu rafala da bi mogli možda nekoga i napasti. Samo u tom uredu Mosta ne koji ničim to ne može potkrijepiti osim svojim fikcijama i željom da sruši ovu Vladu koja svakodnevno pokazuje da može ostvariti svaki postavljeni cilj i tu je razlika između nas i njih.

Poštovani kolega Borić dugo ste u politici i u ovom Saboru pa sigurno znate koliko je bilo ministara zastupnika iz 2. izborne jedinice u prethodnom mandatu i što su napravili za svoje krajeve. Ništa. I sada se događa da zastupnici ovog Sabora u ovom mandatu očekuju s pravom ali da će biti napravljeno itekako puno i u tu 2. izbornu, i 3., i u Istru ne znam koja je izborna jedinica pa onda idemo pogledati koje rezultate ima ova Vlada. Ja razumijem potrebu da se svatko od nas bori za svoju izbornu jedinicu, za svoje mjesto iz kojeg dolazi i to će oporba rješavati kroz amandmane naravno. Oni će biti protiv tog proračuna jer on njih već u startu ne interesira, a amandman je priča da dobije razlog zašto ne bi trebalo biti za to. Koliko je to uvjerljivo to su građani rekli u petom mjesecu ove godine na lokalnim izborima i jasno poručili da razumiju one koji se znaju brinuti o svojoj lokalnoj samoupravi. Imamo ovaj Fond izravnanja i nikome nismo dali manje nego što imaju, a mnogi imaju puno više nego što su ikad imali. I imaju temelj i mogućnost da se razvijaju u skladu sa svojim promišljanjima i naravno programima koji će i sutra imati podršku pogotovo u sredstvima koja će doći iz EU fondova. Kolega Borić, dugo ste u politici i vjerojatno jako dobro znate čitati iz proračuna što netko želi poručiti. Pa kada smanjite stavku zdravstva za 30% onda šaljete de facto jasnu poruku. Ili će više od 50% ljudi manje trebati zdravstvenu uslugu što je teško očekivati ili tražite smjenu ministra koji neće moći ispuniti zadane ciljeve ili ćete dio zdravstvenog sustava privatizirati. Ja četvrto rješenje ne vidim, pa vas pitam koja od ova tri rješenja ste vi iščitali iz proračuna sa smanjenjem zdravstva za 30% Nadam se da jeste. Ako imate nekog svog predstavnika, ne znam [[Upadica: Nemam.]] Nemate vi. Možda ste imali, pa sad nemate. U redu. Znači kad oni ukinu mjeru roditelj odgojitelj, kažu evo pojavit će se sigurno neki amandman pa će reći neka to napravi država ili neka napravi netko drugi. I tu ćemo opravdavati vlastite sposobnosti jel' tako? Ja tvrdim da mi moramo ili već smo davno rekli da moramo ući u reformu zdravstva i da je to nešto s čime ćemo se baviti u sljedećoj godini, sigurno. Koliko će to biti? Koliko će nas još dodatno ova pandemija dovesti u situacije da moramo više ili manje iz proračuna rješavati određene ne znam. Trenutačno ne znam. I kad smo vidjeli da nešto ne ide popravljalo se.

Ja mislim da ovaj prijedlog proračuna šalje jasne političke poruke. Držati rashode pod kontrolom, smanjiti deficit državnog proračuna, smanjiti udio vanjskoga duga u postotku BDP-a. Naravno i Hrvatska država i Europa ovu situaciju pandemije u onom ekonomskom smislu je suočila se s tim tako što je imala jednu ekspanzivnu monetarnu politiku. To možete određeno vrijeme, inače možete generirati inflaciju. Ona se u jednom već, u jednoj manifestaciji pokazuje.

I zato mislim da u tom pogledu bi trebali raspravu više fokusirati upravo na te poruke koji se šalju ovim prijedlogom proračuna.

Pa sjetimo se nekih vremena kada je kreditni rejting u smeću bio odlična stvar, kada je jedan ministar financija govorio da je svaka kamata dobra i da ćemo je platiti. Kada se borite za manju kamatu i ljudi vam vjeruju, oni kažu to je loše. Mi smo to crnilo koje će i takvima sugerirati da ne treba vjerovati iako ostvarujete svoje brojke koje stavite. Ostvarujete svoje ciljeve, projekte, programe i idemo dalje. Ali ne, uvijek loše, crno, ništa.

Uvaženi kolega Boriću, fiskalna politika ove Vlade je unazad nekoliko godina više nego dobra unatoč covid krizi, dva snažna potresa. Za ulazak u euro zonu gleda se više godina unazad kakvi smo po deficitu, javnom dugu i drugi niz parametara. A prije nekoliko dana smo mogli svjedočiti Izvješću Agencije Fitch o najboljem kreditnom rejtingu do sada.

Koliko će nam pomoći? Onoliko koliko sami sebi budemo znali pomoći i ostvariti ono što mi kao odgovorni ljudi na vlasti znamo i možemo učiniti. Sjećam se vremena nakon izbora kada je jedan oporbeni kolega rekao kad vidim što je iza ove Vlade dva potresa, pandemija u toku najbolje je staviti prstu u uho, sjest pod stablo i promatrati Andreja Plenkovića. Ne bih mu bio u koži! Danas nam ti i takvi drže lekciju što smo sve trebali učiniti kao generali poslije bitke, svaki put. I na taj način mi vodimo bitke ovdje da pokušamo ostvariti sve Vladine mjere i odluke koje nam predlaže da nemamo problema i prepreka da sami to kočimo i to građani vjerojatno vide. Nekome je to možda dobro, nekome nije. Ali sigurno se razlikujemo u odgovornosti i razmišljanju o tome što naša država danas jest i koliko taj kreditni rejting doprinosi javnim financijama naše države. Pa kolega Borić kao što ste rekli danas čitavo vrijeme slušamo oporbe kako je ovaj proračun neistinit, kako nije za očekivati da ćemo uspjeti realizirati ovakve prihode. Posebno se to odnosi na povećanje stavke poreza na dodanu vrijednost kojim se planira veći prihodi na izvoz usluga. Odnosi se na turizam, na investicije, na povećanje osobne potrošnje. Kao što su rekli da smo planirali kao da će nestati korone.

Pa evo moja rasprava je išla u smjeru da pokušamo ući sa raspravom u nekakav normalan način rasprava, jer ovo crnilo koje slušamo tokom cijelog jutra nema ništa u ovim brojkama koje ovdje pišu. I to su nekakve proizvoljne želje da bude tako možda. Oni znaju da su ovoj Vladi postavili velike ciljeve kao oporba i da ova Vlada ciljeve ostvaruje jer ih je ona sama sebi postavila i prije njih. Htjeli su ga smijeniti već prije nekoliko dana, jer znaju da zna i može i ako nekoga moram slušati ja kao građanin i političar o tome što zna i može kroz državni proračun ili kroz javne financije onda ću rađe slušati Zdravka Marića nego Nikolu Grmoju uvijek. Tu spora nema, a vjerujem da će to i mnogi građani.

Čast pričate o frustracijama u oporbi, čas pričate o tome kako neki imaju prst u uhu i uživaju što su u oporbi, isto mislite na nas zastupnike MOST-a jer ja vas čitam ne trebam ni poslušati što govorite. A kada kažete da vam nije drago baš slušati mene, da vam je draže slušati Marića ja znam da istinu nije ugodno slušati. Ni potpredsjednik Reiner je nije mogao jučer slušati kad sam govorio tu s govornice, pa mi je oduzeo riječ.

Ja nisam. Ali da nije bilo te vaše korupcije mogli smo imati i avione i zdravstvo i obnovu na Banovini, mogli smo imati puno toga. Ja vas i gledam i slušam i to što vi radite to je vaš posao kako će to netko vidjeti, nek' gleda na svoj način. Ali znam da ste bili dio vlasti, znam kako ste funkcionirali, znam da iza vas ima svega lošega samo to nećete reći naravno. I kao lokalnih čelnika i vaših korupcijskih afera gdje ste imali tarife kod svojih ministara i pravosuđa i svega ostaloga koje su vas obilježile, za koje ste vi sami rekli da ćete ih istražiti. Valjda ste istražili i rekli da nije ništa itd. Ali ovo da vi stalno govorite o tome da imate neki svoj statistički ured koji lažno izgovara određene brojke koje nemaju veze s ničim jednostavno građani će ocijeniti za tri godine.

U čemu je povrijeđen Poslovnik? Koliko imam povreda? Nije važno koliko ih imate. Znači povlačite povredu Poslovnika? Hvala. Sad će govoriti poštovana zastupnica Mirela Ahmetović.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Tu smo puno rekli o istinitosti, odnosno neistinitosti proračuna. Mislim da je ministar Marić jedina osoba koja će se složiti s tim, neće to reći na glas, ali će se složiti s tim da proračun nije niti realan, niti istinit a evo i brojki. Dakle, prvi proračun za 2021. godinu kad smo ga donosili u 12 mjesecu u prihodima je bio za 6 milijardi manji nego što je posljednji rebalans. Dakle, ovaj kojeg sad imamo u 11 mjesecu. Rashodi su bili za 16 milijardi manji nego u posljednjem rebalansu. A manjak proračuna je bio 9 milijardi manji nego u posljednjem rebalansu. Eto kako se rade državni proračuni u Ministarstvu financija pod vodstvom ministra Marića i u Vladi RH Andreja Plenkovića. Dakle, brojke prikazane u proračunu za 2021. Nemaju veze sa brojkama prikazanima u ovom posljednjem rebalansu i to ne možemo očekivati zapravo da će se promijeniti niti u ovom proračunu za 2022. godinu, tako da ne znam čemu se čudimo čitavo vrijeme oko nerealnosti proračuna. Prihodi dakle 164 i pol milijarde kuna, odnosno rast prihoda proračuna od 10,8 milijardi kuna u odnosu na posljednji rebalans koji je nekako najbliži hajmo reći realnoj procjeni jer tu je valjda ministar Marić uštimavao kako je išla realna potrošnja i koliko mu još treba da izdrži. S druge strane Vlada za iduću godinu predviđa rashode na razini gotovo jednakoj kao i 2021. godine, odnosno samo za pola milijarde kuna veće rashode i to bi u teoriji značilo da će se u godinu dana provesti spektakularne reforme poglavito reforme u zdravstvu, spektakl. Ono što meni nije jasno je da se predviđa u brojkama proračunskim kao da covida nema, kao da ga nema uopće jer smanjujemo proračun za zdravstvo za 6,4 milijarde kuna a u obrazloženju pišete u onom pisanom obrazloženju na nekoliko stranica da je najveći rizik u projekcijama proračuna upravo to što se ne zna što će se dešavati sa Covid-om. Pa kako je rekao tu netko od kolega kolegi Boriću, mislim da je Grmoja dajte se dogovoriti jedni s drugima. Pa ne možete u jednom dijelu proračuna pisati jedno da postoji najveći rizik od procjene koliki ćemo proračun imati zbog Covid-a nismo sigurni, a pak u brojkama mi smo 100% sigurni Covid-a nema i ne samo to, nego će se izvršiti spektakl u Ministarstvu zdravstva od ministra koji je još prije godinu dana govorio da reforma stoji na stolu Andreja Plenkovića ali se eto nije smjela izvaditi prije nego što se završe lokalni izbori. Hajmo se dogovoriti. U svakom slučaju s obzirom na ovu razinu optimizma u planiranju proračuna Vlada pretpostavlja definitivno da Covid-a biti neće. Dakle, nema neizvjesnosti, sve će biti odlično. Sredstva iz Europske unije povući ćemo u iznosu 8 milijardi većem nego što smo u ovoj godini što znači da bismo u skladu s tim trebali i na rashodovnoj strani planirati ta sredstva jer ćemo njima valjda ostvariti neke projekte. A kako ćemo tih 8 milijardi na rashodovnoj strani uopće osigurati, pa hajmo napisati na Pa što će čovjek učiniti? Što da ministar Marić učini? Gdje može napisati? Može jedino na zdravstvu i on pobriše lijepo zdravstvo bez reforme, bez otplate dugova veledrogerijama i ljekarnama, bez smanjenja liste čekanja, bez revizije, terapija odnosno evaluacije terapija, bez ičega samo tako uštedjet će 6,4 milijarde kuna na zdravstvu. Ili ipak nećete, a morali ste negdje pobrisati. Pa nije vam lak posao ministre zato ja vas cijenim jer vi izdržavate, vi potpisujete ono što vam ta ekipa kaže kao da vjerujete u to, a znamo i vi, i ja, svi ovdje prisutni i javnost da ovaj ministar sam ne vjeruje u ono što je potpisao. U svakom slučaju uvijek se po pitanju zdravstva može pokriti koronom, jer korone će biti i to svi mi ovdje znamo.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Premijer Plenković mi je danas u odgovoru na repliku rekao citiram: „Kada je riječ o reformi zdravstvenog sustava ministar Beroš ima zadatak osigurati samodostatnost javnozdravstvenog proračuna, raspoloživim sredstvima pokrivati troškove za učinkovitu brigu o zdravlju građana a to podrazumijeva dostupnost, i kvalitetu, i optimalnu primjenu ograničenih resursa, i transparentnost u trošenju sredstava i ujednačenost standarda zdravstvene zaštite.“ Što to znači za sve nas? Pokrit ćemo se koliko je poplun dug. Što to znači za naše građane i zdravstveni sustav sudeći prema stavkama u proračunu? I kada Vlada namjerava reći našim građanima i zaposlenicima u zdravstvu što nas zapravo sve čeka? Ministar Marić kaže evo vidjela sam u medijima ključ uspjeha i održivosti je u rashodovnoj strani. I kakvi su nam ukupni prihodi i rashodi financirani iz svih izvora financiranja za Ministarstvo zdravstva? U rebalansu nedavno 22,4 milijarde kuna. Dakle, razlika je 6,38 milijardi kuna. Projekcije za 2023. i 2024. još manja 13,93 odnosno 92 milijarde kuna. Nedavnim rebalansom proračuna HZZO-a za 2021. godinu ukupni su prihodi povećani s 31,1 milijarde kuna na 32,2 milijarde kuna, a rashodi sa 30,9 milijardi kuna na 32,18 milijarde kuna. Međutim za 2022. godinu prihodi su smanjeni na 30,1 milijarde kuna, a rashodi na 29,75 milijardi kuna, znači još manje nego je bilo prije rebalansa za 2021. I onda sada imamo smanjenje transfera iz Ministarstva HZZO-u u iznosu 2,99 milijardi kuna, pa onda imamo smanjenje sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu sa 4,28 milijarde kuna na 4,15, pa smanjenje za bolničku zdravstvenu zaštitu sa 11,8 na 10,3 milijarde kuna. Limiti su i dalje nerealni i nedovoljni, pa se smanjuju lijekovi na recept, pa se smanjuju ortopedski uređaji i pomagala itd. Rastu sredstva za specijalističko-konzilijarnu zaštitu, za izvanbolničke ordinacije, poliklinike i domove zdravlja, u objašnjenju kažu zbog pandemije Covid-a 19 i za stavku ostala zdravstvena zaštita zbog nabave cjepiva za naredne 3 godine, ali je to obzirom na dosadašnje troškove nedovoljno. Za kritiku je i smanjenje planiranih sredstava za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika predviđeno je 3,2 milijuna kuna, a izvršenje za 2020. godinu je bilo 6,4 milijuna kuna, a 2021. 3 i pol milijuna kuna. Podsjećam da problem pripravništva još nije riješen i na tome ćemo itekako ustrajati i za to i za još nekoliko stavki vezano za Covid za provođenje cijepljenja, psihološku potporu djelatnicima u zdravstvu podnijela sam osobno i u ime kluba nekoliko amandmana. Nije mi na Odboru odgovoreno ni zašto su znatno smanjena sredstva za specijalizacije sa 2 i pol milijuna kuna na svega 276 tisuća kuna. Nedostaje nam primarnih pedijatara 50-tak timova, obiteljskih liječnika. Podsjećam da su kolege izrazito administrativno opterećeni, nedostaje ih 750. Kada će mladi kolege završiti specijalizacije i da li se mi oslanjamo samo na MPO što se tiče sredstava? Iz potprojekta EU za Ministarstvo zdravstva planirano je za 2022. godinu 1,41 milijarde kuna. Od toga za specijalističko usavršavanje doktora medicine svega 25,6 milijuna kuna. Za poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti svega dva milijuna kuna. Smanjuju se sredstva na poziciji 3605 sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge, smanjuju se sredstva za preventivne programe, provedaba projekta „Živjeti zdravo“ sa 12,9 milijuna kuna na svega 4,1 milijuna kuna. Imunološki zavod smanjenje sa 65,2 milijuna na 21, za 21 milijun kuna, znači na 44 milijuna kuna. Je li to revitalizacija Imunološkog zavoda? Pa Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu smanjuje se sa 209,4 milijuna kuna na 192,4 milijuna kuna. Dakle, ovaj proračun za zdravstvo je bojimo se ne samo nerealan već je nazadan i neodrživ. Potrebe zdravstvenog sustava u narednom razdoblju bit će još veće a ne manje. Niti je započeta ikakva reforma zdravstvenog sustava, niti je izvjesno da bolnice u 2022. neće stvarati nove dugove.

Vi ste zapravo liječnica koja je još uvijek zaposlena u bolnici u Čakovcu i znate kakva je situacija u bolnici. A referirajući se na izlaganje premijera koji je danas rekao da će u zdravstvu svi troškovi biti pokriveni i da će bolnica moći normalno funkcionirati ja bih vas molio informaciju s obzirom na to da sa ja problematizirao rad specijalne bolnice i financiranja specijalne bolnice kakav je situacija kod vas u vašoj bolnici gledajući na temeljne limite. Ukoliko uzmemo samo temeljne limite da li vaša bolnica može funkcionirati, a li može platiti sve dugove ili imam manjak, odnosno nedostaje novaca. kao i većina bolnica u našem javnom zdravstvu i naša bolnica gomila iznose. Znači mi smo sad tek negdje pred nekoliko mjeseci nam je nešto malo povećani elit.

Međutim, problem je to smo jako puno puta govorili, više puta smo to, ja sam osobno isticala problem je što su nedovoljne cijene usluga, znači rad zdravstvenih djelatnika je podcijenjen. Treba povećati cijene DTP postupaka, DTS skupina. Cijene materijala i lijekova su porasle, a zapravo ono što mi imamo na raspolaganju je ostalo isto, tako da obzirom na ovu stavku smanjenja financijskih sredstava za bolnički sustav ja se iskreno bojim kako ćemo mi svi skupa uopće preživjeti jer većina bolnica zapravo troši svoja sredstva za plaće, a za ovo ostalo je nedovoljno. Kolegice Marić u pravu ste kad kažete da je problem u rashodima. I ministar Marić odobrava takvu tezu jer mu je jasno da u zadnje dvije godine prihodi su porasli samo 12 milijardi kuna, a rashodi negdje oko 33 milijarde kuna. To je rezultiralo kumulativnim deficitom u 2 godine više od 50 milijardi kuna. Prema tome, ketch je na rashodnoj strani proračuna. Međutim gdje je problem? Problem je što kolega, odnosno ministar Marić nije imao dovoljno snage da uvjeri svoje kolege ministre da svatko od njih mora naći negdje malo mjesta za uštede, a ne udariti samo po zdravstvenom sektoru.

Svjedočit ćemo mi rebalansu kako kažete vrlo brzo i ne samo jednome. U pravu ste što se tiče ovoga da bi trebalo malo uzeti, zapravo u svakom ministarstvu. Jer zdravstveni sustav mora pružiti svoju uslugu. Dakle, mi u bolnicama želimo liječiti naše pacijente i nitko od nas liječnika u datom trenutku ne razmišlja e sad ja imam toliko i toliko, ono dvije trećine mjeseca ćemo imati isfinancirano, poslije nas baš briga. Dakle, o tome mora voditi računa odgovorni premijer ako je odgovoran, odnosno cijela Vlada i ministarstvo. Sve je on lijepo istaknuo dostupnost, kvaliteta zdravstvene zaštite, standardi zdravstvene zaštite.

poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite.

Kolegice i kolege, dakle govorio je kolega Borić o nekakvom statističkom uredu MOST-a iako se radi o istraživanju Europskog parlamenta iz 2016. koliki su troškovi korupcije u Hrvatskoj, dakle i prema tom istraživanju troškovi korupcije su 60 milijardi kuna godišnje. Istraživanje Europskog parlamenta to je 15 Peljeških mostova godišnje i to je bilo prije nego što je Andrej Plenković okupirao sve institucije prije nego što je razmontirao dakle u potpunosti DORH i šalju mi ljudi, kaže znate koja je nova zakletva HDZ-ovaca? Tako mi DORH pomogao! Dakle tako je. To je nova zakletva i sad ste vi u jednoj velikoj dvojbi uoči ovog glasovanja u petak. Hoćete li budući da je cjelokupna javnost vidjela da je glavna državna odvjetnica muljala tu u Saboru na moja pitanja hoće li je Plenković smijeniti i onda priznati da je oporba bila u pravu. Ja sam prije 20 dana otvorenim pismom zatražio smjenu glavne državne odvjetnice ili ćete dakle sada ipak istrpiti sve ove kritike, dakle i oporbe i javnosti, podnijeti nekakvu političku štetu i onda za neka dva mjeseca smijeniti glavnu državnu odvjetnicu. Kaže ovo se više ne može trpjeti. Ovo se više ne može braniti. Dakle i vi ste svjesni da vaša zaštitnica vaše korupcije koju ste postavili da štiti vaše članove predsjedništva stranke da jednostavno je sad javnost vidjela o čemu se tu radi i da to više, da ta igra ne prolazi. I kolega Borić ovo su konzervativne procjene. Ja sam uvjeren da je taj trošak korupcije u Hrvatskoj puno veći i da smo s tim novcem mogli napraviti puno toga. Ali ono što je sada opasnije ja ne znam bi li bio sretan što imamo taj Ured europskog javnog tužitelja ili kao netko tko stvarno voli Hrvatsku. Ja u Hrvatskoj vidim puno toga pozitivnog. I u našem narodu i u našim potencijalima. Dakle, u tome da je hrvatska sigurna zemlja bez obzira na ove nekakve incidente koji su bili proteklih dana Hrvatska je jako sigurna zemlja. To je naša velika prednost. Ali puno toga ne radite na pravi način i sve ovo na što mi upozoravamo, ne upozoravamo zato što nam nije stalo do Hrvatske nego upravo suprotno. Jer smo uvjereni da se može puno bolje, da se može bez korupcije, da nam se n e može događati da nam ovoliko ljudi odlazi iz ovako prekrasne zemlje prepune potencijala i to je nešto što ćemo mijenjati. To vrijeme dolazi. Znači vrijeme razotkrivanja istine i vrijem pobjede nad korupcijom u Hrvatskoj je jako, jako blizu. To se vidi po nervoznim reakcijama premijera. Vidjelo se kako sam ja iznio ono što sam iznio, na koji način je on reagirao i kako iznosim ovo što sada govorim. A ja znam da vas MOST žulja i ima vas zašto žuljati i nitko mi nije rekao ništa ljepše od premijera danas koji je rekao da smo bili nelojalni. Mi smo nelojalni onima koji su korumpirani, mi smo nelojalni onima koji rade protiv hrvatskih nacionalnih interesa ali smo lojalni, odani i vjerni hrvatskom narodu i Domovini. To ćemo uvijek biti i to je ono što vas boli. I svjesni ste toga da sve više hrvatskih građana to prepoznaje i da smo zapravo jedina prava brana ovoj vašoj korupciji, ali i ovom ludilu kojeg ste proizveli sa ovim vašim Stožerom prema kojem, dakle kada vi to želite onda virusa nema. Kada vi to želite onda su dopuštene i vaše fešte i slavlja i onaj na Pelješkom mostu, ali i u proslavi vaše izborne pobjede.

Poštovani kolega Grmoja, dakle Hrvatska već godinama vapi za jednim oblikom porezne reforme. Neću ni napominjati razno razne oblike i gušenje građana svim fiskalnim i parafiskalnim nametima kao takvima. Naime, predviđa se da bi se od poreza trebalo uprihoditi nešto više od 87 milijardi kuna u sami državni proračun što je 7% više nego ove godine. Zapravo drugim riječima ispada da je najveći prihodovni dio proračuna na kojem se na koncu konca on i bilda jest porez kao takav. Pa to je sasvim jasno, dakle da oni svoju ruku i kroz ove legalne načine putem poreza i prireza ne vade iz džepova hrvatskih građana, a onda i nelegalnom korupcijom isto tako. Dakle i ono za što se mi zalažemo je porezno rasterećenje, odgovornija znači štedljivija država, manji državni aparat i što manje dakle što oni manje upravljaju manje je korupcije. To je vidljivo, evo. Znači nisu, znači znali smo svi da su najveće kontrole oko europskih fondova, a oni se ni tu nisu mogli suzdržati. I sad ih goni Ured europskog javnog tužitelja.

Kolega Grmoja ja ne znam, vi valjda nemate sreće u razmišljanju.

Pa vi građanima prodajete od prvog dana vlastitog postojanja nekakvu maglu. Sjetite se one potvrde kod javnog bilježnika, ona je osnova te magle, ne, a onda imamo činjenicu da jedan vaš kolega ovdje da prisegu kao saborski zastupnik, da će poštivati zakone ove države i Ustav i sve zakona. I onda kaže ja neću poštivati taj zakon. Što vrijedi uopće vaša riječ? Da li vi razmišljate o tome s obzirom da obnašate neke dužnosti? Je li to ono samo izgovorio sam samo da izgovorim ili je to nešto što te drži?

Dakle što se tiče javnog bilježnika to je tako otrcano i ja sam ponosan na to da ne samo vi, nego cjelokupna javnost nam nema što predbaciti osim toga da smo rekli da nećemo ići znači sa HDZ-om i SDP-om formirati vlasti, da smo zapravo doveli do toga da na čelo Hrvatske dođe nestranački premijer. Ja vas podsjećam da premijer tada nije postao ni Karamarko, ni Milanović koji su tada figurirali kao kandidati. Vi ste glasali protiv njega, a ne mi i naši ministri su tu sjedili ovaj sjedili uz njega kad ste vi glasali da, da mu se izglasa nepovjerenje. A što se tiče Mire Bulja, dakle kada prvo izglasate ovaj zakon da mu možete, da ga možete kazniti, da mu možete staviti soli na rep onda ćemo pričati.

Niste mu dali opomenu.

Ja sam njega upozorio, upozorio sam i kolegu Grmoju, nijednom ni drugom nisam dao opomenu. Ajde se malo svi smirite, smirimo strasti, 5 i 20 je, još ima puno diskusija do kasnih sati, ne trebamo se uzbuđivati jel. Nisam dao ni jednom ni drugom opomenu iako je i kolega Grmoja dobacivao njemu, vodili su razgovore, što nije primjereno, al ajmo se držati Poslovnika i teme. Sad će govorit poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo tu sam čuo u raspravama prije mene da naše kolege interesira kako će Hrvatska izgledati 2050.g. Ja bi bio super zadovoljan kad bih točno znao koliko će se i gdje će se investirati u slijedećoj godini jer to iz ovog proračuna nažalost ne mogu čitati. To vam je jasno. Gledali smo, gledali smo projekte, gledali smo potprojekte koje smo htjeli komentirati, međutim tih podataka nema, znači … [[Govornik se ne razumije]] projekata, potprojekata nema unutra i ne možemo komentirati jer ne znamo koliko će se uložiti na kojem potprojektu, primjerice ako uzmemo cestogradnju, a to ću malo kasnije objasniti gdje je problem. Tu je netko pitao gdje je nestao čovjek. Evo pa reći ću vam ljudi će zapravo ići u ministarstva ako ste primijetili plaće u javnoj upravi rastu, ukupna svota novaca koja će biti izdvojena za plaće raste, prema tome otprilike nekih 4% ako se ne varam, znači da se očekuje i novo zapošljavanje u javnoj upravi. Nadalje, stvarno bi bio jako, jako zadovoljan, volio bi da imam tako ružičaste naočale kao što je imao kolega koji je maloprije govorio ovdje i naočale koje nose članovi vladajuće većine kad čitaju dokumente vezano za proračun za 2021.g. Ne znam odakle toliki optimizam, moram priznati da se g. Marić, naš ministar stvarno potrudio oko proračuna da je rast i troškova i prihoda zapravo u skladu sa onim povlačenjem novaca odnosno sa rastom ili padom povlačenja novaca iz europskih fondova i tu nema nekakvih velikih iznenađenja. Što se tiče knjigovodstva sve je 100% istinito i sve je točno. Međutim, ono što se danas govorilo u početnim izlaganjima g. premijera, rast BDP-a u postocima na nivou Europe jedan od viših. Ajmo pogledati koliki je taj rast po glavi stanovnika u nominalnom iznosu, pa da vidimo gdje smo onda, pa da vidimo onda koliko nam je rast.

Prema tome nije isto, nije isto koji su apsolutni iznosi u pitanju. U vezi korupcije koja je bila spomenuta prije i da li smo mogli imati više aviona da nema korupcije. U prošloj godini je u DORH-u odbačeno 1160 prijava za korupciju, 1160, što je ukupno 21,33% od svih prijava koje su došle za korupciju i nek je svaka prijava vrijedna odnosno iznosi negdje otprilike 10 milijuna kuna, to vam je onih famoznih 11 milijardi koje nas mori i za koje smo mogli kupiti možda još jednu flotu Rafala.

Ne znam dal ste primijetili, ali obrazovanje kao pojam se pojavljuje u dokumentu otprilike 2000 puta, znači fokusirali smo se na taj problem, pišemo puno o tome i nadam se da ćemo i stvarno riješiti s obzirom da su izdvajanja za Ministarstvo obrazovanja veća, što pozdravljamo. Zdravstvo je slijedeći pojam koji se najčešće spominje. Ja sam već postavio i pitanje ministru što će biti sa bolnicama koje su u velikom minusu, nadam se da ćemo taj odgovor dobiti. Imamo tu problem i sa Hitnom helikopterskom medicinskom službom koje u proračunu nema, a natječaj je prema obećanju ministra trebao biti raspisan u proljeće ove godine. Prema tome, tu je problem. I ono što bih još molio ako nije problem da nam se kaže što je sadržano zapravo u onom projektu državne ceste Zabok – Krapina, da li je tu i čvor Krapina koji inače iznosi otprilike nekih 35 milijuna kuna i što je sa državnom cestom 307 Mokrice – Donja Stubica s obzirom da znamo da je raspisan natječaj samo za 1 km ceste, a ima ukupno 12 km.

Međutim, ako govorimo o transparentnosti proračuna, govorimo o otvorenim javnim financijama onda bi možda Vlada Republike Hrvatske mogla slijediti primjer mnogih jedinica lokalne samouprave koje su svoj proračun zaista otvorile u smislu da točno znate u koji projekt je utrošena koja kuna, a ne da imamo razdjel proračuna na ovoj razini. A razdjel je na razini ostali nespomenuti troškovi. Što to znači? Razdjel je nabavka informatičke opreme. Ili informatizacija. Doduše možda iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, nebitno, ali mi, ne samo mi kao zastupnici nego i hrvatska javnost ne zna na što se to točno troši njihov novac.

Naime, svakome od nas koji smo ovdje u ovoj sabornici između ostaloga su jako važni lokalni projekti, znači projekti koji se financiraju iz proračuna, koji se financiraju iz fondova i htjeli bismo znati koliko će novaca biti uloženo u te projekte. Kada gledate ovaj proračun na ovom nivou to ne možete doznati. Recimo ja sam prošle godine otprilike u ovo isto vrijeme kada smo govorili o proračunu problematizirao financiranje jednog veleučilišta, koje je i dan danas u minusu. U proračunu ga ne mogu uopće pronaći, a profesori sa veleučilišta odlaze i stvaraju veliki problem organizaciji rada na tome veleučilištu. Hvala lijepo.

Vi ste bili u FINA-i pa vam je puno to familijarnije nego nama liječnicima i nekim drugim.

Kada smo imali prošle godine raspravu o proračunu ovdje sam upozoravao da neke naše bolnice neće moći funkcionirati za par mjeseci i neka veleučilišta. Desilo se da nisu mogli funkcionirati već u 1. mjesecu. Činjenica je, moramo biti pošteni i fer da je tome jedan od uzroka bila i Covid kriza i da se taj zapravo problem multiplicirao. Međutim, da se drugačije postavio proračun problem bi bio daleko manji.

Tu smo čuli između ostaloga tezu samo da vam pojasnim čuli smo jednu tezu da ukoliko prodamo zemljište ipak to zemljište ostaje u Hrvatskoj. Ostaje, ali vlasnik tog zemljišta je stranac. Na tom zemljištu sije što hoće, sadi što hoće i prodaje kome hoće.

Kada pogledate malo ove stavke onda vidite da je za zdravstvo za informatizaciju predviđen porast sredstava sa 44,8 milijuna kuna na 54,3 milijuna kuna. Super. Međutim, polugodišnje izvršenje prije sada nedavnog rebalansa je bilo svega 28,24% i onda kada gledate za cijeli proračun 84 stavke imate informatizacije i sada su za neka ministarstva povećana sredstva, za neka su smanjena. Recimo u zdravstvu još sve zdravstvene ustanove nemaju bolnički informacijski sustav, nisu znači povezane. Pitanje upravljanja listama čekanja, povezivanje nalaza pacijenata. I da li sada s obzirom na porast sredstava u zdravstvu nas zapravo čeka renesansa informatizacije ili je opet riječ o nadobudnom povećanju sredstava koja se onda opet neće … [[ne razumije se]] Hvala. Evo ja sam danas sa ministrom razgovarao. Zapravo pokušao sam to već u jednoj svojoj raspravi i ranije spomenuti i objasniti da imamo Nacionalno vijeće državno za informatizaciju, za informatičku infrastrukturu. Na čelu tog Vijeća je premijer i ne može se desiti s obzirom na zadatke toga Vijeća da premijer i to Vijeće ne zna što će se i kako će se investirati u bilo kojoj javnoj instituciji. E sada, da li će ova informatizacija biti investicija za dijagnostičke aparate ili će biti stvarno samo za informatizaciju poslovnih procesa vezano za upis bolesnika, pacijenata i svega ostaloga to ne znam, ali ukoliko se radi o ovom drugom onda predlažem i sugeriram da to ide zapravo u centar … [[ne razumije se]] usluga koji za to i postoji i na koji je potrošeno otprilike 400 do 500 milijuna kuna. Uvaženi kolega ako onako hoću biti politički ispravna, onda bih rekla jedna da je od najvećih izazova ovog proračuna su sredstva koja su vezana uz Nacionalni plan otpornosti i oporavka, dakle tzv. NPOO. I sad kad malo mi uđemo i vidimo proračun onda vidite da ima niz, dakle u ministarstvima imaju uvijek stavka sredstva vezana uz NPOO i to će bit najveći izazov, vi čak u godinu dana ili već kad će bit prvi rebalans ćemo vidjeti koliku imamo spremnost povući ta sredstva, koliko smo spremni na to sve zajedno. Ako pogledamo opciju Fonda solidarnosti, ono što je vezano uz potres onda moram priznati da me nekako hvata mala snaga, do sad smo u 12 mjeseci povukli manje od 1% sredstava. Dakle, to je jedan od najvećih izazova, ali kad bi, kad ulazite u proračun i to smo vi i ja razgovarali, mi vidimo stavku NPOO i priči je kraj i vidimo silne milijune i ne vidimo iza toga više ništa. Naime, NPOO je za nas barem koji smo bili ovdje u saboru bio jedan od dokumenata o kojem smo bili puno pričali i smatramo da je to jedan od bitnijih dokumenata koje trebamo slijediti i koje trebamo pratiti. Da li se stvarno u ovom proračunu prati ono što je napisano u tom dokumentu ili se ne prati to nam je jako teško prepoznati s obzirom da smo ostali na onom, na onom nivou koji imamo i u proračunu. I ako to pokušamo na neki način razraditi ja ne znam koji to mađioničar može napraviti ukoliko nema informacije od ministara za pojedini resor, bez toga to jednostavno ne ide. I bit će stvarno interesantno vidjeti koja će se sredstva povući, u kojem resoru najviše i kako će se ta sredstva utrošiti ukoliko će se utrošiti.

Pa evo čitav dan pričamo o proračunu za 2022.g. zajedno sa projekcijama za narednu i još dvije godine, gotovo da nema stavke proračuna na ovih gotovo 1000 stranica o kojoj se ne može 5 minuta pričati što je to i koliko je izdvojeno u 2020. i '21., što je od toga realizirano, što se predviđa sa proračunom za narednu ili naredne još dvije godine. Razmišljala sam malo o čemu pričati, što bi to voljeli čuti posebno građani u mom kraju, da li se bazirati na projekte iz Šibensko-kninske županije ili nešto malo šire govoriti o demografiji, zdravstvu, socijalnoj skrbi i slično. Međutim, kako gotovo nema stanovnika moje županije i mog kraja koji ne živi od turizma i za turizam kako jako rado kažem ja bi prije svega govorila i obratila sam brojke što se i koliko izdvaja i dobija od turizma. Naime, udio turizma sa povezanim djelatnostima znamo da je to trgovina, promet, poljoprivreda, prehrambena industrija, građevinarstvo, doseže i 24% BDP-a. Turizam čini veliku promidžbu hrvatskih proizvoda, pametnim ulaganjem u turizam ulažemo u cijelo gospodarstvo i omogućujemo hrvatskim građanima kvalitetniji život. Dobri rezultati turističke sezone povećavaju i kupovnu moć naših građana i potiču potrošnju. Gledajući makro ekonomski okvir vidimo da državni proračun i projekcije kao što sam rekla i za '23. i '24. smatraju da će doći do realnog rasta BDP-a i upravo najveći doprinos tom rastu će biti zahvaljujući izvozu roba i usluga, a kad govorimo o izvozu usluga prvenstveno govorimo o turizmu, naravno uz rast investicija i osobnu potrošnju. Samo na povećanje poreza na dodanu vrijednost planira se, planira se povećanje od preko 8%, međutim odma bi istakla kao što sam rekla i u replici, vidjeli smo da smo i rebalansom proračuna povećali tu stavku upravo zahvaljujući turizmu, osobnoj potrošnji i investicijama. Stoga moram reći da kad sam obratila pažnju na stavku Ministarstva turizma i športa, pa kad sam vidila da se tamo predviđa nešto manji iznos nego u ovoj godini to me žalostilo. Onda sam išla u malo detaljniju analizu, pa onda evo mogu i svima onima koji su zainteresirani za turizam reći da je u 2022.g. predviđa se izdvojiti Ministarstvu turizma i športa preko 634 milijuna kuna, što je 90% više nego u 2020.g., u '21. imali smo neke specijalne, ja bi rekla i prihode i rashode, prvenstveno odnosi se na Europski socijalni fond, tako da svi oni koji su vezani za turizam i ugostiteljstvo mogu biti zadovoljni jer evo samo Mehanizam za oporavak i otpornost u ovoj godini predviđa rashode preko 27 milijuna, a u narednim godinama 344, pa onda čak u projekciji za '24. 827 milijuna. Za jačanje turističkog tržišta ljudskih potencijala u turizmu preko 110% više nego u ovoj godini, preko 13 milijuna. Znamo jako dobro da je čovjek ključ uspjeha u turizmu i stoga posebne pohvale upravo ovoj stavci. Također program subvencioniranja kreditnih programa u turizmu je rezervirao 7 milijuna kuna, za konkurentnost turističkog gospodarstva preko 400% više nego u ovoj godini 25 milijuna, samo za kapitalne pomoći 23 milijuna što je isto nekih 700% više nego u ovoj godini, za razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma 27 milijuna, za razliku preko 27 milijuna i 700 za razliku od ove godine gdje smo imali svega 550 tisuća. Podrška razvoju turističkih proizvoda posebnih oblika turizma 5,5 milijuna kuna za razliku od ove godine kad smo imali svega 400 tisuća. Pandemija je pokazala ranjivost turističkog sektora i potrebu jačanja njegove otpornosti i razvijanja održivih oblika, međutim ova vlada je pokazala da zna pogoditi sa balansiranim mjerama i osigurati turistički sezonu čiji je uspjeh bio iznad očekivanja.

Kad ste već o turizmu govorili ne mogu ne primijetiti da u Državnom proračunu na stavci Ministarstva zdravstva postoji uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u turizmu sa cifrom od 5 miliona i šesto, pet miliona sedamsto kuna, a navedena sredstva odnose se na planiranje sredstava za razvoj projektne dokumentacije za 10 ustanova, zdravstvenih ustanova sukladno objavljenom javnom pozivu. Ja mislim da je to dobro ulaganje u zdravstveni turizam, zdravstveni turizam je ekonomska grana naše zemlje i sigurno zdravstveni turizam u zdravstvenom sustavu će znatno unaprijediti i sredstva koja bolnice mogu koristiti, a i ova projektna dokumentacija financirana od strane Ministarstva zdravstva bit će itekako veliki doprinos tom razvoju. Pa kolegice Grba Bujević hvala na ovoj replici. Evo i to je pokazatelj da ne mora samo biti na stavci Ministarstva turizma nešto što je biti ulaganje u turizam. I kao što sam i rekla, turizam je jedna specifična grana koja je upravo u ovoj pandemiji pokazala koliko je osjetljiva i zato nam je neophodno razvijati selektivne oblike turizma i stoga zdravstveni turizam ja vjerujem da je budućnost, budućnost nam je u zdravstvenom turizmu posebno što se on može razvijati i u ostalim mjesecima ne samo u ljetnim kada možemo ponuditi samo sunce i more. Naveli ste da je turizam zasigurno jedan od bitnih elemenata koji pune naš Državni proračun i mi smo toga svjesni i sigurno da je i Vlada svjesna te činjenice stvorila uvjete da i u ovim uvjetima pandemije osiguramo dobru sezonu. Ono što je sigurno značajno da Vlada, a što je vidljivo iz ovog Proračuna u kontinuitetu ima iste ciljeve, a to je i osigurati što bolji položaj za najugroženije skupine u društvu što se isto tako vidi kroz ovaj Proračun, ali isto tako da nije samo dio proračuna koji je važan zdravstvo. Mi imamo brojne elemente u proračunu koji su važni od socijale, od školstva, od gospodarstva, od brojnih projekata koje smo i u MPO-u planirali, a moramo u ovom periodu sigurno osigurat uvjete za ostvarenje tih projekata i zasigurno je situacija s koronom takva da ne možemo točno predvidjeti sve ono što nas u zdravstvu očekuje, [[Upadica: Hvala.]] a sigurno da je reforma mora proć. Istina je najveća i najznačajnija povećanja rashoda upravo imamo na tim stavkama o kojim ste vi govorili, pa tako npr. sustav socijalne skrbi dobiva 836 miliona više. Uvećane plaće za prekovremeni rad u zdravstvu 245 miliona više, mirovine i mirovinski sustav 744 miliona i tako redom. Ovaj Proračun odnosno Vlada i resorni ministri vodili su računa o svim kategorijama naših građana u okviru mogućeg. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Kolegice govorili ste o sektoru turizma za koji se vidjelo i kroz pandemiju da u ustvari jest vrlo osjetljiv i da je zahtjevan. Pokazao je određenu otpornost, no isto tako zaključili smo da ne treba sve karte stavljati na turizam i da se moramo okrenuti i nekim drugim gospodarskim granama. Imala sam prilike vidjeti tijekom posjeta vašoj županiji odlične primjere dobre prakse gdje su se razvila turistička seoska gospodarstva koja nude isključivo lokalnu hranu domaćih proizvođača. Mislim da je to dobar put jer je takav način i ekološki održiv, ostavlja manji ugljični otisak a pomaže se ustvari povezivanju te zelene i plave njive kako to volimo reći. Mislite li da bi bilo dobro promišljati o tome da se upravo takve ugostitelje i hotelijere možda nagradi i dodatno, obzirom da nude isključivo lokalnu hranu u svojim objektima? Kao što sam rekla na turizam se naslanjaju brojne grane pa tako i poljoprivreda i prehrambena industrija. Bilo bi neophodno što prije ne samo poticati, nego kao što ste rekli na neki način ili subvencionirati ili na bilo koji način nagraditi. Da li su to nekakve zvjezdice, da li su to nekakvi natpisi na samom ulazu u objekt. Iako se mora priznati da sve više možemo naći naše proizvode na našem stolu. Naime i sami gosti to znaju i žele nagraditi i naravno da su i takve cijene mogu biti i nešto jače pa time i zarada nešto viša, jer zaista kad dođeš u neku zemlju ne samo da je dobro probati nekakav specijalitet toga kraja nego da to isto tako bude napravljeno od proizvoda tog kraja. Naravno posvetili ste ovu svoju pojedinačnu raspravu turizmu, dolazite s tog područja, znate koliko je važno ne samo za naše turistička mjesta nego i općenito za proračun cijele Hrvatske i cijelo gospodarstvo. 2018. i 2019. -ta je pokazala jedan značajan zamah turizma, odlične su bile turističke sezone. Dolaskom pandemije postaje strah, opravdani strah da će doći do velikog podbačaja i da će sezona 2020. biti gotovo ništatna. Međutim, dogodilo se upravo suprotno, već 2021. dakle to je ova godina, turistička sezona bila je odlična i priliv sredstava u Državni proračun bio je dobar. Da li je to zato sasvim slučajno se dogodilo ili je to bilo zbog toga što su dobro izbalansirane mjere Vlade koju se donosile radi sačuvanja gospodarstva, a onda svakako i turizma, Pa mislim da su izuzetno dobro izbalansirane mjere i to ne samo one koje se odnose na zaštitu zdravlja naših građana pa time i gostiju, nego i one mjere koje su bile vezano za zaštitu radnih mjesta koje su bile potpora i poslodavcima, a i zaposlenicima. Jer da smo izgubili kvalitetnu radnu snagu kao što smo imali u početku jedan ja bih rekla čak val odlazaka upravo kvalitetne radne snage, imali bi daleko veći problem kako i odraditi tu sezonu unatoč tome što je veliki broj i dolazaka i gostiju u našu zemlju. Istina je svaka peta kuna ide iz turizma ali kada gledate cijeli proračun 700 milijuna kuna za turizam je jako, jako malo to morate jasno reći. Malo, nedovoljno. Mora biti inovativan, održiv, zelen i pametan. Ja ću se držati samo na inovativnom. Dakle, to je zdravstveni turizam. Gospođa Grba Bujević kaže 5 milijuna kuna. Ništa za inovativni turizam, ništa.

Razvijamo sluganski mentalitet Hrvata, nemojmo ga previše hvaliti. Hvalimo inovacije, hvalimo zeleno, hvalimo održivo. A kolegice Murganić ljudi su došli zbog Račana jer je napravio autoput.

Kolega Ostojić niste me dobro slušali. Rekla sam da mi je žao s obzirom koliko turizam daje da sam vidjela da je tu čak nešto manje nego u ovoj godini to sam rekla. Međutim, kada sam išla u analizu onda sam vidjela mehanizam za oporavak i otpornost imamo 27 milijuna u 23. 344, pa onda 827, pa konkurentnost turističkog gospodarstva 400 i nešto posto više, program subvencioniranja kreditnih programa 7 milijuna kuna, kapitalne pomoći 23, jačanje turističkog tržišta, ljudskih potencijala 110% više i tako redom. Znači one bitne stavke koje se odnose na razvoj i ljudskih potencijala, pomoć gospodarstvu, razvoj održivog inovativnog i otpornog turizma MPO kao i podrška razvoju turističkih proizvoda posebnih oblika turizma to su sve stavke koje su ili se prvi put pojavljuju ili u 700, 800 pa čak i 1000% više nego u ovoj godini. Poštovana kolegice, dolazite iz dijela Hrvatske gdje je turizam još bitniji nego u ostatku Hrvatske koji praktički živi od turizma i ono što je vrlo jednostavno saznati od bilo koga od njih koji se bavi turizmom da su dvije stvari koje ga čine konkurentnim i kvalitetnim. E sada trebate si postaviti pitanje

Govorite, ljudi su bitni. Vrlo teško ćete isplatiti plaću ako vam PDV-e uzme novce. Kolega Brumnić teško se ne doći iz kraja gdje je turizam osnovna djelatnost pa se ne složiti da bi bilo dobro da je taj PDV-e niži. Međutim, moramo biti svjesni situacije i vremena u kojem živimo. Ova Vlada je odnosno prethodna Vlada isto našeg premijera Andreja Plenkovića smanjila je PDV-e na smještaj. Kad je došlo vrijeme onda se radilo i napravilo se znači došlo je u prošlom mandatu Andreja Plenkovića do smanjenja PDV-a na smještaj. Bilo bi dobro da se smanji i na ostalo, ali moramo biti svjesni tko plaća PDV-e. Prema tome, onaj gost koji dođe i plati smještaj on sigurno mora koristiti nekakvu uslugu u kafiću i ostalo. Kada smo govorili, tada je bila rasprava o ugostiteljskim uslugama, koristimo i mi ugostiteljske usluge.

Hvala. Kolegice i kolege evo cijeli dan raspravljamo o proračunu. Ovo je već ne znam koji proračun koji predlaže Andrej Plenković to je i sam rekao u uvodnom izlaganju. No, ono što bih volio je vidjeti neki napredak kolegice i kolege, volio bih vidjeti napredak u razdjelu u kojem čitamo proračun. Volio bih vidjeti više transparentnosti, volio bih vidjeti više mudrosti u planiranju proračuna, ali od toga ništa nisam vidio. Pa tako mi kolegice i kolege a mnogi od vas, zapravo svi od nas dolaze iz nekih lokalnih sredina, svi smo mi manje-više lokalni političari ujedno kao što smo i nacionalni, dolazimo iz sredina u kojima su proračunu puno transparentiji od nacionalnog a trebalo bi biti barem obrnuto ako mene pitate. Nacionalni proračun je taj koji bi trebao postavljati standarde, a mi imamo obrnutu situaciju. Pa tako kolegice i kolege raspravljamo o ostalim i nespomenutim troškovima recimo u različitim razdjelima u različitim ministarstvima. Evo do nedavno sa desne strane sabornice bili su sve kolegice, evo sada im se pridružio kolega Ivanović … kojeg ja inače jako cijenim i poštujem. Ali gdje su kolege? Jel' možda oni planiraju kako uzeti to iz nespomenutih i ostalih troškova kao što smo vidjeli u aferama DORH-a, softvera, ovoga onoga, kako se novac muze? Iz hrvatskog proračuna, pa vrlo, vrlo, vrlo vjerojatno kolegice i kolege. Evo biti ću zločast pa ću to reći, inače nisam zločast, inače sam vrlo dobronamjeran, ali ovo ću rado reći, a kolegica Murgnić se može smijati, ali činjenica ostaje da je njezina stranka osuđena za korupciju, nijedna ovdje sa ove strane ni sa ove strane nije, dakle kolegice svaka vam čast. S druge strane kada govorimo o proračunu koji potiče razvoj, koji ima neku viziju, koji želi doprinjeti nečemu čemu svi težimo u Hrvatskoj tada ja ne mogu ne govoriti o nekim stvarima. Ako financiramo HNK u Mostaru, sad ne baš simboličnim iznosom i u državi u kojoj je hrvatski narod jedan od konstitutivnih naroda znači dobiva neke financije i od svoje države onda kako možemo zaboraviti Pečuh i jedino HNK izvan hrvatskog govornog područja, pa makar i sa 1000 kuna kolegice i kolege, al to bi bilo barem, barem pristojno, da ne kažem nešto drugo. Ako govorimo o Hrvatskoj kao zemlji znanja onda ne mogu vjerovati da darovite učenike također odnosno rad sa darovitim učenicima potičemo sa simboličkim iznosima ili recimo hrvatski kvalifikacijski okvir čija je implementacija izuzetno bitna i gdje još uvijek kasnimo ili recimo Hrvatsku zajednicu tehničke kulture ako inzistiramo na stem području ili izvan nastavne aktivnosti u osnovnoj školi i srednjim školama, gdje smo tu zakazali? Ako govorimo o nasilju i prevenciji istog kako onda možemo jedva simbolička sredstva izdvajati za jako dobre projekte, recimo „Sportom protiv nasilja“, „Prevencija nasilja u osnovnoj školi“, o „Osvještavanju nasilja među vršnjacima u školskom sustavu“, dakle to su sve projekti u koje mi kolegice i kolege ukapamo, ukapamo možda milijun kuna godišnje i onda se osjećamo jako dobro jel znate mi radimo na prevenciji. Ne radimo na prevenciji, ne radimo na ničemu. To su jedva simbolički iznosi. Ako govorimo također o stem području, a gdje nam je onda tehnička kultura, poticanje tehničke kulture u osnovno i srednje školstvu? Nema je, pogotovo u osnovno školstvu gdje je to jako bitno. Tehnička kultura u osnovnom školstvu ima jedan sat tjedno. To je kolegice i kolege ne simbolički nego manje od toga, dakle vrlo, vrlo mršavo i vrlo nisko.

Nismo to digli na županije i nismo dali neka značajnija sredstva. I na kraju još želio bih završiti sa jednom mišlju.

Imamo jednu repliku poštovane zastupnice Petir. Kolega Hajdukoviću, dosta ste toga nabrojali sa čim niste zadovoljni, ja sam nekako očekivala od vas s obzirom da smo i u više rasprava zajedno sudjelovali, a vezano uz očuvanje proizvodnje šećera u RH da ćete primijetiti u proračunu da je planiran program potpore proizvođačima šećera kako bi pomogli i održali tu proizvodnju i kako bi u stvari spasili proizvodnju šećera u RH, moram reći da nažalost Europska komisija nije baš bila široke ruke, nije odobrila našu notifikaciju tako da ćemo ta sredstva u stvari morati uzeti iz proizvodno vezanih plaćanja, ali evo nadam se da ste zadovoljni s tom mjerom jer je ona značajna i za vašu Osječko-baranjsku, ali i za od predsjednika koji je vrlo arbitraran u izricanju mjera nekima ni opomena, nekima odmah oduzima riječ. Dosta je, hvala vam potpredsjedniče, vrlo ste objektivni i to jako cijenim. Što se tiče Osječko-baranjske županije ja bih volio da je to tako. No za Osječko-baranjsku županiju je već kasno, naša šećerana se ugasila, naša šećerana je postala skladište, jako puno ljudi je tu dobilo otkaz. Prema tome, za Osječko-baranjsku županiju je ta priča završena, nažalost. Međutim, ono o čemu su i govorili proizvođači šećera to je, to su emisijske kvote, to je nešto drugo odnosno prilagodbe njihovom, njihovoj proizvodnji kako bi se prilagodili standardima koje EU od njih očekuje.

poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću u pojedinačnoj raspravi kao što bi rekao kolega Borić, pitam se u kojim to paralelnim svjetovima živimo, pa bi samo napomenula jedno. Kolegica je prije spominjala turizam i zaboravila je jedan detalj, a to je da je recimo u turizmu itekako se vodilo računa o smanjenju PDV-a na posluživanje hrane i pića, hrane, pića nije i smještaj, dakle on je spušten na 13% Isto tako ono što je važno reći da je u turizmu dozvoljena i ona mogućnost da je da je u porezno priznat trošak poduzetnicima smještaj zaposlenika i prehrana zaposlenika, što je velika stavka, tako da su mnogi poduzetnici hotelijeri gradili smještaj za svoje zaposlenike, a isto tako imaju mogućnost očuvanja sezonskih radnika na način da ih mogu plaćati cijelu godinu. Prema tome itekako se u tom segmentu vodilo računa. Ono što bi htjela napomenuti da mnogi u Hrvatskoj gradovi nisu spavali od 2016. na ovamo pa je onda i Vlada raspisala svojevremeno u 2016. jedan natječaj, a to je tzv. integrirani teritorijalno ulaganje ili ITU mehanizam, koji je važeći od 2014. do 2020. i u tom mehanizmu je bilo omogućeno da se prijave gradovi koji imaju više od 50 000 stanovnika i to su gradovi Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod sada i Pula. I evo i mi smo kao grad tada iskoristili tu šansu i prijavili se i u listopadu 2016. zapravo postigli da iz tog ITU mehanizma ta agromeracija koja je na taj način postignuta, gdje su grad Zadar i Nin i 13 općina, Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi, Zemunik donji zapravo na taj način povukli preko 300 milijuna eura, 303,4 milijuna eura. Dakle to je ona velika mogućnost kojom se omogućava da i stanovnicima a i turistima koji dolaze na naše područje imaju riješenu i odvodnju i vodoopskrbu. U okviru tog mehanizma je i grad Nin zajedno sa Vrsi i Privlakom isto tako napravio kanalizaciju, odnosno gradi kroz agromerizaciju 102km kanalizacijske mreže, 34 crpne stanice, 32km vodovodne mreže i to košta nekih 405 milijuna kuna. Dakle i tu je vidljivo da ti i takvi gradovi i općine kada dobro promišljaju svoju budućnost onda razmišljaju i o svojim stanovnicima ali isto tako i mogućnosti razvoja. I sve to će se reflektirati i u izvršenju 2021. proračuna ove godine, ali isto tako sa novim projektima će biti državni proračun isto tako u 2022. Dakle, to je nešto što traje, što ne nastaje najedanput, nego traje i to je i ovo što će se događati u Nacionalnom programu otpornosti i oporavka dakle neki ne spavaju nego rade. Kolegice Perić, kako tumačite činjenicu da HŽ infrastruktura koristi milijarde subvencija od poreznih obveznika a istovremeno sponzorira medije. Prema pravilima EU za državne potpore to je naime zabranjeno. Međutim kontrola medija je vašoj Vladi preduvjet opstanka. Jer zamislite da mediji rade na temelju profesionalnih kriterija. Kako bi javnost prihvatila da je sin Božidara Kalmete predsjednik Nadzornog odbora gradskog prijevoznika Liburnija. A sin splitskog župana voditelj službe u županijskim ljekarnama. Istovremeno uhićujete međimurskog župana jer je nekoga zaposlio u županiji s kim nije u nikakvoj obiteljskoj vezi. To uhićenje inače uzrokovalo je nove izbore koji su koštali milijune proračunskih novaca, a stariji župan je reizabran. Jeste li vi u HDZ-u svjesni da ovim nasiljem nad zdravim razumom razarate hrvatsko društvo i jeste li svjesni koliko štete činite hrvatskom narodu i koja je vaša odgovornost za to.

A kada govorite o tome i na ovaj način prozivate pojedine osobe i djecu pojedinih osoba onda je to isto tako neprimjereno od vas jer ta djeca imaju svoje obrazovanje, imaju svoj integritet, imaju pravo tražiti mjesto u društvu, imaju se pravo natjecati i biti imenovana kao i svako drugo dijete. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, kolegice Perić govorili ste o projektima koji su realizirani u vašem gradu i županiji zahvaljujući sredstvima državnog proračuna europskih fondova, i u stvari bi ovdje htjela otvoriti temu koliko je bitno pitati stanovnike općina, gradova, stanovnike sela što im doista treba i na taj način planirati projekte koji će se realizirati jer vidimo da novaca ima dovoljno i voljela bi da se doista taj novac oplemeni i na pametan način iskoristi, da da dodanu vrijednost stanovnicima koji, koje želimo zadržati na kraju krajeva u Hrvatskoj. Bilo je u prijašnjim raspravama spomenuto da se ne vide projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ovom proračunu. Ja sam detaljno isčitala proračun za poljoprivredu, pretpostavljam da ste vi detaljno čitali i druge segmente.

Hvala lijepa na pitanju, da bilo bi jako neozbiljno od Vlade ili od nas ovdje da branimo nešto što nije integrirano u sam proračun. Dakle, upravo ovi ovdje ljudi su radili na Nacionalnom planu otpornosti i oporavka i ti ljudi isto tako odgovaraju osobno za ono što će se događati. Dakle, morali su itekako jako dobro promišljati i koordinirati upravo sve te programe i projekte kroz pojedine stavke koje se ne mogu vidjeti, znate oni odmah iskoče iz proračuna, nego su niz dokumenata koji su morali pročešljati i unutra ugraditi da bi oni mogli činiti sastavni dio upravo toga da sutra se mogu povući ta sredstva. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice, sigurno je da je ovaj proračun što se tiče prihodovne i rashodovne strane realan, da je dobro planiran i postavljen. Ono što ste govorili vezano za projekt ITU mehanizma koji je u vašoj Županiji zaživio, on je zaživio i u drugim županijama, tako i u Karlovačkoj županiji i sigurno je Ada treba isto tako istaknut da brojni projekti kao što je taj ili izgradnja nasipa za obranu od poplave ili što nas očekuje a to je obnova od potresa, nisu projekti koji će biti ispraćeni početak i završetak jednim proračunom. Brojni, zbog toga su ustvari proračuni uvjetovani brojnim projektima koji traju nekoliko godina. Ono što je zasigurno važno za istaknuti da u ovom proračunu osim projekata vođenja računa o lokalnoj samoupravi i na način da su osigurana sredstva za slabije razvijene, ali isto tako i za one jedinice koje se žele funkcionalno spajat. Da to je ono što sam ja u početku rekla. Dakle ovaj proces iz prethodnog razdoblja od 2014. do 2020. je bio zapravo jedna mogućnost pripreme koji su evo neki uspjeli iskoristiti i 2016. odmah kad je objavljen natječaj, ali to ne znači da mogućnosti nema i za druge, ali upravo to je bitno da oni koji upravljaju određenim područjem Gradom, Općinom ili Županijom, promišljaju što zapravo toj Županiji, Gradu ili Općini treba, što su prioriteti i onda se fokusirati upravo na ono bitno, stvarati preduvjete, stvarati dokumentaciju, građevinski dozvole i sve ostalo da bi onda mogli aplicirati i na taj način sebi omogućiti razvoj.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora vrlo rado bi rekao poštovani ministre, ali ministra nema, poštovane kolegice i kolege. Za početak žao mi je što nema ministra jer u stvari mi sa ove govornice pokušavamo njemu odnosno Hrvatskoj Vladi uputiti zamjerke na ono što je predstavio u proračunu i iskreno ću reć možda pokušat pomoć da sagleda stvari iz nekog drugog kuta i da vidi što može popraviti. Kolegici Perić se nisam uspio javit na repliku, a onda ću sada iskoristiti evo za 15-tak sekundi u kakvom zemlji živimo. Živimo u zemlji u kojoj stranka koja je na vlasti osuđena za korupciju, gdje je PDV na turizam najveći u okruženju i time pomažete tom istom turizmu da postane konkurentan. A sada malo o tome što je Vlada napravila sedmim praktički neću reći identičnim proračunom, jer će me onda netko uzet za riječ da nisu prepisani brojevi, ali proračunom koji ide u istom smjeru. Doprinijela je tome da je Hrvatska jedan od najvećih izvoznika u Europi ljudskog potencijala. Da je u proteklih 7 godina izvezla 70 milijardi eura ljudskog potencijala. Do toga ste doveli ovakvim proračunima. A što bi trebao biti proračun? Proračun bi trebao biti dokument koji čini život građana u ovoj zemlji boljim i to na koji način. Tako da jača konkurentnost Hrvatskog gospodarstva Hrvatske industrije, da osigura veće plaće, bolje školstvo, bolje zdravstvo itd. sve ono što se tiče Hrvatskih građana. Ima li toga u proračunu za 2022.- nema. Jedna japanska poslovica ali nema ministra, kaže da uspjeh preko noći dolazi nakon 20 godina mukotrpnog rada. Znači da bi za 20 godina uspjeli mi bi danas trebali krenut u nekom smjeru i znati koji je to smjer. Svi govore o cjelovitim reformama, cjelovitim reformama praktički cijelog društva, o nekakvoj novoj društvenoj paradigmi gdje bismo naše ljude naučili, poučili, odnosno objasnili im da je uspjeh dobar, ali uspjeh zasnovan na znanju, radu i zalaganju. A sada malo da li je ovaj proračun takav da to pokazuje. Rekao sam u svojoj replici kolegi Boriću praktički 30% smanjenje na zdravstvu. Pozivam ministra na ostavku. Ja teško mogu vjerovati da jedan ministar može za 30% skresati troškove osim ukoliko ti troškovi nisu bili nekakav mambo jumbo, pa su novci nestajali. Ako ne, onda ministar mora podnijeti ostavku jer se ne može uklopiti u program Vlade. A šta drugo pokazuje ovaj proračun? Da ova Vlada ustvari traži šišanje ovaca, a gdje nalazi te ovce pa nalazi ih u hrvatskim građanima i nalazi ih u hrvatskom gospodarstvu. Pa onda krenete unatrag gledati stvari u proračunu i shvatite da porez na dobit u godini koja bi trebala biti bolja će ostat isti, ali pogledajte tko ostvaruje najveću porez na dobit? Najveću porez na dobit ostvaruje HEP i sa HEP-om povezana poduzeća. Kad bi to bilo nešto drugo zvali bismo to parafiskalnim nametima, al to je de facto šišanje hrvatskih građana. Kako potičemo hrvatske proizvođače? Hrvatske proizvođače u stvari potičemo tako da izlazimo u susret košto je netko rekao na odboru nalazimo se u kapitalističkom sustavu, trgovcima. Tako da ti trgovci bez ikakvog prava uzimaju ono što hrvatski proizvođači proizvedu i ne priznajući praktički inflaciju i sve ostale karakteristike koje se događaju. Kolega Brumnić, u pravu ste, dakle ključ je ljudski kapital. To je ključ svih ekonomija, zato su se i radile naravno vizije, strategije, a danas imamo, a to smo vidjeli i iz izlaganja kolegice Perić samo taktiku, ne strategiju. Pazite, kolegica Perić je vrlo točno i egzaktno rekla da je aglomeracija u Zadru ogromna, milijunski projekt 567 milijuna kuna, al je zaboravila ili ne zna da je to 12 ugovora, 11 je potpisano, 12. još nije. Ako se 12. potpiše onda će se to premašiti za 140 milijuna kuna i to je činjenica kolegice Peri, to vam je činjenica. Znači ili ne znate, zaguglajte…

Ja ću krenuti ovako, … [[Govornik se ne razumije]] ulaganje je nešto što je praktički Europa nama dala jer je shvatila da nismo u stanju se ukalupiti u ništa konstruktivnije. Kroz te, kroz te novce smo mi trebali podići kvalitetu našeg života, a poznavajući ovu vladu vidimo da nije iskoristila u cijelosti ono što je mogla. Ja ne govorim o jednoj županiji, govorim o cijeloj RH. I to je razlog zašto građani odlaze iz RH. U proteklih godina 70 milijardi eura ljudskog potencijala je RH izvezla u Europu.

Prijedlog proračuna temelji se na pozitivnim trendovima oporavka hrvatskog gospodarstva, najavi gospodarskog rasta i rasta BDP-a od najmanje 9% u 2921.g., u uspješnoj turističkoj sezoni i rastu izvoza. Imajući u vidu pandemiju koja je još uvijek na snazi i ne nadzire joj se kraj kroz proračun su s jedne strane osigurani svi potrebni elementi kako gospodarstvo i radna mjesta ne bi bila ugrožena, a s druge strane kako bi svima kojima je potrebna zdravstvena skrb i socijalna zaštita doista ona i bila pružena. Ne smije se zaboraviti da je Hrvatska se suočila sa više razornih potresa koji su mnoge obitelji ostavili bez doma, stoga sanacija šteta od potresa i obnove jest prioritet u ovom proračunu, te se nadam da su i otklonjene sve administrativne prepreke koje su se do sada pojavljivale i koje su tu obnovu usporavale. Vjerujem da su svi svjesni da je pitanje brze obnove pitanje ostanka stanovnika u ruralnim područjima Sisačko-moslavačke županije. U ovom proračunu predviđena su i financijska sredstva za slabije razvijena područja u RH, naglasak je stavljen na ravnomjeran razvoj svih naših krajeva. Ja bih samo podsjetila da je važno u planiranju projekata stanovnike ruralnih sredina pitati što im treba kako bi ih zadržali na selu i kako bi oni i dalje ostali čuvati hrvatski ruralni prostor. Pandemija je otvorila oči i svima onima koji poljoprivredu i prehrambenu sigurnost nisu smatrali bitnom temom. Vidjeli smo da je zatvaranjem granica naglo porastao naš lokal patriotizam, pa se odjednom počelo kupovat proizvode lokalnih proizvođača, preko noći su se otvarale virtualne tržnice i uspostavljali brzinom munje kratki lanci opskrbe hranom. No ponovnim otvaranjem granica sve se to preokrenulo, vratili smo se starim navikama i komociji zaboravivši da o tome hoćemo li imati dovoljno hrane ovisi suverenitet naše države. Država jest pomagala gospodarstvenicima u očuvanju njihovih radnih mjesta, pomagala je i poljoprivrednicima čija je proizvodnja stradala tijekom pandemije. Neki sektori poput stočarstva unatoč uloženim i planiranim sredstvima i dalje su u izuzetno teškoj situaciji. Možemo reći da Ministarstvo poljoprivrede jest dobitnik ovog proračuna, no mislim da je važno istaknuti da sva ulaganja trebaju u stvari biti praćena promišljanjem i djelovanjem koje će biti podržavajuće za poljoprivrednike. Imali smo unatoč pandemiji sjajnu turističku sezonu, ali ja bih još jednom ponovila da ne smijemo sve karte stavljati na turizam, posebno ne ako u tom turizmu nismo u dovoljnoj mjeri zastupili hrvatski poljoprivredni proizvod. Stoga još jednom želim podcrtati a da je važno proizvesti dovoljno domaće hrane za naše građane ali i za turističku ponudu. A da bi to bilo moguće potrebne su nam dostatne količine hrane za što je važno potaknuti udruživanje proizvođača. U proračunu jest osiguran novac za tu namjenu, no vidimo u provedbi da još uvijek postoje prepreke za osnivanje proizvođačkih organizacija. Kada planiramo infrastrukturne objekte distributivne centre onda mislim da je jako važno da ih planiramo jer sredstva su osigurana u proračunu tamo gdje imamo i proizvodnju voća i povrća. Kada planiramo navodnjavanje za što jesu sredstva osigurana u proračunu onda je važno da imamo korisnike koji će se prikopčati na taj sustav navodnjavanja kako bi novac koji ulažemo iz proračuna, iz europskih fondova, iz nacionalnog programa za otpornost i oporavak doista utrošili na pametan način i ustvari dali dodanu vrijednost svim tim projektima. Zbog negativnog utjecaja klimatskih promjena kojima svjedočimo znamo da su klimatsko-okolišne ambicije izuzetno visoke. Da bi na njih mogli odgovoriti na pravi način treba nam zaokret u ponašanju, treba nam zaokret u korištenju sredstava, u raspodjeli potpora, u proizvodnji, u preradi, dakle u većem korištenju obnovljivih izvora energije. U tom smislu trebamo otklanjati i administrativne prepreke koje su prisutne.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre, uvažena kolegice.

Poljoprivreda je jedan od segmenata hrvatskog gospodarstva u koji moramo permanentno ulagati. Ja bih rekao da evo nisam dugo u Saboru, ovo je drugi proračun koji se usvaja od kako sam ovdje ali mogu pohvaliti i Ministarstvo financija, naravno i Ministarstvo poljoprivrede u tom smislu da se vide pomaci. Evo vide se pomaci i ovo što ste spomenuli regionalni, distributivni centri kao nešto što će nam trebati, Ergela Lipik, poticanje udruživanja sve je to ono o čemu puno pričamo, a još uvijek se ne događa u prostoru i siguran sam da ovim proračunom pa i nekim drugima ćemo doći do tog cilja. Hvala vam lijepa kolega Ivanoviću. Proračun za poljoprivredu veći je nego što je bio do sada. On je planiran za 8,65 milijardi kuna za sljedeću godinu. U njemu su vidljivi i oni projekti koji su nam važni a koje smo planirali u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti koje se odnose na preduvjete za provedbu komasacije što znači da uskoro očekujemo i Zakon o komasaciji u Hrvatskom saboru. Tu je predviđeno i 80 milijuna kuna za mreže logističke infrastrukture za jačanje proizvodno-tržišnog lanca u sektoru voća i povrća. I mislim da je važno da upravo detektiramo ona područja gdje tu proizvodnju imamo kako ne bi gradili mrtvi kapital ili nekome spomenik, nego da stvarno onim proizvođačima kojima je to potrebno osiguramo infrastrukturu da bi mogli poslovati. Poštovana kolegice govorili ste o poljoprivredi u vremenu epidemije. Ja nekako gledajući ovaj proračun ja gledam kulturu naravno prvenstveno. Stječe se dojam da je ta epidemija prošla, pa željela bih vas pitati sve ovo što ste govorili o važnosti poljoprivrede naročito u takvim situacijama ugroze nije li nam to bila dovoljna lekcija da se prema poljoprivredi počnemo drugačije ponašati?

Pandemija jest otvorila oči, ali kako smo mi svi kratkog pamćenja onda bih rekla prije svega nama kao potrošačima da bi se trebali više okrenuti domaćim lokalnim proizvodima. Proračun prati potrebe sektora poljoprivrede iako se bojim da se stočarstvo i toliki silni milijuni neće biti dovoljni bez obzira na pomoć Europske unije i onom što je osigurano u proračunu zbog toga što je stočarski sektor doista pod velikim pritiskom. U međuvremenu im je poskupjela stočna hrana za 30% I kada govorim da nije dovoljan samo novac jer novca ustvari ima, potrebne su nam i neke mjere kako bi se bolje repozicionirali na tržištu, kako bi malo strože možda kontrolirali ono što nam stiže iz uvoza kako bi otklonili administrativne prepreke da kratki lanci opskrbe hranom brže zažive. Ali isto tako mislim da je jako važno da i sami se okrenemo lokalnim proizvođačima kao što smo to činili u pandemiji. Poštovana kolegice da u pravu ste kada govorite da upravo je potrebno mijenjati strukturu našeg gospodarstva i to je ono što sam ja i u replici ministru govorila. Zapravo struktura našeg gospodarstva mora biti puno drugačija, ne toliko ovisna o jednoj grani kao što je to sada i sigurno da tu poljoprivreda a i druge djelatnosti imaju značajnu ulogu, jer time smo zapravo jači kod bilo kojih ugroza, bilo kojih situacija u kojima ćemo neminovno dolaziti kao država i u budućnosti.

Hvala vam kolegice Perić. Slažem se s vama. Sigurno da je turizam važan, sa 18% doprinosi BDP-u, ali isto tako s druge strane to je sklizak teren i vidjeli smo da, da nam se to može obiti o glavu kad se dogode neka globalna kretanja na koja mi doista nemamo utjecaj. Ne može to raditi sam ministar financija, i mislim da je jako važno da ta međuresorna suradnja i dijalog, nekako snažnije zaživi, da nestane se sa projektom zato što, to se odnosi na moj resor, nego da se gleda malo šira slika i tu bih spomenula i pitanje obnovljivih izvora energije. Mi smo dosta oko tog raspravljali jer bi voljeli da oni budu dostupniji za korištenje poljoprivrednicima što znači da kroz neke natječaje koji slijede treba otklanjati te prepreke kako bi poljoprivrednici mogli koristiti resurse i zatvoriti cijeli ciklus proizvodnje i još proizvest energiju i koristit je na svom imanju.

Ovogodišnji proračun za kulturu ima dobre vijesti za mnoge sektore. Za programe muzejske djelatnosti povećanje otprilike 10%, za audio vizualne programe povećanje od 5,5%, programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti ostali su nažalost na istom, nema povećanja ali nema ni smanjenja što jest ipak nešto. Književno izdavaštvo je smanjeno za 3% u odnosu na rebalans u studenom, ne znamo zašto je do toga došlo, do tog smanjenja naročito s obzirom na činjenicu da je 2021. proglašena godinom čitanja i bilo je za očekivat povećanje financiranja književnog izdavaštva. Šteta nije. Nadalje, udruge u kulturi imaju povećanje od gotovo 8%, inovativne umjetničke prakse uvećanje od gotovo 10% Ogromna stavka je u programima za poboljšanje dostupnosti kulture osobama s invaliditetom u iznosu od 146 milijuna. To su naravno sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, no nažalost nigdje nije konkretno naznačeno u što konkretno će se uložiti taj novac, u koje programe mislim. Svakako pozdravljamo povećanja za programe vezane uz osobe s invaliditetom koji su do sada u proračunima za kulturu bili zastupljeni s manje od 2 milijuna. No ipak voljeli bismo znati na točno koje stavke će se taj ogroman novac, će biti uložen. Generalno, dakle pozdravljamo sva povećanja u kulturi, no sa žaljenjem konstatiram da još uvijek nismo dosegli nivo financiranja koji bi kulturu stavili u temelje ovoga društva. Društvo koje nema obrazovanje, znanost i kulturu u svojim temeljima, nije društvo prosperiteta nego je to društvo preživljavanja. To je društvo koje je ipak osuđeno na jedno lagano odumiranje bez takvih temelja. No nadajmo se da će i te promjene doći. Međunarodna kulturna suradnja uvećana je za velikih 30%, pohvalno apsolutno ali tu opet dolazimo do velikog upitnika. Naime, pretpostavka je da se za međunarodnu suradnju značajno povećavaju sredstva, računajući na zaustavljanje epidemije. Evidentno je to i iz činjenice da je za mjere potpora kulturnom sektoru uslijed epidemije korona virusom predviđeno 0kn, kao i za potpore samostalnim umjetnicima, kao i za pomoć industriji kulturnih i umjetničkih događanja uslijed aktualne pandemije Covid 19, 0kn. To je optimistično, no bojimo se na slabim realnim osnovama. Epidemija nažalost kao što vidimo nije završila. Ovih dana svjedočimo pojavi novog soja za koji još ne znamo kakve će posljedice imati i bez toga kulturni sektor djeluje s restrikcijama epidemioloških mjera i time je daleko od svojih punih kapaciteta. I do sada je upravo kulturni sektor bio jedan od najpogođenijih epidemijom korona virusa. Samostalne umjetnike i kulturne radnike s nezavisne scene zaobišle su potpore koje je Vlada osiguravala gospodarskim subjektima. U 20 mjesece od početka epidemije dobili su samo 4 mjesečne potpore. Čime su evidentno diskriminirani, voljela bi da to čujete, u odnosu na sve druge radnike u gospodarstvu. I zato smatramo neophodnim osigurati bar osnovna sredstva za pomoć samostalnim umjetnicima i kulturnim radnicima na nezavisnoj sceni koji su do sada već dovedeni na sam rub a i preko ruba siromaštva i gole egzistencije. Mi ćemo svakako dati amandman na tu stavku i nadamo se da će biti usvojen. Jer umjetnici i kulturni radnici u Hrvatskoj su konačno zaslužili da budu bar izjednačeni sa radnicima u gospodarstvu. U proračunu za kulturu nije vidljivo da su predviđena sredstva za restauraciju Hrvatskog klasičnog filma na celiluidnoj traci. O toj temi sam već dva puta govorila u slobodnim govorima. Naime, ukoliko se hitno ne restaurira 200-tinjak hrvatskih klasičnih dugometražnih filmova koji su snimljeni do 2000. oni će zauvijek nestati. Zauvijek nestati nepovratno i nepopravljivo. Restauraciju pa onda digitalizaciju i na ovo ćemo uputiti amandman ali smatram da bi jedna Vlada trebala zaista brinuti o svojoj kulturnoj baštini kao što je hrvatska filmska baština.

Dakle mislim da kad god pričamo o proračunu bilo o rebalansu ili kad se donosi novi, uvijek ostane neodgovoreno jedno pitanje, to je pitanje koje je i sam inače vječno smireni ministar Marić u svojoj jedinoj iznerviranoj epizodi a za koji je doduše mislio da se ne snima postavio, a to je pitanje koliko u Hrvatskoj košta zdravstvo na koncu, koliko košta zdravstvo.

Jedna stvar koju ću pohvaliti je da je u idućem razdoblju predviđeno da se još više sredstava nego prošle godine iskoristi iz Fonda solidarnosti za obnovu bolnica, više od 700 miliona, to svakako pozdravljamo, naravno uz skepsu obzirom da se prošlogodišnjih predviđenih 450 miliona uopće nije iskoristilo, ali eto, tu naše pohvale staju. Ima niz nejasnoća, toliko je nejasno da bi se čak usudila pomisliti da to možda nije slučajno. Recimo potpuno je nejasno 50 miliona kuna koji su na poziciji da se izvlače iz mehanizma za oporavak i otpornost. Kažu namijenjeno kapitalnom projektu unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite. To je tako suludo generički, išla sam pogledati obrazloženje, obrazloženje je još generičkije, ništa nije jasno na šta se to odnosi, na prevenciju, na terapije, na dijagnostiku, gdje, kome, ne znamo. Gorska služba spašavanja je stvarno nevjerojatno važna, slušamo o tome. Vidimo da se smanjuje i iznos i za suradnju sa Udrugama građana. Te Udruge vrlo često zapravo pune one neke rupe koje zdravstveni sustav ne uspijeva odraditi. Vidimo da se radikalno, na svega 15% od ovogodišnjih sredstava smanjuje potpora u pružanju zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite, to je jedino što mi je palo na pamet i da je dogovoreno sa ministrom Božinovićem da će se još bolje push bekat migranti pa nam ti novci više neće trebat da ih liječimo. Također, nema ni spomena hitne helikopterske medicinske službe koja se već pretvara u micko obećanje ministra Beroša, a ima i nekakvih većih nejasnoća. Evo recimo u obrazloženju proračuna na stranici 14 pod stavkom prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza-to je valjda ono što se isplaćuje bolnicama, pretpostavljam. Imamo iznos od 8,4 milijarde kuna. On je u lipnju iznosio 9,2 milijarde kune, a prije svega tri tjedna kad smo pričali o Rebalansu smo ga digli na 10,3 milijarde kuna. Potpuno je nejasno kako su moguće takve oscilacije i na temelju čega računamo da će nam iduće godine trebati 2 milijarde kuna manje za bolnice za koje znamo da su u užasnim dugovima i da ti dugovi stalno rastu. Također onda vidimo kasnije da će, dakle ovo bi HZZO trebao dati, a onda vidimo da će se HZZO-u dati manje 3,1 milijarde. Dakle općenito u tom cijelom razdjelu ima jako puno tih transakcija između HZZO-a, proračuna, ministarstva, potpuno je nejasno zašto se to ne može nekim jednostavnim matematičkim radnjama učiniti čitljivijim. I na koncu naravno ono što su i drugi primijetili, kad smo kod oscilacija ključni dio je da je budžet Ministarstva zdravstva predviđen za 16,1 milijardu kuna, da je on u lipnju iznosio 20,2 milijarde kuna, a da je u studenom dignut na 22,5 milijarde. Dakle mi računamo da će nam u 2022. trebati 6,4 milijarde kuna manje u godini u kojoj će neminovno i dalje harati pandemija, nismo došli valjda još ni do pola grčke abecede, u godini u kojoj će nam doći na naplatu sve ono što u zadnje dvije pandemijske nismo odradili, svi oni preventivni pregledi koji su preskočeni, sva ona dijagnostika koja je preskočena, sve one kronične bolesti koje su zapuštene po našim bolnicama, svo ono mentalno zdravlje o kojem nitko ne brine, sve to dolazi na naplatu, a mi smo predvidjeli 6,4 milijarde kuna manje. Mene stvarno zanima na čemu se temelji taj potpuno razulareni neumjereni optimizam i još više me zanima čijem će se on zdravljem platiti.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, dobro veče. Evo sad nakon svega što je rečeno što su kazale kolegice i što je rečeno u ime Kluba, ja ću još na koncu reći nešto o, ponovno obrazovnim temama. Za Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje planirano je u idućoj godini 400 tisuća kuna naspram 150 koliko je bilo ove godine, i originalno i u Rebalansu.

Dokumentu koji obrazlaže, koji obrazlaže posebni dio proračuna koji je 2000 stranica dug, ovo je nekako izostalo, ovoga nema. Obrazovanje osoba bez Hrvatskog državljanstva poput izdvajanja za liječenje, o čemu je govorila maločas kolegica Kekin i ovo je smanjeno sa 835 tisuća doduše ne tako radikalno nego na 532,5, opet bez obrazloženja, nije jasno zašto. Pomoćnici u nastavi.

Sad to dižemo na 26 milijuna, na oko dižemo za 25%, ali samo naoko jer u nedavno izglasanom rebalansu u studenom imali smo ne 20 nego 27 miliona i 737 tisuća, zapravo se sad radi o smanjenju izdvajanja za pomoćnike u nastavi, ne o povećanju. Kad smo već kod toga u opisu programa pod naslovom „Učinkoviti ljudski potencijali od 2014.do 2020. prioritet 3 i 4 spominje se dodjela bespovratnih sredstava za osiguranje pomoćnika u nastavi, za učenike srednjih i osnovnih škola, s teškoćama u razvoju. Faza 4 – koliko mi je poznato to se zapravo odnosi na tekuću školsku godinu. Zanima me je li igdje u proračunu, jesu li igdje u proračunu osigurana sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za iduću školsku godinu, preciznije dakle za razdoblje rujan/prosinac 2022. S druge strane pozdravljamo značajno osnaženje projekta „Hrvatska ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“, što je sada dignuto na 16 milijuna kuna od kojih više od 13 se odnosi na partnerstvo odnosno kredit svjetske banke, a radi se o pilot projektu kojim bi se infrastrukturnim intervencijama omogućila jedno smjenska nastava u 50 škola i ne samo jedno smjenska nastava nego naravno time i dulji i sadržajniji boravak učenika u školi. Ovo je vrijedan projekt, svakako ga treba podržati, voljeli bismo znati više, više detalja o njemu. Međutim, završit ću ponovno ukazujući na ovo.

Ovo nedovoljne vještine je na odgovarajućoj skali, na odgovarajućoj skali zapravo razina 2 i niže, a to opisno znači da je taj udio naših učenika nedovoljno osposobljen za sudjelovanje u normalnim društvenim tokovima. Kako to postići? Kako je to prepoznao ovaj proračun? Naravno, izgradnja i opremanje škola nesumnjivo su potrebni i jedno smjenska nastava i produljeni boravak učenika u školi. Goleme novce kanimo u to uložiti, a naravno da treba i vremena i za projektiranje i za provedbu javnih natječaja i za izgradnju. Međutim, vjerujte još više novca i vremena trebamo i trebat ćemo za obrazovati novu generaciju učitelja jer deficit kvalificiranih nastavnika je već sada dramatičan. Nažalost u ovom proračunu ne vidi se da baš išta poduzimamo da se s tim uhvatimo u koštac.

Poštovani predsjedavajući, štovani ministre, kolegice i kolege. EU je pred kratko vrijeme donijela proračun za 2022.g., oni su imali jasne naznake što žele. To su zdravlje, mladi i klimatska politika. Kada govorimo o gospodarskom oporavku to je zapravo jedino što veže njihov proračun sa našim.

Kad govorimo o prihodovnom dijelu ja bi rekao da su šanse propuštene. Naime, porezi očito neće biti smanjeni u 2022.g., to neće osjetiti niti gospodarstvo, niti građani, a porez na dobitak će ostati isti. To znači da ukupnost onoga što se radi neće biti bitno različita. A u rashodnom dijelu naravno to je možda i najvažnije trebamo se držati onog dijela koji se tiče reforme. Reforma lokalne samouprave, reforma socijalnog sistema se ne vide nigdje u rebalansu, u proračunu i vjerojatno u rebalansu proračunu, vidi se samo zdravstvo, zdravstvo koje je zapravo u ovom proračunu najveći gubitnik i sad vratimo se na europsku politiku, Europski parlament koji govori o tome da je zdravlje prioritet, ne i u Hrvatskoj. 6 ili 4 milijarde manje za zdravstvo u 2022. pokazuje nešto, a to je da mi očekujemo neke promjene bilo dakle u pandemiji korone koja nas je zadesila, bilo u dakle kvaliteti liječenja. Međutim, naravno svima je jasno da je to nemoguće. Ministri moraju uravnotežiti proračun, smanjuje dakle onaj dio koji se tiče zdravstva, to je možda bilo najjednostavnije i kroz rebalans proračuna koji ćemo najvjerojatnije uskoro imati, ne bih rekao da ćemo to bitno povisiti. Na koji način i to je jasno, ministar je u jednom razgovoru koji je imao, izreku je dao pred odborom, označio da novci će se naći u zaduženju u ovom slučaju dakle RH. Reforma koja se zaziva nije još niti predstavljena, ne znamo da li će biti zdravstvo centralizirano, da li će država biti vlasnik sveg svog zdravstva u RH ili nešto drugo. Međutim, kad o tome govorim odmah ću reći da naravno ovog trenutka proračun će dati odgovor kroz neko vrijeme. Ali da budemo malo i lokalni, mi smo dakle saborski zastupnici izbornih jedinica i to je nekoliko puta ovdje naznačeno, pa sam i ja saborski zastupnik 2. izborne jedinice. Ono što bih pohvalio da se barem u opisnom dijelu nalazi nekoliko prometnica. Naime, prometnica koja veže u ovom slučaju dakle Zagreb sa Koprivnicom i naravno Zagreb-Virovitica. Ono što nedostaje su oni novčani iznosi, kada će to započeti, koliko će se graditi, ali budimo u dobroj vjeri da će se to i desiti. Također kad govorimo zapravo o zdravstvu ja bi rekao da investicije u zdravstvu moraju biti i na regionalnom i na lokalnom i na državnom nivou. Ovog trenutka imamo dakle situaciju da je naša nova zgrada Opće bolnice u Bjelovaru gotova, dobila je uporabnu dozvolu, dakle županija je platila 60 i nešto milijuna kuna PDV-a i mislim da bi bilo u redu da država kao i u Istri, kao i u Sisku, kao i u mnogim drugim bolnicama, kao što je recimo Mostar pomogne i Općoj bolnici u Bjelovaru. Hvala lijepa. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani kolega zastupniče Bajs. Imam ustvari pitanje.

I poslije rasprave o rebalansu proračuna mediji su pisali da ste podnijeli amandman koji nije bio u skladu sa zakonom. Danas, ja sam pomislio da je to stvarno tako, danas kada gledam taj amandman i ovaj koji ste podnijeli na proračun za 2022. onda ustvari vidim da je netko falsificirao vaš potpis kod amandmana za rebalans pa sam imao potrebe vam se ispričati što sam pomislio da ste to vi podnijeli amandman koji nije bio u skladu sa zakonom.

Kada govorimo o tome kako je izlicitirano na međunarodnom natječaju koji je trajao preko godinu dana tako da, a privatna bolnica o kojoj govorite je upola manja od Opće bolnice Bjelovar iznosi su dakle što se toga tiče potpuno isti, a međunarodnim natječajem je dobila firma evo iz naše Republike Hrvatske iz susjedstva, ali se javila i firma iz Kine. Dakle, prva pojava kineske firme na tako velikom natječaju. Što se tiče amandmana ja ću se samo prisjetiti da ste vi obećali da ćete riješiti pitanje opremanja bolnice sredstvima državnog proračuna, a u državnom proračunu ga nema.

Potpredsjedniče Vlade, ministre financija, drage kolegice i kolege. Ja ću naravno o proračunu za zdravstvo. Kada se pogleda taj proračun za zdravstvo samo ću nabrojati neke stvari koje zaista smatram da su jako važne. Recimo 508 milijuna kuna isplata za prekovremeni rad zdravstvenih radnika to pozdravljamo nadam se svi, to treba učiniti i završiti odnosno približiti se kraju te priče. Iz mehanizma oporavka i otpornosti osigurano je 219 milijuna kuna na poziciji Ministarstva zdravstva, a ostali milijuni su na pozicijama bolnica. Fond solidarnosti tzv. potres 728 milijuna kuna koje uključuje obnovu zdravstvene infrastrukture oštećene u prostoru u potresu za Grad Zagreb, a zdravstvene ustanove na području Sisačko-moslavačke su sredstva koja su na poziciji te bolnice u državnom proračunu. Od značajnih investicija moramo se podsjetiti da država osigurava za Klinički bolnički centar Rijeka 124 milijuna kuna, za završetak nove bolnice na Sušaku što je također za pozdraviti. Opća bolnica Pula iz državnog proračuna dobije 44 milijuna kuna naših sredstava. Stavka hitnih intervencija je 43 milijuna kuna. To je strašno važno za zdravstveni sustav jer su to sredstva iz kojih se nabavlja ono što ne može se predvidjeti da bi moglo se pokvariti tijekom godine unaprijed. Želim istaknuti i decentralizirana sredstva. Od 350 milijuna kuna to su ona sredstva koja država daje županiji da ona rasporedi svojim zdravstvenim ustanovama čiji je vlasnik. Valja istaknuti da su se povećala sredstva za liječenje po posebnim propisima. Naime, to su sredstva koja podižu kvalitetu zbrinjavanja recimo ovaj puta neubrojivih osoba liječenih u 4 bolničke ustanove Vrapče, Popovača, Ugljan i Rab. Također stavka prevencije za ovisnike u visini od 20 milijuna kuna. Važan je operativni programa učinkoviti ljudski potencijali sa 70 milijuna kuna jer nam zapravo nama u zdravstvu omogućava specijalističko usavršavanje, promociju zdravlja i prevenciju bolesti, izradu kliničkih smjernica i provedba akreditacija bolnica to je strašno važno za zdravstveni sustav. Ono što me još više veseli da se ta stavka povećala za 5 milijuna kuna. Time ćemo znatno unaprijediti ljudske potencijale u zdravstvu. Važno je spomenuti jednu lokaciju koja se zove zdravstvena logistika za incidentna i krizna stanja u visini od 2 i pol milijuna kuna. Kako znamo da nam se često događaju takve incidentne situacije počevši od potresa, poplave, svega onoga što smo imali to je stavka koja nam omogućava da promptno sa nje reagiramo. Nadalje operativni program konkurentnosti i kohezije osigurano je 287 milijuna za nastavak izgradnje dnevnih bolnica, uspostavu hitne pomorske medicinske službe te za dječju bolnicu u Blatu. Kada recimo, što me posebno još veseli? Kada usporedimo ulaganje u preventivne programe u zdravstvu ovaj proračun je veći za 4,4 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu i sada iznosi 17 i pol milijuna kuna za nama jako važne preventivne programe. Ne nama u zdravstvu, nego svim ljudima koji žive u našoj zemlji. Ima toga još jako puno. Ja moram priznati da naravno da bi kao i svi ostali voljela da su ta sredstva puno veća, ali ćete se složiti da u ovakvo doba pandemije da jedan na respiratoru košta puno novaca, da jedan ležanja u bolnice zbog Covida košta isto tako puno novaca gdje su nabavljeni respiratori. I sve ono što je trebalo za normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava u ovako otežanim uvjetima dobro je i ovako kako je, a naravno na nama u zdravstvu je da pripremimo kvalitetne programe i učestvujemo i u oporavku i, i u drugim projektima koji su namijenjeni za zdravstveni sustav.

Svi mi koji smo korisnici usluga hrvatskog zdravstva posljednjih godinu dana možemo samo, samo sa velikim, sa velikom zahvalnošću govoriti o tome kako ti liječnici, doktori, sestre, sve osoblje, kuhari, brinu o tim našim bolesnicima i o nama samima, ali ovo što vi danas niste rekli u toj korona krizi kako tim ljudima povećat plaću, kako nekako nagradit te ljude. To je prvo. Drugo, večeras imate „Otvoreno“ koje govori da je 4 milijarde kuna praktično oteto od Ministarstva zdravstva. Treće, govorimo o korona krizi, a istodobno smanjujemo i rješavanje korone, istodobno smanjujemo i sredstva, pa daj malo o tome. Slažem se s vama, zdravstveni radnici su stup obrane od covida, zdravstveni radnici su ona naj, najsvjetlija točka koju imamo i zdravstveni i ne zdravstveni, oprostite da ne bi bila nepoštena, dakle u zdravstvenom sustavu rade i nezdravstveni radnici bez kojih mi u zdravstvu ne bi mogli uopće raditi. Dakle, to je naša prva linija obrane od covida. U tome smo se složili, covid dodatak je utvrđen, covid dodatak je postojeći, naravno da bi svi volili da je on veći, al sukladno mogućnostima ja sam sigurna da je država dala onolko kolko najviše se u tom času moglo. Treba tome težiti i treba vidjeti kako se može još naći načina da se nagradi zdravstvene radnike, nije uvijek sve u novcu, zdravstveni radnici vole i neke druge stvari, a tipa edukacija i takvih nekakvih iskoraka koje bi se sigurno mogle ovaj ostvariti uz malo truda i volje. Hvala lijepa. Uvažena kolegice, možemo vidjeti da se i dalje nastavilo s odgovornim upravljanjem financija unatoč ovim zahtjevnim vremenima, pa vidimo povećanje u razdjelu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 160 milijuna kuna, Središnjem državnom uredu za demografiju od 150 milijuna kuna, povećanje vidimo i na poziciji Ministarstva obrazovanja od 11,5%, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture od 7,5%, gotovo u svim kategorijama u granicama mogućeg, ali vi ste u vašoj raspravi se osvrnuli na preventivne programe, a mene veseli kada je u pitanju unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite da je se i dalje nastavilo znači u 2022.g. sa aktivnostima koji se odnose na istraživanje okolišnih čimbenika, a provodi iz Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, a znamo kada je kvaliteta zraka u pitanju u gradu Slavonskom Brodu koliko je to bitno. Kolegice, to je stvarno iz vašeg područja iz vaše županije pitanje koja je nas isto tako u zdravstvu mi ga smatramo jako važnim.

Za to su osigurana ta sredstva, a to znači da će se izraditi konačna procjena utjecaja zagađenja na zdravlje Brođana i mislim da je to svakako ono što će uključivati laboratorijske pretrage, medicinske preglede vaših sugrađana, te statističku obradu podatka i edukaciju svih dionika kako bi se stvarno sagledalo stanje i utjecaj na zdravlje vaših sugrađana. Poštovana kolegice, naravno da smo mi svi ponosni na naše zdravstvene djelatnike, posebno svakako na liječnike i vrlo često, pogotovo u ovoj korona krizi smo im javno i davali podršku. Vi ste bili i organizator i nositelj ovako jedne jako dobre i pohvalne aktivnosti “pljesak za zdravlje“ gdje su žurne službe bolnicama odnosno pred bolnicama liječnicima i medicinskom osoblju, a samim time i bolesnicima dali potporu i želju za brzim ozdravljenjem. Kada govorimo o posebnom brendu Hrvatske u zdravstvu na što smo posebno ponosni, to su transplantacije. Tu imamo odličnih rezultata bez obzira na sve probleme u opremi i o čemu često govorimo, svjetski poznate su i uspješne naše transplantacijske operacije.

Da, to je bila jedan pljesak za zdravlje za bolesnike i za to, to je bio jedan stvarno dobar projekt. On će se nastaviti i slijedeću nedjelju i slijedeću nedjelju i sve ove nedjelje adventa. A što se tiče transplantacija to je uistinu brend hrvatske države, do njega se drži i u projekciji Ministarstva zdravstva proračuna su zapravo dvije pozicije. Jedna je Nacionalni transplantacijski program sa 500 tisuća kuna i druga pozicija je suradnja sa Eurotransplantom 4,5 milijuna kuna, čime se osigurava dostupnost našim sugrađanima liste Eurotransplanta i time se povećava zapravo mogućnost da naši sugrađani budu visokopozicionirani na listi do primatelja organa ili dakle onoga što im treba da sad ne idem u neke detalje. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Danas je puno toga izgovoreno ovdje u hrvatskoj sabornici, možda što i nema ni veze ni sa proračunom ni sa stvarima o kojima raspravljamo. No ovo je hrvatski parlament i imaju svi zastupnici pravo govoriti na način na koji misle i tako ću i ja iskoristiti ovu svoju repliku ne osvrćući se direktno na proračun, ali jednostavno danas je taj dan, pa mislim da je dobro da se naglasi, danas je Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, mislim da je nešto o čemu također treba progovoriti i Ministarstvo zdravstva također kroz svoje programe brine upravo o tim pacijentima, pa evo vas kao zdravstvenu djelatnicu želim pitati i da u par rečenica se osvrnete na ovaj dan i na ono što činimo kao Ministarstvo zdravstva. Kolegica Dreven je danas govorila u pojedinačnim govorima, u slobodnom govoru je govorila upravo o tom danu Nacionalnog programa i Danu borbe protiv HIV-a. Kad se pogleda proračun Ministarstva zdravstva, dakle postoji osnovni dio proračuna za namjenu prevencije HIV-a, ali postoji i iskorak koji je otprilike pola milijuna kuna, a odnosi se na, i takav će biti još 3.g. unaprijed, a odnosi se na uspostavu 3 nova centra za testiranje kroz testiranje bolesnika od HIV-a, kroz savjetovalište, edukaciju i na taj način će se znatno podići dostupnost jer su 3 nova centra, 3 više u odnosu na ona koja imamo sada. Ja bi rekla da je ovih godina to sektor svih sektora i najbitniji i najznačajniji jer zaista svatko treba dobiti potrebnu zdravstvenu skrb, treba nastaviti jačati zdravstveni sustav, osigurati dostupnost i djelotvornost zdravstvene zaštite svim našim građanima. I stoga je dobro da smo imali odakle potrošiti preko 20% proračuna upravo za zdravstvo. Naime, prepoznata je značaj i požrtvovnost liječnika i medicinskih sestara i svih, svog osoblja, tako i u proteklih 5.g. je povećana plaća za oko 24%, osiguran je covid dodatak za 10%, osigurana su sredstva za prekovremene sate, podmireni su dugovi veledrogerijama i time spašeno funkcioniranje i nesmetan rad 165 zdravstvenih ustanova. Vi ste zapravo sve rekli šta bi kao iskusan ekonomista vi ste to puno ljepše rekli nego što bi ja to rekla kao doktor, ali vam hvala na svemu tome što ste pobrojali. Zdravstveni radnici vrijedno rade svoj posao. Svi oni koji rade u zdravstvu, ne samo u bolnicama i u izvan bolničkim i liječnici obiteljske medicine i hitne medicine i javnog zdravstva svi su uključeni u ovaj odgovor i zapravo puno ljudi pozdravljaju mjere koje su do sada već provedene od strane vlade, ove vlade Andreja Plenkovića.

Poštovana kolegice Grba Bujević, svi mi u kućnom budžetu kad nešto nemamo trebamo priznat sami sebi da smo kukavi i da nemamo i jedino tako možemo izić na bolje. U vašem izlaganju i svemu onome što ste vi tu rekli ne znam da li baš to i mislite. Neću biti zločast, međutim postavit ću pitanje, a ne znam što će misliti svi oni koji rade u zdravstvenom sustavu kad čuju vas i vaše referiranje na ovaj proračun, zapravo što će misliti o svemu tome. S druge strane medicinska sestra koja radi u jedinici intenzivnog liječenja sada u covidu znate li koliko je povećanje dobila za 3 mjeseca?

Iz proračuna se jasno vidi kolka su sredstva, iz prijedloga proračuna se jasno vidi kolika su sredstva namijenjena za zdravstvo. Da je mirna situacija, da nema covida sigurno bi to bilo relevantnije za komunikaciju i relevantnije za vidjeti što se zapravo radi. Ali moramo biti svjesni da veliki dio sredstava odlazi na liječenje covid pacijenata. To je sada tako, tako je i u cijelom svijetu. Dan na respiratoru košta puno, dan u jedinici intenzivnog liječenja košta puno, dan na odjelu košta puno i da da su zakinuti zdravstveni radnici da im treba sve skupa na ikakav način koji je moguće povećati njihov barem osjećaj da su nagrađeni za to što rade jel rade izrazito težak posao pri tom ne mislim da su to samo bolnički doktori i bolničke sestre. Moramo se složiti da i drugi učesnici zdravstvenog sustava itekako podnose teret ove krize.

Sve vas lijepo pozdravljam, poštovanog potpredsjednika vlade, ministra Marića, vidim već ste debelo u crvenom, već ste na rezervi, ali to je za vas očekivano i imate vi snage. Dakle u ime Kluba Hrvatskih suverenista mogu samo iznijeti, a i u svojoj pojedinačnoj svakako da smo, pretežito sam se koncentrirao na proračunske stavke u vezi Ministarstva pravosuđa i uprave, posebno na državno odvjetništvo, o tome sam već danas i govorio i tu smo uočili nekoliko neshvatljivih neusklađenosti sa javnim politikama Vlade RH i financijskim potporama, sredstvima koji se osiguravaju i to nas je možemo reći malo uznemirilo odnosno očekujemo i određena obrazloženja jel primjerice DORH i glavnu državnu odvjetnicu smo imali prilike slušat neki dan ovdje, njene vapaje, njene apele da joj se omogući rad, osiguraju sredstva materijalno tehnička informacijska, službena vozila, oprema, informatičari, financijeri sa posebnim znanjima za financijske istrage ovaj, a sada vidimo da taj apel ne samo da nije uslišan nego naprosto nevjerojatno je da smo sa stavke Državnog odvjetništva čak uočili smanjenje sa 68 i nešto milijuna kuna u 2021. došli smo u Planu 2022. na 50 milijuna i nešto. To je za nas jedan veliki upitnik, ne znamo što se zbiva, a znademo da se poslovi povećavaju ovim zadaća i tako dalje, naravno Državno odvjetništvo je stup ovog društva i on zapravo brine o ključnim stanjima sigurnosti, stabilnosti. Također gledajući dalje one stavke, vidjeli smo da se i za Županijska državna odvjetništva nedovoljno u odnosu, imamo određena povećanja, ali u odnosu na potrebe i u odnosu na te zahtjeve kojima trebaju udovoljavati u skladu sa Ustavom i zakonima Županijska državna odvjetništva, njih čak 15, koliko ih je ustanovljeno u Hrvatskoj ne može sa tim skromnim sredstvima osigurati sve, i onda dolazimo opet u priliku da slušamo kuknjavu sljedećeg, glavne državne odvjetnice, glavnog državnog odvjetnika kako naprosto nema sredstava da obavlja sve zadaće pravodobno i ili da iskorištava entuzijazam i strahovito velike napore zaposlenika koji to obavljaju unatoč tim silnim poteškoćama. Također u toj stavci gotovo isti argumenti, ali još više, još pojačani odnosi se na razdjel USKOK-a, kojemu smo, gdje smo uočili da ste im sa 28, sa 29 milijuna kuna pojačali u ovoj 2020. financijska sredstva, jedan njihov proračun interni na 30 milijuna i nešto, što je sve skupa nedostatno ako gledamo da jedan cijeli odjel tih njihovih ljudi zaduženih za ta financijska, ispričavam se, istraživanja nije popunjen. Ministar im ne omogućava zapošljavanja, odnosno koeficijenti i plaće su daleko ispod prosjeka koje oni u svojoj branši dobivaju u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike, znači tu treba uložiti dodatni trud, dodatnu energiju, dodatni senzibilitet, da nađemo te ljude, pa i da ih sa dodatnim benefitima i ovaj, potporama, animiramo da obavljaju taj posao, inače nam cijeli konstrukt borbe protiv kriminala, najsloženijih oblika neće biti učinkovit.

Učinite to.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo čitav dan, a ušli smo i u veče, raspravljamo o Prijedlogu proračuna za 2022. i projekcije 2023. i 2024. godine. Kao što smo i u uvodnom izlaganju čuli, ovo je u biti sedmi proračun kojega predlaže Vlada pod HDZ-a pod vodstvom Andreja Plenkovića i ovaj je Proračun kao i ostalih 6 do sada oporba je, bome okarakterizirala kao napuhanim, nerealnim, nedovoljnim, nevaljalim, a malo prije smo čuli i razulareni, neumjereno optimistični. Našli ste stotinu zamjerki, rijetko, ja mislim nitko nije dao prolaznu ocjenu od oporbe za ovaj Proračun, a isto kao da ste zaboravili kako je prošlo proteklih 6 proračuna. Proteklih 6 proračuna koje je ova Vlada predložila i Sabor usvojio na svojim plećima je podnio i krize poput Agrokora, Petrokemije, Brodogradilišta, poplava, potresa, svjetske krize uzrokovane pandemijom Korona virusa. I rezultati svih tih 6 državnih Proračuna je taj da su ipak kreditne agencije podigle kreditni rejting sa oznake smeće, na investicijski rejting sa pozitivnim izgledima za rast. Rezultat također, proteklih 6 državnih Proračuna, koliko god se činile male, ali one su zabilježene, i povećanje mirovina, povećanje prosječnih plaća, povećanja davanja za socijalnu skrb, kulturu, znanost, poljoprivredu, branitelje, policiju, u ostalom završene su pripreme za ulazak u Schengen. Protekli proračuni su se također borili sa velikim i nezabilježenim do sada posljedicama pandemija Korona virusa, tako da se osiguralo više od 40 milijardi kuna za rješavanje tih šteta. Protekli proračuni su omogućili da se konačno donese i odluka o nabavci novih, višenamjenskih borbenih zrakoplova, do sada to nije nitko imao hrabrosti ni mogućnosti napraviti. Uz sve to navedeno što su protekli proračuni izdržali, moramo i napomenuti da je kod prihodovne strane Proračuna su određene već 4 kruga poreznih reformi. Iskustvo koje znači ova Vlada ima iz proteklih 6 godina, u prevladavanju kriza, ja mislim da joj daje za pravo kad kaže da je predloženi državni Proračun zahtjeva, al realan, i usprkos zahtjevnim financijskim okolnostima u nadolazećem razdoblju, nastavit će sa odgovornim upravljanjem javnim financijama radi smanjenja makroekonomskih neravnoteža, što je preduvjet za zdraviji i održivi gospodarski oporavak i rast Hrvatske kao i za uvođenje eura koji će također pridonijeti otpornosti hrvatskog gospodarstva.

Znači rast BDP-a, oporavak gospodarstva od pandemije uz povlačenje sredstava iz EU osigurat će stabilnost prihoda dok će rashodi ostati planirani i pod kontrolom. To je po meni kako god da gledam jedan dobar državni proračun. Možda taj proračun u biti neće zadovoljiti pojedinačne želje svakoga od nas, ali će zadovoljiti potrebe većine. A što proračun predviđa ostvariti u narednoj godini je priznat ćete i više i kvalitetnije od onoga što su dosadašnji proračuni predviđali. Sve ove kritike koje dolaze od kolega iz oporbe su meni jasne i to je njihovo pravo da kritiziraju, ali oni koji su bili u prilici iz oporbe da predlažu nekad svoje proračune i da upravljaju zemljom, pa nisu se baš iskazali niti proslavili. Ja se npr. ne mogu sjetit da je oporba iznašla sredstva i sagradila Pelješki most, a vlada HDZ-a je. I isto tako ja vjerujem da će i ovaj proračun ono što je predvidio i ostvariti i isto ja vjerujem da će i nakon ove godine i u proračun za 2023. proračun biti i veći i jači, oporba će vikati na njega, a on će se realizirati. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, spominjali ste kreditni rejting koji je Hrvatskoj iz smeća otišao u investicijski BBB po Fitchu. Spominjali ste i kupnju aviona. Zanima me u stvari vaše mišljenje. Ja nekako imam osjećaj, a to je i premijer spominjao u raspravi da u stvari je najvažnija za kreditni rejting da nam je u stvari najvažnija stabilnost. Upravo ova vlada kroz proračun i odnos prema fiskalnoj politici pokazuje jednu odgovornost i pokazuje stabilnost i pokazuje stalne trendove. Međutim, zanima koliko i nabava aviona utječe na to da nam se ubuduće kreditni rejting još više poveća?

Ono što nama donosi više od samoga toga donosi ja mislim cjelokupnom građanstvu jedan osjećaj sigurnosti i s obzirom da mi ipak nismo Švicarska koja nije rata upamtila zadnjih 500.g., mi smo zemlja koja je dobro upamtila zadnji krvavi Domovinski rat kad smo bili izloženi brutalnoj agresiji od strane susjedne Srbije i zbog toga ja mislim da svima nama ovdje dobro znači, dobro dođe i svima osigurava nas to što ćemo dobiti novu eskadrilu višenamjenskih borbenih zrakoplova. Međutim, također to znači jednu sigurniju klimu i ulaganja investitora i cjelokupnoga sistema. Drago mi je da ste spomenuli Pelješki most budući da i sami znate da je veći dio Pelješkog mosta upravo sagrađen novcima iz EU fondova, a SDP-ova vlada je bila ta koja je taj projekt stavila i u same operativne programe i drago mi je što ste pohvalili SDP-ovu vladu. Drugo, kažete da oporba neprestano danas kritizira proračun da nije dobar, da nije razvojan, da je nerealan. A ja vas pitam, da li vi smatrate, samo ću navesti jednu stavku paralelno povezanu s drugom, da li vi smatrate, dal bite ocijenili da je dobar proračun taj u kojem imate stavku primjerice informatizaciju porezne uprave vrijednosti 185 milijuna kuna, ako gledamo prethodne godine ona je iznosila 20 milijuna kuna, a istovremeno imate stavku od 3,5 milijuna kuna na strani Fonda za sufinanciranje lijekova koje nažalost danas koriste u većoj mjeri djeca kojima je potrebno nekakvo eksperimentalno liječenje, da li vi takav proračun ocjenjujete da je dobar proračun? To je čak i vaš bivši premijer Milanović priznao da je u tome zakazao. SDP ima veze sa Pelješkim mostom isto ko i ja ne znam ni ja sa nekom ulicom u Puli, nikakve. Što se tiče proračuna ja i dalje tvrdim da je ovo dobar i uravnotežen proračun. Prihodi se baziraju na realnim makro ekonomskim pokazateljima, 6.g. iskustva ove vlade i vođenja Ministarstva financija je pokazao da svi rashodi ostaju u granicama planiranih, čak i usprkos izazovima velikim kao što su svjetska pandemija korona virusa, potresima i svim ostalima. Ako je porezna uprava, u specifične detalje napamet ne mogu sada odgovarat koliko je imala ove godine, koliko će imat iduće godine za digitalizaciju. Zdravstvo je naše izdržalo pandemiju korona virusa i ja vjerujem da će i u 2022. nastaviti uspješno se borit sa njom.

Slušali smo danas puno rasprava i pohvala i kritika vezano za ovaj naš proračun za slijedeću godinu sa projekcijama za slijedeće dvije godine i naravno govorilo se o tome da je socijalan razvoj uravnotežen, pravedan, a isto tako govorilo se da to sve skupa i nije. Naravno svatko od nas je u pojedinačnoj raspravi izabrao neku tematiku koju želi posebno obraditi odnosno skrenuti na nju pažnju, pa bi ja nešto govorila i o socijalnoj skrbi, naime o naknadama koje su prikazane financijskim iznosima u našem proračunu. Pred nekoliko dana imali smo u raspravi Zakon o socijalnoj skrbi u kojem se je navelo da će sam zakon kako se u žargonu kaže težiti milijardu i još nešto milijuna kuna i ona će biti prvenstveno u prvoj slijedećoj godini u iznosu od 806 milijuna kuna i najveći dio 479 milijuna odnosit će se na socijalne naknade. Dio socijalnih naknada se povećava i to su zajamčene minimalne naknade, iznos 216 milijuna kuna sa sadašnjih 800 milijuna, 800 kuna, osnovica će biti 1 000 kuna, s time da će kumulativno za veći broj korisnika u obitelji povećano sa 100 na 150% bruto minimalne plaće. Zajamčena minimalna naknada zaista nije povećavana od 2013. godine i ona je sada predviđena u ovom Zakonu. Naknade koje su usmjerene prema zaštiti osoba sa invaliditetom su povećavanje 2018. godine, međutim njihov iznos u godišnjem Proračunu neprestano raste, kao i doplaci za tuđu njegu i pomoć i povećanje je od 151 milijun, odnosno 137 milijuna i to iz razloga što je lakša i veća dostupnost tih naknada, s jedne strane, s druge strane moramo iskreno priznati da imamo sve stariju populaciju i sve više kroničara, kronično bolesnih osoba i svakako im ove potpore trebaju. Povećava se status roditelja i njegovatelja kao i naknade za udomitelje i za opskrbnine za osobe koje su smještene u udomiteljstvu. Ono što ja volim posebno istaći to su neke naknade koje mi govorimo da imaju demografski predznak, to su rodiljne i roditeljske naknade, koje su u mandatu prošle Vlade, odnosno ove Vlade povećavane 2 puta, odnosno sada od 1. kolovoza, izmjenom Zakona biti će povećane i treći puta. Roditeljska naknada je obećana da će ići prema delimitiranju, naravno da je iznos koji je zatekao se 2017. a nije 9 godina povećavan, od 2 600 kuna povećan na 3 999 kuna, pa onda na 5 652 kune i u 22. godini planira se 7 500 kuna i to je gotovo više od prosječne plaće i mislim da će biti veliki dio naših roditelja obuhvaćen u punom iznosu svoje plaće i na neki način će to biti i delimitiranje. Predviđen je i očinski dopust od 10 dana u potpunom financiranju pune plaće, i mislim da je sa ovim politikama Republika Hrvatska pokazala svoju politiku, usklađenosti obiteljskog i poslovnog života, ravnopravno roditeljstvo i prisutnost, pogotovo žene, na tržištu rada. I za kraj možda iz tih mjera meni posebno draga, to je mjera koja prati, koja je namijenjena u onim općinama i jedinicama lokalne samouprave, potpomognutog područja, 1. i 2. skupine indeksa razvijenosti, kao program podrške općinama za održavanje i organiziranje predškolskog odgoja sa 500 kuna pomoći za smještaj u vrtićima po djetetu i ona će iznositi 26 milijuna, u planu je 60 programa. Poštovana kolegice Murganić, poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo, bili ste ministrica socijale, znate koliko je teško bilo namaknuti ekstra novce, sada ste i sami rekli 800 milijuna kuna ekstra u sljedećoj godini i to ne uključujući europske fondove i različite vidove socijalne uključenosti. Pored njih idu europski fondovi, neki od njih su i vrtići za skladni život koji ste program i vi pokrenuli. Isto tako mnoga sredstva koja će biti raspoloživa iz europskog stupa socijalnih prava, putem europskog Socijalnog fonda. Prema tome, kritike da ovaj proračun nije socijalan, da smo potrošili na avione, a nismo dali za najugroženije, apsolutno ne stoji i ako možete dati jedan osvrt kao, evo bivša ministrica još jedanput na koji način je socijalan zastupljena u proračunu sljedeće godine. Socijala je zaista kompleksna djelatnost. Postoje brojni korisnici, građani naši koji ovise naravno o skrbi i pomoći države i za njih treba uvijek biti sredstva i ona je vidljiva kroz ove brojne i različite socijalne naknade. Naravno, tu su još i značajna, brojne usluge, smještaja i smještajni kapaciteti s jedne strane, a s druge strane ulaganje i u kadrove i u opremu, i općenito ustanove, institucije koje su sve proračunski korisnici. Kada govorimo o socijalnoj skrbi pojedinih naših građana, treba svakako i voditi računa i na taj način stimulirati, ali i pohvaliti jedinice lokalne, područne samouprave koje imaju u svojim brojnim socijalnim programima također predviđene potpore našim građanima, a to je sve uvezano preko aplikacije socijalne skrbi i mislim da je mala vjerojatnost zloupotrebe ovih naknada iako u javnosti to često se spominje. Govorili ste o socijali, o socijalnoj sigurnosti i to je zaista važan aspekt, s obzirom da znamo da je stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj iznosi oko 18,4% U sustavu socijalne skrbi postoji oko 600 tisuća korisnika. Kad govorimo o starijoj populaciji, o umirovljenicima, treba podsjetiti da je omogućena isplata Covid dodatka za korisnike mirovina kojima su mirovinska primanja niža od 4 tisuća. Tako je dobilo 710 tisuća umirovljenika, za njih je izdvojeno oko 460 milijuna kuna. Pored toga da bi se omogućio prihod starijim osobama koji nisu mogle osigurati na drugi način, uvela se i takozvana nacionalna naknada za starije osobe u visini od 800 kuna. U pet godina, prosječna mirovina je narasla za 432 kune, te je u kolovozu iznosila 2 806 kuna. Povećanje od 5% su imali u 4 godini, a unatoč okolnostima ukupno je povećanje bilježeno od 18% Kada govorimo o starijim osobama, pogotovo korisnicima bilo kojeg oblika mirovina, ne trebamo ih gledati u kontekstu socijalne skrbi, jer oni su zahvaljujući svom minulom radu i ostvarili pravo na mirovinu. Naravno da cijelo vrijeme ističemo, i to je činjenica, da te mirovine u velikoj većini su relativno niske i prosječna mirovina vrlo često ne može nikako zadovoljiti osnovne potrebe umirovljenika. I zbog toga se kroz zakonske propise i kroz različite mogućnosti moguće ostvariti neka prava i iz sustava socijalne skrbi. Posebno ističem mogućnost, a često baš zbog dobi, zbog kroničnih oboljenja, zbog smanjene pokretljivosti umirovljenici koriste i osobnu invalidninu i doplatak za tuđu njegu i pomoć. To su financija sredstva koja im svakako omogućavaju lakše organiziranje njihovih svakodnevnih životnih potreba.

Kao osoba koja je posvojila troje djece, ovaj sustav je sramotan, i to vi znate, jednako kao i ja. Ako pričamo o udomljavanju, pa zar nije sramotno da udomiteljska naknada je 800 kuna bila za troje djece 2 400 kuna. Sad se podiže na 4 000 kuna. Je li vi smatrate da je to uistinu nešto s čime bi se netko trebao hvaliti? Ok, pozdravimo stvari koje se mijenjaju nabolje, međutim daleko je to od bilo kakvog oblika hvaljenja. Je li vama normalno da u državi u kojem na posvojenih troje djece koji su administrativno novi ljudi ne postoji mogućnost isplate dječje naknade ukoliko su je biološki roditelji iskoristili? Je li vama uistinu nešto s čime se mi ovdje trebamo hvaliti da je prosječna mirovina 2 806 kuna, a osrednja potrošačka košarica košta više od 6 500 kuna? Drago mi je da ste u tim godinama još uvijek precizni i vidite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Ne znam da li ste uopće mogli iz mog izlaganja osjetiti bilo kakav tračak nekakvog ushićenja ili hvaljenja ili posebnog zadovoljstva. Ja volim istaći i to mi je posebno drago i s time se ponosim, 38 godina sam bila aktivno u sustavu socijalne skrbi, isto tako volim reći da je puno tuge, žalosti, jada bilo pred mojim očima i još uvijek volim istaći da imam, nisam otupila i imam tu dozu suosjećanja i sve ovo što ste vi rekli, to su činjenice, a isto tako su činjenice što sam i ja govorila. Da, mi imamo široki set i usluga, imamo široki set naknada, i naši građani to koriste. Da li je to dovoljno, nije. Ali ovo pokazuje da idemo u trendu porasta. Zahvaljujem. Možemo vidjeti da u Proračunu je i naredne godine i u sljedećim projekcijama osigurano 40 milijuna kuna za bolnicu u Mostaru, 40 milijuna kuna za Sveučilište u Mostaru, dok naša sveučilišta i bolnice krpaju kraj s krajem. A istovremeno osobna invalidnina i dalje iznosi mizernih 1 500 kuna. Ja vas pitam i kao bivšu ministricu i kao osobu koja, sad ste rekli, 38 godina ste radili u socijali, da li vas je sram zbog iznosa osobne invalidnine, koji je opet u Proračunu predložila vaša Vlada? Nemam se za što sramiti, za bilo što, što je u Proračunu predložila ova Vlada. Isto tako, mogu vam odgovoriti da i ove naknade bi bile puno veće da su prethodne vlade ostavile puno veće iznose, odnosno veće osnovice. Osobna invalidnina se nije mijenjala zajedno sa doplatkom za njegu i pomoć godinama prije toga, neke se nisu mijenjale i 9 godina, mislim konkretno na roditeljsku naknadu, prije nego smo mi preuzeli socijalnu skrb, odnosno ova Vlada. Što se tiče bolnica koje ste napomenuli, mislim da je jasno da imamo na neki način ustavnu obavezu pomagati sve usluge i institucije koje koriste Hrvati u susjednom nam državi i mislim da i to isto tako nam je na ponos, a ne na sramotu. gospođo Murganić.

Dame i gospodo. Ovaj prijedlog proračuna, bez ikakve dvojbe možemo nazvati proračunom za rastakanje hrvatske države i raseljavanje hrvatskih građana. Jer kad u državi koja je od svih međunarodnih relevantnih institucija okarakterizirana da je korupcija guši, stavite za Nacionalni program borbe protiv korupcije 16 tisuća kuna, a za tijelo koje se zove Povjerenstvo za fiskalnu politiku milijun i 600 tisuća kuna, onda je jasno da se Hrvatskom upravlja na bezuman i razarački način. Jer čemu služi i komu služi to Povjerenstvo? Pretpostavljam da služi kako bi netko dobivao visoku plaću, ali hrvatski građani i hrvatska država nikakve koristi nemaju od tog tijela. Istodobno, Vlada iznosom od 16 tisuća kuna za borbu protiv korupcije jasno poručuje da se panično boji transparentnosti. Imamo činjenicu da su nam i izrazito niske plaće u sustavu zdravstva, u policiji, u Poreznoj upravi, znanosti i to ovaj proračun u potpunosti ignorira. Novce hrvatskih građana dajete u velikom stilu različitim udrugama. Vidimo na primjer i bujanje proračuna u Ministarstvu kulture koje je glavna platforma za korumpiranje medija. Ovime Plenkovićeva Vlada jasno poručuje da slijepo nastavlja politiku sustavne korupcije, te zaštite iste. Jer kada bismo u Hrvatskoj imali slobodne medije ove Vlade i ključnih moćnika ne bi bilo. Kad bi mediji radili u interesu istine i javnosti onda bismo imali austrijski scenarij i pad Vlade. Razinu korupcije u Hrvatskoj ne bi podnio ni Katar, ni Saudijska Arabija kojima novac izbija iz zemlje. Države kao Hrvatska pak u međunarodnoj konkurenciji mogu se nametnuti kroz ciljano poticanje onih društvenih grana koje mogu biti međunarodno konkurentne, a to je nedvojbeno znanost. Jer u znanosti dolazi do izražaja osobna sposobnost i nebitno je zovete li se Hans, John ili Franjo. A koliko je ovoj Vladi stalo do znanosti vidimo na plaćama u Institutu Ruđer Bošković i općenito u obrazovanju i znanosti. One su besramno niske i potiču raseljavanje. Upoznata sam sa slučajem jednog hrvatskog građanina koji je apsolvirao američki Harvard ali u Hrvatskoj mjesecima nije mogao dobiti posao. Jedan mail mu je pak bio dovoljan da dobije posao u Švicarskoj. Na žalost u Hrvatskoj vrijedi pravilo važno je koga znaš, a ne koliko znaš. A to je otrov za budućnost i za razvoj jednog društva. Mi isto tako trebamo poticati svoje nacionalne posebnosti. Imamo situaciju da je u njemačkoj čuvenoj robnoj kući KDV na policama kulen na kojima piše product of Slovenia, a u proračun, u našem sadašnjem proračunu Vlada predviđa stavku o potpori poljoprivrednim klasterima u visini sramotnih i smiješnih milijun kuna. A upravo proizvode kao što su kulen, dalmatinska vina Plavac ili istarska Malvazija, drniški Pršut ili istarski tartufi, maslinovo ulje itd. država treba putem klastera osposobiti za nastup na svjetskim tržištima. Ali ova Vlada, ona Hrvatsku ne osjeća. Njoj patnje, težnje i čežnje hrvatskog naroda ništa ne znače. Jer da joj nešto znače onda bi već davno ukinula financijsku potporu skandaloznom pamflet listu naziva „Novosti“ koji slavi genocid u Srebrenici, plaće za srpskom krajinom i sustavno vrijeđa žrtve Domovinskog rata. Nema države u svijetu koja financira vlastito vrijeđanje i ponižavanje. Ali zato ova Vlada nije propustila smanjiti iznos dječjoj klinici u Zagrebu kao ni sredstva za provedbu mjera obiteljske politike koje je spustila sa 8 na 5 milijuna kuna. Hrvatske obitelji i djeca ovoj Vladi nisu prioritet. Što hrvatska Vlada i moćnici poručuju ovim proračunom. Oni poručuju da ćemo imati jedan od najviših PDV-a u Europi naravno za običan svijet, jer moćnici se vozaju na jahtama sa ministrima a kako i koliko oni plaćaju poreze to nitko živ ne zna. Sam čin da Hrvatska ne naplaćuje gotovo ništa u kontekstu kaznenih poreza dokaz je da u Hrvatskoj utaja poreza ima zaštitu u vladajućoj politici. No hrvatska Vlado pali ste na ispitu povijesti, jer nikada ni jedna nepravda nije vječno trajala. U Hrvatskoj ćemo osigurati vladavinu prava, jednakost pred zakonom i mi Hrvati više nećemo biti drugorazredna nacija u Europi. Tada će porezi biti niži, plaće enormno više, a vas, vas hrvatska policija više neće voziti već će vas odvoziti. Hvala lijepa.

Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo cijeli dan raspravljamo i slušamo o proračunu za sljedeću godinu. Isto tako raspravljamo i o ekonomskoj situaciji, krizi koja nas je pogodila i sa covidom i sa potresom. No ono što ohrabruje upravo ovaj rast BDP-a od minimalno 9% ove godine. Kada gledamo drugi kvartal 16,5%, treći kvartal 15,8% Ukupno do sada 10,7% i imamo najveći rast BDP-a u EU.

Druga iza nas je Francuska sa 8,1% i to nije slučajno. Znam da oporba voli govoriti da sve dobre stvari su se desile po inerciji, a da smo mi na vlasti sve loše stvari odgovorni. Ali ovakav rezultat nije slučajan. I kada se uspoređujemo sa ostatkom zemalja vidimo da imamo među najboljim pokazateljima. A zašto je to tako? Pa prva stvar je da smo snažno stali iza hrvatskih građana, poduzetnika u zaštiti radnih mjesta. Na taj način smo osigurali da možemo provesti rekordnu turističku sezonu. Druga stvar je da smo dobro planirali mjere, da smo se mogli otvoriti za turističku sezonu. Isto pokušava sad recimo i Austrija koja prije skijaške sezone uvodi apsolutni lockdown, no na žalost virus se lakše širi zimi kad je hladnije vrijeme i pitanje je da li će u tome uspjeti, a Hrvatska je u tome uspjela. Sezona koju smo imali je 80% razine 2019. Treća stvar je značajno ubrzanje korištenja europskih sredstava. Kada smo i tu govorim prema isplaćenosti iz proračuna. Kada smo došli na vlast 7 milijardi kuna je bilo u proračunu za europske projekte, 2020. 17 milijardi. Ove godine nakon rebalansa je raslo za skoro 7 milijardi na 23,6 a sljedeće godine u 2022. raste za 8 i pol milijardi na 32 milijarde kuna. Prema tome, potpore koje smo dali građanima kvalitetna priprema mjera covid i otvaranje uspješna sezona, te europski fondovi koji su uzeli zamah ključne su komponente razvoja i da smo mogli ovako dobre rezultate pretočiti u Proračun za iduću godinu. 164,5 milijardi kuna prihoda, 173,8 milijardi rashoda, što je gotovo 500 milijuna kuna više nego Rebalans kada smo, projekcije rebalansa kada smo to raspravljali. U to još treba pribrojiti isto tako i jedan dio EU fondova koji se još nije mogao planirati, a kroz godinu će se uključiti, kada se usvoji Operativni programi. Hrvatska u sljedećih 10 godina ima 25 milijardi eura na raspolaganju, i opet to nije neka slučajnost, to nije sljedovanje, osobno sam sudjelovao u pregovorima, trebali smo dobiti 2 milijarde manje nego što smo imali do sada, a dobili smo ukupno 2 i po puta više. U proračun će se sigurno trebali pribrojiti, kad se usvoje Operativni programi i projekti koji će krenuti krajem godine, ali ono što je ukupno je 25 milijardi eura. Kada govorimo o avionima, odnosno Rafalima koje smo potpisali i platili ove godine 2,2 milijarde kuna, čuli smo dosta kritike od oporbe koliko se moglo izgraditi bolnica, škola, vrtića, umjesto toga. A odgovor je ništa. A zašto ništa? Zato što nam je obveza NATO-a da 2% BDP-a ulažemo u sigurnost. Da nismo avione, morali bi u nešto drugo. Tako da oni koji govore da smo mogli na nešto drugo, u biti treba javnosti reći da su oni protiv NATO-a i da oni hoće da Hrvatska izađe iz NATO-a, a ovi avioni i odvračajuča njihova snaga jasna je poruka investitorima za sljedećih 30 godina da je ovo sigurna zemlja, integrirana i da mogu ovdje ulagat. Hala poštovani potpredsjedniče, evo meni je drago da ste spomenuli te silne milijarde iz EU fondova. Primjećujem da ovisno kako koji predstavnik vladajućih govori, te milijarde samo rastu. Prvo su bile 22, sad su već 25, vjerujem da kao bivši ministar EU fondova dobro znate da nisu to sva bespovratna sredstva. Nama je na raspolaganju 12,7 milijardi bespovratnih, ovo drugo su sredstva iz NPOO-a i nešto zajmova, tako da to nisu sredstva koja će netko letit nad Hrvatskom avionom i samo nam ih bacat. Ali meni je drago da se hvalite, pa bi vas ja pitala. Ako već ćemo dobit sve te silne milijarde, sad ste dakle rekli 25 milijardi eura će Hrvatska dobiti, pa zbog čega onda u Proračunu nema novaca za nekakve, rekla bih možda, potrebnije stvari koje se traži. Reklo se kad smo podnosili amandmane, nema novaca. Ne želite smanjiti porez zbog menstrualnog siromaštva u Hrvatskoj na higijenske potrepštine, rekli ste nema novaca. Sad kažete da ćemo dobiti [[Upadica Furio Radin: Gospođo Radolović, vrijeme.]] 25 milijardi eura, pa svi naši problemi su riješeni. Pa mene čudi vaše nepoznavanje prvo znanje europski fondova. Velika većina tog sredstava je bespovratnih. Nije to tako ne, 25 milijardi eura razlažu se na 14,7 milijardi višegodišnjeg financijskog okvira, 85% bespovratno. Nakon toga imamo 10 milijardi eura Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 6,3 milijarde bespovratno i onda imamo Fond solidarnosti 800 milijuna eura, 100% bespovratno. Dakle, to je prva stvar. A koliko ste vi bili socijaldemokrati, koliko se vi pozive na socijalu, ja mislim evo vaša vlada, evo gospodin Bauk će sada dati repliku je digla minimalnu plaću za 11 kuna. I vi se onda pozivate na neku socijalu, socijaldemokraciju, socijalna pitanja, a mi evo ministrica bivša Murganić je rekla, sljedeće godine 800 milijuna kuna samo iz Državnog proračuna bez EU projekata u socijalu ulaže. Zahvaljujem. Kolega Paviću, ovo je meni već negdje 12 proračun, 13 u Saboru. 4 su bila iz pozicije Vlade, a ovih 7, 8 iz pozicije opozicije. I nikad mi ni jedan amandman nije prošao.

I sada pogledajte, kad se usvoji amandman Kluba HDZ-a da se vozila mogu besplatno, vatrogasna, vozit trajektom, oni kad dođu na Brač, neće moći otić u Vatrogasni dom, neće nam pomoći ni leteća sredstva.

Drago mi je da SDP tako gleda prema predsjedniku Milanoviću i smatra da je previše njemu i da bi vi dali za Brač, tako da ja vjerujem da će ministar Marić razmotriti taj amandman, ja ne mogu konkretno reći, ali meni je drago da ste vi progledali. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega, nisam razumjela jel to s pozicije predsjednika Vlade i predsjednika države se skida. Ali moja replika ide u drugom pravcu, naime vi dobro baratate, fizičar ste, matematičar sa brojkama, pa možda da ovdje samo kratko i jasno kažete, koliko je ugovoreno sredstava iz Europskih fondova do našeg dolaska, dakle do dolaska Vlade Andreja Plenkovića 2016. godine. Dakle, podaci su sljedeći. Do, dakle, dolaska Vlade gospodina Oreškovića bilo je ugovoreno 6%, a isplaćeno nula. S našim dolaskom na vlast ugovorenost je bila 9%, isplaćenost 1%, a sada je ugovoreno 123%, isplaćeno 63%, a ovjereno, dakle provjereno od Brisela 50% Dakle, pola sredstava nam je Brisel provjerio, odobrio i time smo u zadnjih 6 mjeseci pretekli 6 država i sad smo na otprilike polovice liste EU država po iskorištenosti, a još jedanput napominjem da je nama ovo prva omotnica, druge države poput Danske, poput Belgije koje su sada iza nas po iskorištenosti su itekako dugogodišnji korisnici EU fondova. Hvala.

Obmanjuje i hrvatsku javnost i nas sve ovdje u sabornici, kao uključujući vas, dobro zna da nije ugovoreno, a niti isplaćeno 0% sredstava, ali zaboravlja spomenuti da na pragu ulaska u 2022. ova Vlada je zapravo isplatila svega 50% sredstava iz EU fondova, iako je operativno razdoblje trebalo bit već gotovo. Ne, pardon, pardon, pardon.

U naša vlada 0 dana pritvora, a vaša dana barem 20 dana pritvora za ministra za EU fondove.

Danas već dugo raspravljamo o Proračunu za 2022. g. i projekcijama za 2023. i 2024. g. i mislim da nekako sukus cijele te rasprave po meni bi trebao biti da ustvari je najvažnija stabilnost i odgovorno ponašanje prema državnim financijama, što iz podataka koje imamo i kojima smo danas ovdje govorili, možemo suvislo i argumentirano potvrditi, a to je da kontinuitet koji je Vlada, bivša HDZ-ova Vlada imala od 2016. do 2019. je omogućio ustvari dobru reakciju prilikom Covid krize, a onda i reakcije koje su nastale nakon 2020., gdje je sad u 2021. imamo i rast BDP-a i pad javnog duga i ukupnu stabilnost koju na neki način potvrđuju i građani svaki put kad ih se anketira i daju podršku upravo HDZ-u i HDZ-ovoj Vladi. Danas od oporbe uglavnom slušamo sve suprotno i trude se prikazati da to nije tako, međutim, očigledno kod građana to ne prolazi. Ja dolazim iz Bjelovarsko-bilogorske županije i moram priznati da imam iskustvo i sa onim kako se odnosilo prema županijskom proračunu i baš zbog toga što je u proteklom vremenu bivši župan, a današnji naš kolega saborski zastupnik donosio odluke zbog kojih sad imamo situaciju da imamo 199 milijuna kuna kredita, a nemamo osigurana sredstva za vraćanje tog kredita, između ostalog, kad smo kroz repliku govorili o izgradnji bjelovarske bolnice, točno je da je 282 milijuna kuna ugovoreno za gradnju ove, ovakve zgrade bez, dijela bez skoro sve opreme jer sama gradnja je 172 milijuna, al onda imate dodano projektiranje da bi se to moglo izvesti, pa imate nadzor, pa ovo, pa ono i na kraju to još dođe ugovorenih 10 milijuna kuna za kojih ni kroz kredite nisu osigurana sredstva za plaćanje toga i kako bi uopće mogao zdravstveni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije koliko toliko normalno funkcionirati u narednom vremenu, podnio sam amandman vezano uz bjelovarsku bolnicu u ukupnom iznosu od 51,5 milijuna kuna kroz naredne 3 godine, a ta sredstva prije svega, trebaju služiti da se može vraćati kredit koji je podignut za gradnju bolnice. Ostanite, g. Bajs će replicirati.

Naime u prostorima iz nekakvog 19. ili 18. stoljeća teško je raditi operacije, ja bih rekao da je to više za muzeje nego za zdravstvo. Da, mi smo krenuli u to, ne da smo napravili u ovom slučaju samo opću bolnicu, mi smo napravili dakle projekte vezane uz glazbenu školu, centar kompetencija i mnogo toga drugoga. Što se tiče vraćanja kredita, naravno da je to ugovore i da to piše na stranicama županije i vi to dobro znate. Ali bitnije je vama, dakle meni je drago da ste podnijeli amandman jer u ovom proračunu koji ima preko 2 000 stranica i teži 184 milijarde kuna, zapravo Bjelovarko-bilogorska županija nije spomenuta niti jedanput. Dakle sad ste sami sebe demantirali jer ste i vi već rekli da je spomenuta brza cesta, ali ajmo se vratiti na ovo o čemu smo replicirali jedan drugome. Dakle, glazbenu školu gradi, gradili ste, ali niste uopće osigurali sredstva za plaćanje tog ugovora kojeg ste ugovorili, to je nekih 30-ak milijuna kuna. Onda kad ste spomenuli škole, dopustili ste kroz cash pulling još 30-ak milijuna kuna dodatnog zaduženja, da bi se uopće te škole mogle raditi, koji isto nje osigurano od kud će se vratiti. I onda dolazimo na kraju na bolnicu, gdje je HDZ Bjelovarsko-bilogorske županije, kao i HDZ cijele Hrvatske, pa i naš premijer, nikad nije bio protiv gradnje bolnice i to je vaš spin koji cijelo vrijeme govorite, nego baš suprotno, ali u normalnim i racionalnim granicama, onako kako to upravo Bjelovarsko-bilogorska županiji treba. Sad imamo situaciju koju imamo i opet, tko će izvući krizu? Opet HDZ, zato imamo ovaj amandman i imamo predsjednika Plenkovića koji je obećao da će nam pomoći oko vraćanja tog kredita, a naravno onda kasnije i da to stavimo u funkciju. Nemate replika.

Uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo ovo svoje izlaganje ću početi sa čestitkama. Otišao je gospodin Kujundžić, žao mi je. Čovjek je posvojio troje djece. Vidio sam ih, žive u istoj zgradi tu gdje ja živim i stvarno nešto lijepo za vidjeti jednu takvu obitelj na jedan sasvim drugačiji način i evo želim mu čestitati i naravno poželjeti puno zdravlja i sreće i njemu i njegovoj dječici. Druga čestitka ide ministru financija. Možemo mi ovdje govoriti od jutra do mraka. Bio sam, pratio sam raspravu od jutros od pola deset pa evo sve do sada i mislim da gospodin Marić bez obzira na sve što tko mislio o njemu, ovih 7 godina u kontinuitetu stvara tu jednu bolju Hrvatsku naravno sa predsjednikom Vlade na čelu Andrejom Plenkovićem i tu ja nemam nikakve niti osobne, niti dvosobne koristi od toga. To kažem kao čovjek koji svaki tjedan putuje iz svojih Vladimirevaca u Zagreb i gleda kako se pojedini krajevi razvijaju u zadnjih 4 ili 5 godina, a do tada smo negdje tavorili na mjestu. Da li je dovoljno, da li je puno, da li bi moglo bolje zasigurno da. Ali mislim da imamo uvjete i preduvjete za tu bolju Hrvatsku, pogotovo za onaj dio istočne Hrvatske iz kojeg dolazim i sam, za našu Slavoniju, Baranju i Srijem koji sigurno zaslužuju da budu kraj koji može pokrenuti Hrvatsku. To je poljoprivreda kao pokretač gospodarstva pogotovo u našem dijelu lijepe naše domovine i reći da evo i Ministarstvo poljoprivrede i kroz svoj ruralni dio i kroz ovaj osnovni dio proračun poljoprivrede je negdje oko 8,6 milijardi kuna. Nismo ukinuli niti jednu mjeru, niti jednu potporu koja ide u korist naših seljaka koji časno i pošteno žele živjeti od svog rada. Bilo je ovdje svakakvih priča koje su i točne i netočne. Mjera 741 zasigurno je jedna od boljih mjera koja se dogodila u protekle 3 godine. Izgrađeno je preko 230 dječjih vrtića, izgrađeno je na stotine društvenih domova, vatrogasnih spremišta. To je život na selu. Što drugo na selu može biti ako nema dobrovoljnog vatrogasnog društva, ako nema društvenog doma i ako nema vrtića? Nećemo pokrenuti demografsku obnovu Hrvatske bez izgradnje dječjih vrtića u svakom selu. Viljevo je jedno malo mjesto na prostoru Osječko-baranjske županije. Otvorili su dječji vrtić. To je sve netko isplanirao u proračunima ne samo za ovu 2022., nego i 21., 19., 18. i mislim da je to i više nego dobro. Nacionalni plan oporavka i otpornosti također ide u prilog kraju iz kojeg i sam dolazim ne samo kroz Savjet za Slavoniju i Baranju i Srijem, nego i kroz dio turizma pogotovo kontinentalnog turizma. To je nešto što je sigurno u Slavoniji, Baranji i Srijemu potencijal koji još dovoljno nije iskorišten i koji bi se mogao iskoristiti. Na kraju krajeva i mora se iskoristiti jer mislim da tu leži onaj dio priče koji želimo pričati, a to je da zdrava hrana koju proizvedu naši proizvođači završi upravo na stolovima koje će konzumirati turisti koji dođu ne samo kod nas u Slavoniju, nego koji dođu i na Jadran. Stoga na kraju svega ovoga da ne govorim puno o brojkama, nije mi to bila ni namjera, no poručiti možda svima onima koji ne znaju dovoljno. Nema sastavljena proračuna ako niste pobijedili i na taj način dobili priliku da pokažete što znate i način na koji ćete to ostvariti.

Zahvaljujem. Kolega Ivanović danas u raspravama smo se puno naslušali kritika vezano za Prijedlog proračuna za 2022. godinu od strane oporbe da je nerealan, da je kozmetički, da je loš, da nije razvojan, a iz vašeg izlaganja smo čuli puno toga pozitivnoga i za ono što smo utvrdili kao činjenice i realno. Pa evo i ja i vi smo iz Slavonije i znamo koliko nam je projekt Slavonije, Baranje i Srijema pomogao što se tiče ulaganja na našem području i time smo ispravili i nekakvu nepravdu prema našim građanima sa našeg područja. Evo i ovom proračunu za 2022., a isto tako i u projekcijama za 2023. i 24. je planiran novi program, nova aktivnost Program Slavonije, Baranja i Srijem u iznosu od 50 milijuna kuna za svaku godinu, pa molim vaš komentar.

Ergela u Lipiku uz onu u Đakovu to je jedna javna ustanova zasigurno nešto što će doprinijeti razvoju Lipika kao kraja koji je stradao u Domovinskom ratu i sigurno im može dati priliku da barem malo napreduju i u tom turističkom smislu to pokazuje ergela u Đakovu koja je obnovljena, izgrađena zatvorena jahaona i Đakovo ne izgleda više jednako sa ergelom prije i sa ergelom koju ima sada.

Hvala lijepa. Pa evo upravo ste poštovani kolega krenuli govoriti i o važnosti života u Slavoniji i DVD domova i razvoju radnih mjesta, pa ja bih vas samo malo podsjetio na sve projekte koje smo pokrenuli od programa „Zaželi“ dvije milijarde kuna, preko 15000 zaposlenih žena.

Od toga da tamo stariji naši sugrađani mogu dobiti aktivno starenje, odnosno različite programe za vježbanje ili bilo koje načine njihove integracije. Mnoge socijalne programe koji se provode za socijalno uključivanje. Dakle, sve je to isto reflektirano u proračunu, ali ono kad vas vide, grube brojke to se ne vidi a upravo ovim što ste rekli da DVD, nema života bez DVD-a me je podsjetilo na to. Hvala lijepo. Stariji ljudi, a budimo iskreni Hrvatska svakim danom ima sve više starijih osoba. Program „Zaželi“ je jedan od boljih projekata koji se dogodio na prostoru RH. Ako razgovarate malo sa tim ljudima koji koriste usluge ljudi koji im dolaze u kuće vidjet ćete da je to nešto s čim se jednostavno ne smije prestati i to je evo moja sugestija i ministru financija i predsjedniku Vlade. Ne prekidajmo taj program jer je izvanredan, dobar je, dvostruku korist imamo od njega. Stare i nemoćne koje nitko ne obilazi obiđe netko, a s druge strane sve osobe koje imaju preko 50 i više godina dobivaju priliku da odrade još nešto staža i na taj način steknu zasluženu mirovinu. Kažete što može biti ako ne društvenog doma. Pa evo reći ću vam ja može bit posla, može bit zemlje, može bit budućnosti. Ili recimo fontane u Našicama na novom trgu koja je otvorena početkom godine, a već sad ne radi. Evo to je recimo budućnost Slavonije i Baranje. Pa koliko je bilo turista u Ladimirevcima? Koliko je bilo u Žalčinu? Koliko je bilo u Harkanovcima? Pa je kolega da. A koji su rezultati toga? Jesu rezultati toga što je hrpa ljudi otišla. Da, to su rezultati. To se slažem. I to je vezano recimo za ovaj proračun. Domagoj Hajduković evo čovjek koji dolazi iz istog područja i to je ono što mene na određeni način čini tužnim čovjekom što dolazimo iz istog kraja, a gledamo kroz sasvim dijametralne fokuse Domagoj i ja. Zna on dobro da se i na području Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske i Požeško-slavonske dogodili mnogi projekti i tu uopće nema spora. Pogledajmo jednu Pleternicu, pogledajmo na kraju krajeva bilo koji mali grad na prostoru Slavonije, Baranje i Srijema i vidjet će se to o čemu vi govorite. Vi ne volite HDZ to je vaše pravo, vi se borite protiv HDZ-a i ja tu nemam ništa protiv. Ali da kažete da se ništa nije dogodilo, da smo do 2014. godine imali skoro 30% nezaposlenih na prostoru Osječko-baranjske županije sad je to svedeno na 12%

Povrijeđen je članak 238. On kaže da ja ne volim HDZ. Ja ne volim korupciju kolega, a iz Pleternice smo krenuli projekt Slavonija, hoteli na Jadranu itd. Dakle, molim vas nemojte, nemamo ispravak netočnog navoda. Ja nemam ništa protiv HDZ-a, ja imam protiv korupcije, a sad vi zaključite ostalo.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kolega Ivanoviću evo opet na svu sreću dolazimo iz istog kraja, nekako smo se mi Slavonci uhvatili replika vama. Pa ne mognem se nadovezat na prethodne vam replike, pa isto možda podsjetit vas na silna ulaganja u poduzetničke zone, poduzetničke inkubatore, u turističku infrastrukturu.

Ja ih vidim, a čini mi se da ih vidite. Konkretan, egzaktan broj. Da to može, treba možda bolje naravno uvijek treba bolje, ali pomaci se vide. Onaj tko želi, taj ih vidi. Pa ja samo ne da ih vidim, ja svjedočim tim stvarima i ne govorim to da bih nekome dizao perje, nego govorim to iz vlastitog iskustva, iz života. Što se tiče voljenja ili nevoljenja ja tu nemam nikakvih problema.

Prvo moram pohvaliti, ministre, evo što je i u ove sate s nama cijeli dan i kreniti i otvoriti svoje izlaganje na temu slično kako sam danas i predsjedniku Vlade postavio pitanje, odnosno replicirao na izlaganje. Dakle kako bi skratili ove rasprave koje imamo i koje slušamo i od strane kolega iz HDZ-a i s druge strane od kolega iz SDP-a, mislim da bespredmetno je tu pričati, stvar je kuta gledanja i netko je zadovoljan, a netko nije i svi imaju pravo na to i na svoj stav i na promišljanje u smjeru kako promišljaju. Međutim, ja sam u samom uvodu rekao i slično sam rekao i po pitanju izlaganja Izvješća glavne državne odvjetnice, uopće u sam meritum stvari, u tehnikalije neću ulaziti, uopće ne sporim i ne dvojim da je tu i ministarstvo na čelu s ministrom i njegovim ljudima, da su odradili korektan posao i da tu s aspekta struke sve funkcionira. Međutim, ono što dovodim u pitanje i što mislim da treba dovesti u pitanje jeste jesmo li mi zadovoljni sa smjerom kuda Hrvatska ide ili nismo. I tu odgovaramo na puno ovih izazova na koje smo se sad uplitali. Po meni ovaj Proračun predstavlja jednu politiku kontinuiteta. Kontinuiteta ne samo ove Vlade Andreja Plenkovića niti one prošle nego vlada svih od Domovinskog rata naovamo, pa čak i nekih godina i desetljeća od ranije.

Je li to sve crno? Naravno da nije, naravno da su tu EU fondovi, naravno kako ste govorili da je velik broj projekata otvoren, što preko Europskog socijalnog fonda, što kroz koheziju, ravnomjeran razvoj, program EU, prekogranične suradnje i sad redom da ih ne nabrajam, naravno da su na mjesta i hvala dragom Bogu, puna, i trebaju biti još više puna i DVD-a i vatrogasnih domova i aglomeracija i cesta i škola i vrtića, što se sada najavljuje, međutim, pitanje koje se postavlja i koje ostaje iza svega, kome i čemu to služi? Poglavito, doista se dovodim u pitanje i ja ima li uopće smisla iznositi krute brojke, hladne brojke, brojke koje su neumoljive kad svjedočimo stavovima nekih kolega i osluškujući vas, rekao bih da u Slavoniji sve cvijeta, da je u Slavoniji fenomenalno. Popis koji je pred nama već je dijelovi, popis stanovništva, dijelovi tog popisa su izašli u, doduše u neslužbenoj verziji u medijima, potvrđuju upravo Osječko-baranjsku županiju kao županiju sa najvećim gubitkom i odljevom stanovništva u posljednjih 10 godina u brojci 35 521 stanovnik.

Nastaviti dalje pa doći do Požeške koja se svela na 66 tisuća ili Virovitičke sa 73 tisuće, ne zna čovjek je li bi sjeo i plakao ili što bi radio. Naravno, treba promišljati, kako sam rekao, to je kontinuitet jednih politika, ali ne treba ni zatajiti ni zanijekati da je tu i aktualna Vlada već kroz drugu vladu sada, 5 godina u mandatu i dakako da ima svoj udio odgovornosti u tome. Ovo govorim kako bih ukazao na jednu činjenicu, a to je da se sad nalazimo prvi put u prvoj godini nakon popisa koji je upravo proveden u '21. dakle pričamo o proračunu za narednu godinu. Mislim da smo morali to iskoristiti hrabrije, za napraviti jedan zaokret, ne dvojim ni da vi volite Slavoniju ni da kolega Hajduković voli Slavoniju ni da svi mi volimo i Slavoniju i Liku i sve naše krajeve, ali pričati o tome ne viditi ovu opasnost je naprosto suludo. Ne viditi opasnost koja se krije iza imena, a vi ćete pretpostaviti o čemu pričam, Orljava, Viro, Boxmark Leather, Đuro Đaković Industrijska rješenja,

Evo, uvaženi kolega Penava. Spadam u kategoriju onih ljudi koji pogotovo ovdje u hrvatskom parlamentu želi govoriti ne na osnovu nekakvog dojma nego na osnovu činjenica i onoga što sam kroz svoje djelovanje uopće i vidio i dotaknuo se. Ajmo biti iskreni, evo, vi ste čelnik jedne jedinice lokalne samouprave, bili Slavonija imala još veći odljev stanovnika, iako je ovaj velik, da nismo uspjeli izgraditi barem dio one infrastrukture koja barem kakva takva garancija da ćemo zadržati i dio investitora, ali i dio ljudi koji moraju i koji žele živjeti u Slavoniji, Baranji i Srijemu? Ja mislim da su pomaci vidljivi. Rekao sam, da li je dovoljno, da li bi moglo više, zasigurno da, ali sam siguran da smo prve korake učinili, no naravno, na tome ne treba i ne smije se stati.

Ona je spomenula i pohvalila obilaznicu oko Virovitice. Pa naravno da treba, naravno hvala svakom tko je doprinio u tom smislu. Međutim, ono o čemu vam ja govorim da ona je to pohvalila i neka je i svi mi trebamo pohvaliti. Međutim, ona ni jednom riječju nije spomenula tvornicu Šećera iz Virovitice koje više nema. Ona nije spomenula brojku stanovnika koja se nadvija kao mač nad glavom svih nas, ali i njene županije. Ono što bih ja, ali siguran sam da to ministar zna i na čemu bi se jako zabrinuo jeste kamo idemo sa ovakvim opterećenjem. Neki dan sam pričao o cijeni goriva, pa baš na one sve trošarine poštovani ministre da još idemo sa PDV-om na trošarinu je meni van, van, ja to ne mogu shvatiti a poglavito u kontekstu još podizanja energenti idu gore, digli smo minimalne plaće kakve će to reperkusije imati na prerađivačku industriju.

Hvala predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i zastupnici. Pokušala sam si danas odgovoriti na jedno retoričko pitanje je li Andrej Plenković uvjerljiviji kada govori o nultoj stopi toleranciji na korupciju ili je uvjerljiviji kada govori da mu je stalo do borbe protiv klimatskih promjena, do održivog rasta i budućnosti. Ministar financija vrlo samouvjereno tvrdi da će u iduće dvije godine glavni pokretač rasta biti investicije i izvoz roba i usluga. Andrej Plenković u Glasgowu poručuje da će do 2030. godine posaditi milijun stabala kako bi time kompenzirao utjecaj turizma na emisije plinova. Ako pogledamo na koji način stavke iz proračuna ocrtavaju ove najave ne vidimo ništa. Na isti način na koji su za vrijeme Summita o klimatskim promjenama prizori uništene, potpuno nestale Arizone zgrozili svijet i time potaknuli vodeće svjetske političare da makar deklaratorno najave promjene politika u pravcu veće zaštite prirodnog bogatstva ovom prilikom pozivam sve hrvatske građane da si predoče u vlastitim mislima sliku Hrvatske koja je baš kao i bivše šume Arizone nakon 30 godina vladavine HDZ-a jedna potpuno opustošena zemlja. Državu čine prostor, institucije i ljudi. Prostor smo devastirali. Institucije su nam u šaci koruptivne vlasti, a ljude smo otjerali korupcijom. Njima se ovaj proračun niti Nacionalni plan oporavka i otpornosti ni na koji način ne obraćaju. Pravosuđe, javna uprava, zdravstvo, obrazovanje, socijalna sigurnost svi ti sustavi koji su trebali biti temelj i jamstvo našeg prosperiteta već tri desetljeća služe parazitiranju HDZ-a na vlasti. Proračun kaže malo ovdje, malo ondje, manje-više sve po starom, samo sve je skuplje nego prethodnih godina. Ali ništa značajno u samom sustavu se ne mijenja. Sustav ostaje isti i taj sustav je samo plijen vlasti koja nije sposobna dobro upravljati, ali je unatoč tome puna samohvale, silna, umišljena a bezidejna. Andrej Plenković ne zna upravljati jer u suštini ni ne zna o čemu govori. Naime, nije problem Hrvatske to što nema dovoljno šuma. Problem Hrvatske je to što je puna paradoksa. Imamo Gorski Kotar kao jedno od najšumovitijih područja unutar cijele Europske unije, a paradoks je to što Gorski Kotar kao šumom bogat kraj nema srednju šumarsku školu unatoč tome što za takvo nešto ima itekako puno interesa među potencijalnim polaznicima. I ne bi niti znali za to da nije bilo baš ove izjave premijera iz Glasgowa. Naime, Srednja šumarska škola u Gorskom Kotaru postojala je do 90-tih, onda je zatvorena i više nikada nije ponovno otvorena, a paradoks je i to što je resorno ministarstvo na poziv i prijedlog lokalne vlasti da se takva škola izgradi i otvori reklo da za takvu investiciju naprosto nema dovoljno financijskih sredstava. To naprosto nije istina. Nije istina da nema financijskih sredstava, nego je istina to da za tako nešto HDZ-e nema nikakvog interesa. Naime, Andreju Plenkoviću, njegovom ministru financija, HDZ-u koji ovdje čuva parlamentarnu većinu nije stalo do očuvanja našeg prirodnog bogatstva. Nije im stalo niti do ljudi koji bi sa dobro usmjerenim obrazovanjem mogli ostati u kraju kojeg vole i mogli bi u njemu inovacijama otvarati i stvarati nova radna mjesta i sebi prosperitet, a time i prosperitet kraja. Nije im stalo niti do institucija koje bi im uspostavile dobro organizirani sustav koji je okrenut potrebama i interesima svakog građanina, svakog pojedinog kraja. Nema reformi kojima se sustav na bilo koji način mijenja. Dakle uvaženi ministre financija Mariću neće investicije uspjeti generirati rast zato što je sustav korumpiran od vrha do dna. A što se tiče sadnje stabala niti ova spektakularna najava Andreja Plenkovića od milijun stabala u sljedećih milijun godina neće značajnije promijeniti strukturu našeg šumskog fonda. Tako naime kažu stručnjaci ono malo njih što ih Hrvatska još uvijek nije izgubila. Zato vas pozivam prepravite stavke tog vašeg neambicioznog proračuna pa usmjerite više i to značajno više u obrazovanje, u znanost, u inovacije, u kulturu, u sport. Ulažite u stabla znanja jer samo tako možete osigurati rast i razvoj i budućnost jedne nacije. Naime, upravo tako su koncipirani amandmani Stranke Centar i Stranke Glas. Imate dvije replike. Gospođo Orešković vi ste rekli da mi imamo dovoljno šuma 46% Koliko je zapravo točan podatak? Ja ću vam reći da postoji ozbiljna sumnja da postoji prekomjerna sjeća šuma. Kada govorimo o tome onda ću naglasiti i da UN-ova agencija je rekla da imamo za 1/4 manje posađenih šuma u zadnjih 10 godina što će reći siječemo, prodajemo, ali u isto vrijeme ne sadimo. Ako je to UN-ova analiza na temelju naših podataka to znači da mi ne poštujemo niti vlastita prirodna bogatstva, a niti poštujemo vlastite zakona, jer kada govorimo o Hrvatskim šumama koje čine gotovo 75% ukupnih šuma na području Republike Hrvatske, a koje je vlasnik zapravo RH i predstavnik Vlada. To je jedan ozbiljan problem. Tako da se ne bih složio sa vama, imamo dovoljno šuma, jer podaci govore upravo obratno da mi siječemo sve više, a sadimo sve manje. Da, ovo sam izjavila na temelju službenih očitovanja šumarskih udruga koje su reagirale upravo na izjavu ministra, bože predsjednika Vlade iz Glasgowa. Ali ja se zapravo u suštini slažem sa vama da unatoč službenim podacima, golim okom je vidljivo što se događa na obroncima Medvednice.

Sve to skupa govori upravo o tome da mi nemamo kvalitetne institucije, da nemamo dobro obučene ljude, jer naprosto to nije bilo u sferi interesa ove vlasti. Možda ove probleme nitko nije niti prinio pozornosti našeg premijera, ali zato sam i rekla naši amandmani idu upravo ka tome da se našim resursima, a to su prije svega ljudi, prirodno bogatstvo i institucije koje su jamstvo prosperiteta posveti veća pažnja.

Naime, prije je bilo lakše. Prije su imali Fimi- mediu i znalo se tko može krasti. I onda su imali kontrolu i to je bila kontrolirana šteta, a i bilo je lakše državi vratiti ove novce jer je sve išlo sa jedne strane, a sad nam se čini da je ta krađa decentralizirana i da u stvari imamo problem decentralizacije jer više to premijer ne može pratiti. Dakle, opet je HDZ ponovio mandat, opet ima 66 zastupnika i u odnosu na 2009. sve je isto samo njega nema. Hvala. Uvaženi kolega Bauče, zna se tko može krasti i zna se tko krade. Ali dobro ste primijetili da nešto i po ovom pitanju treba učiniti. Naime, s obzirom da sada imamo antikorupcijska tijela koja više nisu u mogućnosti obavljati svoj posao na način da korupciju detektiraju i da je procesuiraju na vrijeme i kako treba. Možda bismo mogli smanjiti stavke proračuna sa Državnog odvjetništva, sa USKOK-a pa i sa Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ne znamo, u moje vrijeme je proračun povjerenstva iznosio negdje oko 6 milijuna kuna na godišnjoj razini, pa hajmo to preusmjeriti sve skupa na samu Vladu i na ured ili kabinet premijera, pa ćemo tamo ojačati one njegove čuvene receptore za detekciju korupcije, jer ne treba nam ničiji sud osim njega samog.

Poštovani potpredsjedniče zahvaljujem, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Drago mi je što je ministar financija i dalje sa nama tako da može iz prve ruke čuti što nas zapravo muči u ovom po nama nerazvojnom proračunu. Moram prvo reći da nije pošteno to što mi kad podnosimo amandmane moramo za svaku našu ponajmanju stavku obrazlagati zašto mislimo da je amandman potrebno usvojiti, dok za proračun čiji se posebni dio proteže na 878 stranica i tisuće i tisuće stavaka ne znamo zašto su uopće završila u samom proračunu. Ja ću tako evo primjerice navesti samo neke iznose zbog svekolike hrvatske javnosti, pa primjerice unutar stavke Vlade RH odjednom je administracija i upravne same usluge odnosno rashodi za usluge su porasle na 20 milijuna To je ne malih 10 milijuna kuna više nego prethodne godine, a za čak 17 milijuna kuna više negoli 2018. Godine. Zatim Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 15 milijuna kuna. Unutar te direkcije nalazi se stavka same administracije 7 milijuna kuna također dvostruko više nego prethodnih godina. Zašto? Obrazloženja nema. Moram reći kao osobi koja je nova u Saboru da sam mislila da će mi biti poprilično teško nalaziti stavke s kojima ćemo pod navodnicima skidati kada smo pisali naše amandmane, ali moram reći da je to bilo jako lagano, puno lakše nego što nam je to na gradskim i županijskim proračunskim razinama. Primjerice tako imate stavku u državnom proračunu Ured komisije za odnose sa vjerskim zajednicama 24 milijuna kuna. Ne govorim o onim međunarodnim sporazumima, Vatikanskim ugovorima koji iznose preko 350 milijuna kuna, nego nekakav ured komisije koji iznosi 24 milijuna kuna. Također obrazloženja čemu služi taj ured nema. Najfascinantnije stavke u proračunu za 2022. godinu sa projekcijama su svakako informatizacijski sustavi. Bit će valjda da se, da očito ova Vlada želi aferu softver da se protegne na sva ministarstva, na sva državna tijela, pa tako imamo stavku održavanje informacijskog sustava Carinske uprave 127 milijuna kuna. Također višestruki iznos u odnosu na sve prethodne godine. Zatim imamo stavku informatizaciju Porezne uprave 185 milijuna kuna. Prethodnih godina ta stavka iznosila je 20 milijuna kuna. Ne moram niti govoriti da je obnova voznog parka u nekim ministarstvima zaista uzela maha. Radi se o iznosu primjerice u jednom ministarstvu 8 milijuna kuna. Već sam u replikama govorila nemam ništa protiv da se pomaže Hrvatima izvan Lijepe naše, ali mislim da nije normalno da 40 milijuna kuna dajemo bolnici u Mostaru, dok naše bolnice rade u nehumanim uvjetima. Također, kao osoba koja radi na jednom sveučilištu, pulskom sveučilištu, znam koliko nam je teško skrpati kraj s krajem, znam koliko nas svakodnevno resorno ministarstvo odbija za sufinanciranje, primjerice, EU projekata gdje vrijedno povlačimo preko stotine milijuna kuna, onda kada pitamo za 5, 10% sufinanciranja, odgovor stiže vrlo brzo, u roku 24 sata-nema se novaca. Ali ima se novaca za sveučilište u Mostaru i za 40 milijuna kuna. Paralelno moram reći stavka koja me najviše zasmetala u cijelom proračunu na 878 stranica je Fond za lijekove koji se ne nalazi na listi HZZO koji iznosi 3,6 milijuna kuna. Upravo je u našoj Lijepoj našoj nekoliko humanitarnih akcija, posebice za djecu onkološke bolesnike koji će morati odlaziti na eksperimentalno liječenje u inozemstvo, dakle svega 3,6 milijuna kuna. A moram isto tako reći nešto i o zdravstvu. Hvalimo se kako provodimo, ova Vlada se hvali kako se provodi zdravstvena reforma, kako nikad zdravstvo bolje ne stoji, ali moramo svjedočiti tome da zdravstvo je jednostavno u milijunskim gubitcima i moram reći budući da je i sam ministar financija želi provesti reformu zdravstva, ali ne zna di mu curi, da si malo pogleda 2014. g. 2014. g. bila je pilot projekt SDP-ove Vlade, to je bila jedina godina od kad je osamostaljenja hrvatske države kada su sve bolnice, uključujući i onih 21 nedržavne, poslovale s plusom ili sa neznatnim gubitkom. Što se promijenilo?

Hvala. Cijenjena kolegice, nekoliko tema iz vašeg izlaganja podudara se s onim što ja zagovaram u političkom prostoru. Prije svega, dotaknuli ste se racionalnosti i opravdanosti utroška pojedinih sredstava, evo, ovih 24 milijuna kuna za Ured komisije za odnose s vjerskim zajednicama, doista nitko ne može utvrditi čemu služi. Problem Hrvatske je u tome što do sada niti jedna jedina vlast nikada nije odgovarala za besmislene i nepotrebne projekte i megalomanske milijunske cifre za koje se ne zna čemu služe. Drugi problem je postojanje čitavog niza institucija koje bi mogle biti pripojene unutar nekog ministarstva, evo, nakon vas će govoriti gđa. Zdravka Bušić pa ću ja reći da i Ured za Hrvate izvan domovine ima zaposlenih 55 djelatnika, svi bi oni mogli raditi unutar jednog ministarstva. To ću komparirati sa podatkom od svega 33 pravosudna djelatnika koja rade unutar USKOK-a. To pokazuje što su prioriteti ove države i koliko su oni nakaradni i kvarni. Da, kolegice Orešković, uistinu je teško snaći se u šumi svih tih institucija, državnih tijela koja je sad, možemo vidjeti u proračunu, a da ne govorim o onom izdvojenom dijelu proračuna gdje imamo financijske planove ostalih institucija. Međutim, ono što je zapravo jako, mogla bih reći tragikomično, ako pogledate ustroj svih ministarstva i njihovih troškova, zapravo je Ministarstvo financija to koje ima najmanje stavke i koje evidentno da se trudi štediti, a sva ostala ministarstva si uzimaju maha i nažalost, moram reći, iako ministar financija očito želi provesti tu reformu i cijelog proračunskog sustava, ne ide mu, naprosto, curi na sve strane po razno raznim tijelima, udrugama i institucijama u sustavu državnog proračuna.

Tako recimo u, samo u sustavu obrazovanja imamo planirane sredstva, već godinama se to provlači, i Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje i Odbora za etiku i znanost u visokom obrazovanju koji su naprosto ubijeni. Drugo, u pravu ste i ovo što ste zamijetili da se sad očito, kad su prošli izbori, kad je 3 godine mira, napadno počinju nabavljati i obnavljati vozni parkovi, gotovo za sva ministarstva, bez iznimke i treće, vrlo zanimljivo, ova treća opaska da postoji jedna, jedan određeni fetiš na informatizaciju ne samo ministarstava nego i ustanova. Smatrate li da je to slučajno ili je to nekakav organizirani plan kad govorimo o toj informatizaciji? Ono što ja mislim ovoga, da se oni tu dobrim dijelom žele osloniti na tzv. EU fondove i sve te puste i silne milijarde eura koji se nadaju dobiti iz EU fondova. Međutim, smatram da informatizacija cijelog sustava, da li pričali o poreznoj upravi, da li pričali o carini, nije prioritet. Posebice se pokazalo da nije prioritet s ovom posljednjom aferom Softver na način na koja se ona radi. Imamo mi trenutačno u našoj državi od školstva, od obrazovanja, riješiti prioritetnijih stvari nego informatizirati sustav jer smo pokazali da nam to ne ide, a ničemu niti služi. Što se tiče ovih svih tijela koje ste naveli u sustavu odgoja i obrazovanja, nisu ona jedina, imamo cijeli niz tih udruga, institucija koje zapravo ne rade svoj posao kako bi trebalo. Jedno od njih je recimo i Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje koje se sastaje samo da se sastaje, ne želi odobravati dopusnice studijima, a rade protuzakonski koji su ispunili uvjete, ali o tome mislim da će neka viša tijela Ovo zadnje je bilo interesantno, ali nažalost vrijeme. Izvolite.

Kolegice i kolege. Dopustite mi uz ovaj Prijedlog Proračuna naglasiti određene stavke koje su bitne za Odbor za Hrvate izvan RH. Željela bih ukazati da značajnu poziciju na državnu, unutar državnog proračuna predstavljaju i sredstva planirana i namijenjena za očuvanje identiteta Hrvata koji žive izvan RH.

Ovdje želim posebno naglasiti značajnu ulogu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za područja odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan domovine koji kroz cijeli niz svojih aktivnosti već od 2012. godine sustavno skrbi i surađuje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Hrvatske, a koji je također bio obvezan podnijeti Prijedlog proračuna za ovo predmetno razdoblje. Svjesni potreba i značaja, ali i dokazane koristi i aktivnosti koje se provode Prijedlog proračuna za 2022. godinu ovog središnjeg državnog tijela veći je za od prilike 68 milijuna kuna. Ovo povećanje osigurano je unatoč otežavajućim okolnostima koje su nas zadesile od pandemije do potresa, jer Vlada je svjesna važnosti i potrebe očuvanja hrvatskog identiteta izvan naših granica. Ovdje ću navesti samo neke stavke proračuna koje su značajno povećane upravo zato jer su od iznimnog značaja za pripadnike hrvatskog naroda izvan RH. Navest ću samo neke one bitne. Financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 22. godinu predviđeno je povećanje od 24 milijuna kuna. Za programe i projekte organizacija i udruga hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama za financijske potpore za 22. godinu planirano je povećanje od 3 i pol milijuna kuna. Za programe i projekte organizacije i udruge hrvatske nacionalne manjine financijske potpore za ovaj proračun predviđeno je povećanje od 5 milijuna kuna.

A po prvi put unutar proračuna predviđena su i sredstva za programe poticanja povratka i integracija hrvatskih iseljenika te privlačenja mladih naraštaja tj. integracijskih projekata. Za programe potpore strateškim projektima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i u Crnoj Gori predviđeno je povećanje od otprilike 2 i pol milijuna kuna. Također za razvoj i uspostavu digitalne aplikacije za učenje hrvatskog jezika Središnji državni ured izradit će se nova suvremena aplikacija za internetsko učenje hrvatskog jezika predviđeno je također povećanje od 2 i pol milijuna kuna itd., itd. Ovom prilikom želim također istaknuti da su članovi Odbora imali pohvale za napor i nastojanje Vlade Republike Hrvatske ali i Središnjeg državnog ureda, Savjeta Vlade i svih ostalih institucija čija je misija i cilj potpora i jačanje položaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanja povezanosti i zajedništva domovinske iseljene Hrvatske uz trajnu misiju očuvanja hrvatskog identiteta, razvoja i napretka Hrvatske ali uz ustrajno poticanje povratka naših iseljenika i integracija u hrvatsko društvo. Kao povratnica u domovinu iz osobnog iskustva mogu reći koliko svaka veza s domovinom znači za Hrvata u iseljeništvu. Naši sunarodnjaci u iseljeništvu to prepoznaju i cijene trud i brigu domovine. Ali međutim imate replike pa ćete se moći nadovezati. Poštovana kolegice dugo ste živjeli u Americi i sigurno vam je poznat rad helikopterske hitne medicinske službe i njihova uloga u zbrinjavanju hitnih pacijenata. Također moram vas podsjetiti, vi to znate, ali da svi onda znaju da su u tijeku pregovori sa Europskom komisijom o financiranju helikopterske hitne medicinske službe iz europskih sredstava. Da li smatrate da će biti problem recimo u rebalansu ako nam taj pregovor završi do tada pozitivno da se u rebalansu osiguraju sredstva za provedbu domaće komponente?

Naravno svi smo mi svjesni koliko potrebna je helikopterska usluga i koliko je zapravo potrebna u tim hitnim medicinskim slučajevima, u slučaju hitne pomoći koliko je ta bitna svi govorimo i svi znamo, svi smo upoznati u tim tzv. zlatnom satu koliko je to bitno. To je zapravo zlata vrijedno za život koju vi spašavate, zato hvala vam da ste ovu repliku replicirali, makar to nije dio ovog područja na koje sam ja adresirala. Ali doista ja se nadam da sve ovo što ste vi izrekli da će se moći ostvariti i da će u rebalansu to se i dogoditi. Meni se čini da HDZ-e jako zloupotrebljava ustavnu obavezu brige i skrbi Republike Hrvatske o Hrvatima koji žive izvan domovine, a pogotovo se to vidi kroz rad ovog samostalnog ureda. Ukoliko vlast želi dobro svim hrvatskim građanima bilo bi najpametnije da se taj ured pripoji nekom od ministarstava. Vi ste kolegice spomenuli u svom izlaganju da se ove godine izdvaja 24 milijuna više za Hrvate u BiH, a reći ću da smo na jednoj od sjednica Odbora čuli podatak da je u promatranom razdoblju unatrag možda par godina 50 tisuća Hrvati u BiH manje. Otjeralo ih je isto ono što ih tjera iz RH, a to je korupcija. Ovaj Ured ne bavi se sa onim iseljenicima koji su otišli unatrag nekoliko godina, njih nekoliko stotina tisuća, ne znam može li se njihov odlazak staviti u ravnotežu [[Upadica: Hvala.]] s vašim povratkom u domovinu. Pa ja, ja sam, meni je jako drago, ja sam ponosna da mi pomažemo, a osim toga, trebamo uvijek govoriti, stvarno moram, moram nekako istaknuti da sam žalosna što sam čula večeras neke primjedbe za pomoć Sveučilištu u Mostaru, za pomoć bolnici u Mostaru, vi ste, vi trebate, kolegice, ja se nadam da znate da se tu liječe i Hrvati, da tu na mostarskom sveučilištu koliko tisuća studenata iz Hrvatske studiraju. Tako da stvarno, ja, drugi put, potrudit ću se stvarno zbog ovog svega što sam danas čula i večeras, što se proračuna tiče, točno ću vam navesti koliko Hrvata studiraju iz Hrvatske, iz Splita, Dubrovnika, Metkovića i ostalih krajeva Hrvatske studiraju u Mostaru i na isti način kao i Hrvati iz BiH, a koliko se koliko Hrvata liječi u [[Upadica: Hvala.]] bolnici mostarskoj i to je sveučilišna bolnica [[Upadica: Hvala lijepo gđo.]] ja se nadam da vi koji cijenite

Jučer smo na Odboru kojim vi predsjedate raspravljali upravo o tome i ostala mi je jedna rečenica koju ste i vi i još jedan govornik rekli, ma nisu uvijek važni samo novci, važan je osjećaj tim ljudima da Hrvatska skrbi o njima. I evo, kad, ponovila bih zapravo te vaše riječi i mislim da bi se to trebalo pokazati primjerom jer ja sam već više puta i na Odboru ovaj, stalno ponavljam kao papiga i apeliram da se ljudima povratnici u Bosansku Posavinu omogući normalan prelazak granice, pogotovo u ovo doba korone, s obzirom da velik dio njihovih obitelji živi s ove strane i onemogućen im je pristup, a vjerujte mi da je njima to puno važnije nego bilo kakav novac, da im može obitelj doći, da ih može obići i sve ostalo, pa evo. Ja mislim, kolegice hvala na primjedbi, a ja bih cijenila kad biste vi u Odboru točno precizirali vaše pitanje. Ja sam doista jako puno se trudila što se tiče samih prelazaka granice, kako i na koji način osigurati doista da lakše se prelazi granica, mi to, mi smo jako dobro upoznati sa svim tim i ja bi, bilo bi mi doista drago kad bismo, evo, što god, koje god pitanje imate, ali specifično pitanje, ne onako ... [[Govornik se ne razumije.]] pa reći to je ovako ili onako. Naravno, ne može se sve, prolazak granice imate svugdje probleme, ali stvarno smo učinili sve i vjerujte mi, evo, ako, kad god želite, slobodno dođite do mene, ja ću vam objasniti sve na koje načine smo pomogli i pomažemo i činimo sve da olakšamo ljudima prelazak jer smo svjesni ovoga što ste vi spomenuli. Poštovana kolegice. Slažem se s vama kada kažete da je jedan od ključnih i prioritetnih poteza i želja ove Vlade da se očuva identitet Hrvata koji žive izvan Hrvatske i siguran sam da će sljedećih godina sve veći iznos biti u toj stavci zato što nam zbog politika kakvih imamo, sve više ljudi iseljava. I to, na to sam se mislio osvrnuti, ali ste me malo, spomenuli, gledajte, nitko nema problem što se uložilo u izgradnju bolnice u Mostaru, nitko nema problem. Ali, mi recimo u Puli za to vrijeme nismo imali bolnicu. I imali smo bolnicu na više lokacija. Pa to su isto Hrvati. Kako izgleda bolnica u Rijeci? A vi nama govorite da mi imamo protiv toga. Nemamo, ali dajte prvo riješite probleme kući pa onda gledajmo negdje vani. Meni je žao da vi na taj način, evo, meni je neugodno da, nemojte se ljutiti na mene, ja mislim da se to sve raspoređuje nekako onako kako to treba raspoređivati, a naravno da svakome, naravno da bi bilo bolje da se modernije bolnice rade na sve strane, ali ovo je zapravo uvijek da uopće ti ljudi opstanu, evo, govori, kolegice je spomenula koliko ljudi odlaze. A gdje bi se oni liječili? A na koji način bi se liječili? Zato mislim da, da ne bismo, da bismo trebali malo biti širokogrudniji, ako mogu tako reći pa nekako biti obzirni prema drugima koji imaju daleko manje, vjerujte, nego li vi imate u Puli ili u, recimo u Rijeci. Samo, dozvolite mi da zlouporabim svoj položaj, imali smo bolnicu na dvije lokacije. Dvije loše bolnice na dvije lokacije smo imali, a ne dvije bolnice na dvije lokacije. Tako, iskoristio sam svoj položaj. A sad imamo bolnicu.

Izvolite. evo, malo se ispraznila ova sala, nema više ni predstavnika ministarstva, ali svejedno možemo i trebamo napraviti, zaključiti ovu raspravu koja zapravo i nije bila predugačka. Naime, govorim o Proračunu RH u trenutku pandemije korone, u trenutku otklanjanja posljedica 2 razorna potresa, mislim da je ključno da smo bili, ja bih rekao, jasni u tome, što smatramo da je eventualno dobro u Proračunu, to je naravno, vladajuća opcija istaknula, no ono što nije dobro što mi mislimo da treba drugačije. Kao prvo, često se priča o tome da li je proračun realan. Ono što bih istakao da on ne može biti realan to znamo mi, to zna i Vlada, to zna i vladajuća većina u ovom Saboru. Zašto ne može biti realan? Stoga što je nemoguće da u okviru pandemije koja vlada situacija u zdravstvu koja grca u problemima da će 13 milijardi kuna biti dovoljno. Dakle, mi sredstva koja smo ukinuli u ovom dijelu sasvim sigurno ćemo vratiti u prvom rebalansu. Ja ne znam. Da li je pitanje proračunski deficit ili nešto drugo to zna ministar financija.

Dapače. Bit će još i vjerojatno veći.

Mislim da to nije, dakle da to ne možemo opstati i stoga proračun neće biti realan i očekujemo uskoro rebalans čim bude potrošena ova sredstva koja jesu u proračunu. Također kada govorimo o tome kakav je proračun. On je samo financijski gledano sličan prošlogodišnjem. Bitno je povećan onaj dio koji se tiče europskih sredstava. Međutim zašto? Stoga što sredstva koja su nam osigurana a vezana uz potrese koji su nas zadesili moraju se potrošiti u 2022. godini. Mi znamo koliko smo do sada potrošili. Međutim, sredstva moraju biti kako bi tražili produženje. Međutim, ta sredstva neće biti potrošena i sigurno neće biti riješeno u pitanju ukupnosti konsolidacije ovog proračuna za 2022. godinu. Također bitno je povećanje za sredstva porezna. Ja bih rekao da je to povećanje vrlo ambiciozno i da to povećanje zapravo zasniva na turizmu. Turizam je sada sigurno bitna djelatnost gospodarstva i kao bivši ministar turizma moram reći da ne možemo ni na koji način optuživati turizam da je on i za što kriv. On je samo pomogao Hrvatskoj. To što naša druga gospodarstva nisu dovoljno jaka, dakle drugi dijelovi gospodarstva to je druga stvar. Međutim, propuštena je šansa, propuštena je šansa koja se tiče ovog trenutka stvari kao što je recimo smanjenje poreza, porezna reforma, oslobođenje dakle i potpora gospodarstvu i našim djelatnicima. A kada govorimo dakle o nekim stvarima koje su lokalne meni je drago da sam vidio ne u onom dijelu koji se tiče dakle stavki, nego u opisnom dijelu barem ono što se tiče onog dijela Hrvatske iz kojeg ja dolazim a to je brza cesta Zagreb – Bjelovar – Virovitica i Zagreb – Koprivnica. Nadam se da će se to uskoro nadam se vidjeti u nečem drugome u gradovima koji će biti provedeni. Iako puno puta je bila u opisnom dijelu, ali ovaj puta ne. I da, drago mi je da su moji amandmani kao zastupnika u Hrvatskom saboru izazvali reakciju tako da je evo jedan HDZ-ov zastupnik rekao da je … [[ne razumije se]] amandman koji će pomoći Općoj bolnici Bjelovar i to je nešto. To znači da možemo i na taj način raditi i provocirati vladajuću većinu da ako ne stavi proračun barem ovako zbog naravno lokalne politike napravi taj iskorak i pomogne tamo gdje je potrebno, a to je ne samo bolnica u Mostaru, nego i Općoj bolnici u Bjelovaru.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče prije svega zaista evo želim iskoristiti priliku i zahvalit se ministru Mariću koji zaista svaki put kada smo ovdje u ovim dugim raspravama je ovdje prisutan. Ali možda bi bilo bolje da su kada govorimo o državnom proračunu ili rebalansu da su ovdje prisutni i drugi ministri da čuju ono što imamo za reći mi iz oporbe, ali i vi iz vladajućih jer najčešće se sve bazira na nekim drugim ministarstvima a najmanje na Ministarstvu financija. Puno je toga danas rečeno. Htio bih ponoviti da mi je žao što opet imamo proračun koji već u startu planira deficit od 9 milijardi kuna i ono što sam rekao u prvoj raspravi da sam siguran da ćemo u rebalansu koji ćemo imati sigurno u nekom periodu sljedeće godine imati povećanje tog deficita, povećanje javnog duga u BDP-u, a sve to platit ćemo novim zaduživanjem. Sve to na žalost događa se zato jer u suštini nemamo one ozbiljne i prave reforme koje bi potakle gospodarstvo, koje bi potakle investicije, koje bi potakle nova zapošljavanja poput onih u pravosuđu, zdravstvu, lokalnoj i regionalnoj samoupravi i obrazovanju. I recimo meni je drago kada čujem npr. kolegu Ivanovića koji mi je onako da budem iskren i osobno pomalo simpatičan kada kaže da se u njegovom kraju grade vrtići. Meni je to drago čuti ili u nekim drugim krajevima Hrvatske kada se grade škole. Ali bih više volio čuti da pričamo da se izgradila neka tvornica. Evo često možda spominjemo samo Istru, ali reći ću Slavoniju koja je nekada bila jedna od najbogatijih regija u bivšoj zemlji gdje su sve te tvornice? Zašto nismo sav taj novac uložili u nova radna mjesta, u nove investicije? Tada nam ljudi ne bi iseljavali. Imali bi radnike. Ti radnici bi punili lokalne i regionalne proračune. Onda ne bi država morala graditi vrtiće i škole, radile bi ih lokalne i regionalne samouprave. Mislim da bi to trebao biti smjer u kojem ćemo ići, mislim da je to jedini smjer koji je održiv. I kada sam se malo prije u replici osvrnuo na bolnicu, da pa nema nitko problem da se pomogne bolnica u Mostaru ili bilo gdje u inozemstvu. Ali što mislite kako je recimo građanima Istre koji rade, koji su marljivi koji često rade i dva ili tri posla. Koliko ljudi znam koji rade noćnu od 9 do 5 i onda u 7 ide u vinograd da bi imao vino, da bi imao vrhunsko maslinovo ulje.

Da li smo mi zbog toga manje solidarni ili ne znam manje Hrvati? Ja smatram da nismo. Mislim da smo itekako solidarni. Ministar financija čak vjerojatno i bolje od mene zna koliko Istra uplati u proračun više nego što se recimo vrati. To je isto tema. Mi smo svojedobno napravili istraživanje. Danas je to možda i više, možda i nešto manje. Hajmo uzeti Uljanik. Koliko je u Podravci? Gdje se izabrala nova uprava Podravke? [[Upadica Radin: Samo bez dijaloga molim vas.]] Tu preko. Šta je sa Uljanikom? Svi znamo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice saborske zastupnice, kolege saborski zastupnici, poštovani ministre, državni tajniče i ostali koji još prate ovu dugu raspravu.

Naravno proračun, najvažniji politički dokument to je sasvim jasno. Jasno se ocrtava politika kontinuiteta razvoja, kontinuiteta rasta bruto društvenog proizvoda, kontinuiteta rasta zaposlenosti, kontinuiteta smanjenja nezaposlenosti, povećanje dohotka, povećanja plaća, smanjenja javnog duga, odnosno udjela javnog duga u BDP-u, kontinuiteta poboljšanja kreditnog rejtinga, približavanja euru, OECD-u, Schengenu, povećanja sigurnosti. A možemo možda to sve svesti pod jedan nazivnik politika napretka, politika napretka opet pod vodstvom Vlade HDZ-a. Gledajući iskustva zadnjih 5, 6 proračuna koje je predlagala Vlada u kojem je na čelu Ministarstva bio gospodin Marić možemo iz iskustva tih proračuna zapravo danas sa sigurnošću stati iza toga kad kažemo da je proračun realno i konzervativno planiran. I prethodnih onih godina, one tri godine kad je planiran proračunski deficit pa se dogodio suficit. Ministar Marić je pokazao da zna ostati na zemlji, da neće poletiti preambiciozno sa prevelikim namjerama, pa da mora ovdje dolaziti u ovaj visoki Dom na rebalanse i objašnjavati zašto se nešto nije ispunilo u skladu sa očekivanjima. Opet kažem odmjeren i realan prije će onako malo konzervativnije nešto procijeniti, pa onda daj Bože da se dogodi bolje. Nadamo se da će tako biti i u 2022. Naravno da je bilo zahtjevno, izazovno planirati i ovaj proračun, jer su nestabilne okolnosti, nestabilna su vremena.

Ali naravno da je upitno kakva će 2022. biti, kako će se razvijati situacija sa pandemijom korona virusa, hoće li neke druge nestabilnosti doći. Naravno to su sve neki upitnici koji su pred nama, ali vjerujem da Vlada predvođena Andrejom Plenkovićem, Ministarstvo financija kojem je na čelu gospodin Marić znat će odgovoriti na sve te izazove. Nekoliko bih samo crtica iz proračuna. Vidimo da se predviđa značajniji rast prihoda sa osnove poreza na dodanu vrijednost. Naravno pod utjecajem povećanja što osobne potrošnje, što utjecaja dobrih očekivanja od turističke sezone, ali jednako tako i od javnih državnih investicija. Značajniji rast prihoda sa osnove povlačenja sredstava europskih fondova. Otvara nam se mogućnost financiranja naših projekata iz MPO-a. Velika su očekivanja od toga. Znam da cijela država čeka kao zapeta puška. Svi smo pripremili hrpu projekata u fazi spremnosti za financiranje. Jedva čekamo da se počnu raspisivati prvi javni pozivi. Naravno to je preduvjet kako bi se taj planirani proračunski prihod i ostvario. Bilo je dosta ovdje danas riječi o nerealno malim predviđenim izdacima za financiranje zdravstvenog sustava, manjim nego ove godine koja je zapravo bila, koja će biti rekordna. Opet plan je projekcija nekakve politike. Naravno da je politika intencija da se u zdravstvenom sustavu uvede reda koliko toliko je moguće. Najavljuje se i reforma zdravstvenog sustava. Nadam se da ćemo biti u tome uspješni i da će se pokazati ispravno to što danas se planiraju manji rashodi za potrebe financiranja zdravstvenog sustava. Klub HDZ-a naravno sa zadovoljstvom će poduprijeti predloženi proračun za 2022. godinu. 144 i pol milijarde kuna realno i konzervativno planiranih proračunskih prihoda.

Oni su izgubili interes. Ali reći ću vam zašto? Dakle, to su egzaktni podaci, to su egzaktne projekcije, a to je imamo niz varijabli u sljedećoj godini koje možemo predvidjeti. Znači varijacije u cijeni energenata, a to su krize u logističkim lancima opskrbe, a to su možda nastavak pandemije i tko zna što. Možda neki novi soj, nova pandemija ili što god. Mi u proračunu jednostavno ne vidimo kako država misli odgovoriti i intervenirati i apsorbirati ako ćete reći amortizirati ove izazove. Jednostavno toga nema. Mi planiramo kao da sljedeće ljeto je valjda sto dana sunca i nema nikakvih izazova, nikakvih a ima ih i možemo ih predvidjeti. I ne bih rekao potres ili nešto slično predvidjeti ne možemo ali ovo možemo. Jednostavno mi je surealno slušati od određenih kolegica i kolega kako je u Slavoniji krasno, divno, kako valjda bez društvenih domova ne bi bilo budućnosti. A ja vas pitam kakve mi budućnosti u Slavoniji imamo bez ili sa ako hoćete Osječkom šećeranom, Đurom Đakovićem, Orljavom, Borovom. Ja ne vidim gdje država misli pomoći onima koji još n isu propali, a znamo kako je pomogla onima koji jesu. Nema ih. Pa ja očekujem da u godini dana možda više neće biti ni pola ovih koje sam nabrojao a koji se još drže valjda zubima za vjetar. Također bilo je tu dosta govora i o pomoći u inozemstvu i da se mi razumijemo kolegice i kolege mi svoje ljude u inozemstvu premalo cijenimo. To su naši sunarodnjaci kojih smo se ako ne moralno a onda pravno obvezali isto štititi i pomagati. Ali kolegice i kolege ne mogu jednostavno, ne mogu prihvatiti činjenicu da ulažemo puste milijune recimo u bolnicu u Mostaru, a u Osječkoj bolnici vam doslovno strop pada na glavu. I Slavonci su također vrijedni ljudi koji na žalost nemaju gdje raditi, čija je zemlja na žalost prodana Rusima, ne znam kome i koji nemaju ni osnovnu zdravstvenu zaštitu koju bi trebali imati mislim da im bar kad su u bolnici ne padne cigla na glavu. Pozivam vas dođite u KBC Osijek, dođite recimo na internu gdje su ambulante da vidite šta je ubožnica iz 19 stoljeća, da vidite šta su stolice koje se raspadaju, da vidite što je žbuka koja pada sa zidova, da vidite što je strop koji propada.

Nekima nismo u stanju pomoći niti simbolički, a neke pomažemo preko mogućnosti. I zato vam kažem ovaj proračun jednostavno nije realan. Ovaj proračun jednostavno ne trasira ono što bi trebao trasirati. Ovaj proračun je kao osobna iskaznica jedne vladajuće većine meni govori sve što trebam znati, a to je da ova većina ne valja, da HDZ-ova Vlada ne valja, da predsjednik i premijer Plenković ne valja. Hajmo si to reći. Jer na kraju dana ako ja lažem, ako koza laže, ne laže rog, ne lažu brojevi, ne lažu te excel tablice uz sve napore HDZ-ovih kolegica i kolega da ih friziraju, da ih napumpaju, da ih učine boljim. Ali kolegice i kolege, ako je rog polomljen ništa ga ne može kamuflirati pa tako i ovaj proračun. I zbog toga kolegice i kolege klub Socijaldemokrata je nakon ove rasprave, svih argumenata i neargumenata koje smo čuli još uvjereniji u stavu da ovaj proračun podržati nećemo.

Kolegice zastupnice i zastupnici, prije nego što počnem sa samom raspravom osvrnut ću se na jednu meni simpatičnu situaciju koja trenutno vlada u sabornici, a to je nešto što se rijetko viđa. Ovog trena imamo više oporbenih saborskih zastupnika nego iz redova vladajućih HDZ-a. To samo pokazuje da trebamo biti dovoljno uporni, pa će ovo postati redovno stanje, a ne iznimka. A onda ću se kratko referirati i na ovaj zadnji dio izlaganja zastupnika.

Kolega Hajduković, jedno je ispunjavati našu ustavnu obavezu, a nešto je sasvim drugo zloupotrebljavati taj mehanizam za kupovinu vlastitih glasova. To je upravo ono što radi HDZ. Bili smo prozvani da nismo suosjećajni time što kritiziramo ovih 40-tak milijuna kuna ili koliko se već čitav niz godina izdvaja za ovu svrhu. Kada smo ukazivali na to kakvo je stanje u drugim hrvatskim bolnicama od Pule, od Osijeka. Ja ću spomenuti Slavonski Brod. Naime i ove godine provodi se jedna humanitarna akcija ovog puta za opću bolnicu odsjek za neonatologiju gdje se traži nabavka dva nova inkubatora. I tu humanitarnu akciju provodi jedna nacionalna tv kuća. Naravno da podržavam sve humanitarne akcije pa tako i ovu. Ali s obzirom da akcija ima naziv „Budi mi prijatelj“ trebam li ja postaviti pitanje nije li vlast kojoj je problem izdvojiti financijska sredstva za dva inkubatora neprijatelj vlastitog naroda ili su mu pojedini građani, a pogotovo bebe u najranjivijim fazama svog života najmanje bitni? A još je možda tragičnije kada se uzme u obzir zašto se uopće nabavljaju ta dva nova inkubatora. Naime, za njih se više ne proizvode rezervni dijelovi. Nije samo to razlog zašto klub Centra i GLAS-a ne može podržati ovaj proračun i ne samo da ne dijelimo optimizam koji se danas čuo iz redova HDZ-a, nego izražavam duboku skepsu da će sve ono o čemu su govorili zastupnici iz Kluba HDZ-a doista biti i ostvareno. Naime, nije sporno da u ovom trenu postoji čitav niz već pripremljenih projekata, nije sporno da se čekaju javni pozivi, javni natječaji za povlačenje sredstava iz EU fondova. Međutim, sporno je to što će vrlo vjerojatno većina tih povučenih sredstava biti još jedna tragična priča i sistem propuštenih prilika, propuštenih šansi. Povučenih sredstava imali smo i do sada. Izgradili smo infrastrukturu, međutim postavlja se pitanje gdje su ljudi. Te ljude je otjeralo nešto drugo. Otjerao ih je sustav koji ne vodi brigu o njihovim potrebama, sustav korupcije, klijentelizma i nepotizma. No osim tog ključnog problema kojeg se očito nećemo otarasiti dok se ne otarasimo HDZ-a postoji nešto što se zove problem planiranja. Naime, sve ove velike projekte, sve ono o čemu se u ciframa govori u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti trebalo je prije osmisliti u našim nacionalnim idejama, u vizijama, u ciljevima, u planovima za svaki pojedini prostor i trajno takvih planova, takvih vizija i takvih ciljeva naprosto nema. Ono što se predvidjelo kao sustav prihoda i rashoda reakcija je na trenutni događaj na nekakvo ad hoc stanje, ali nema apsolutno nikakvog sustavnog planiranja. A kad u takvom neuređenom i neplaniranom sistemu idete povlačiti ogromna financijska sredstva velika je vjerojatnost da njihova svrha naprosto neće biti ostvarena.

Znači zaključili smo raspravu o ovim zakonima i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. A sutra se nađemo u 9,30. U 9,30 kada će biti Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.